Evo kolegice i kolege, vraćamo se na posao, imamo 3 replike na izlaganje uvaženog ministra Tome Medveda. Prva je ona poštovanog zastupnika Vlahe Orepića. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani ministre, čisto doprinos da napravimo ovaj zakon što boljim i što kvalitetnijim. Rekli ste da su sume, da je novac, koji je potrebit da bi ovaj zakon saživio, predviđen je itd. Ja ću morati se malo priupitati u tom smjeru. Naime čl.190. koji do sada nije bio u ovom kontekstu uopće u Zakonu o braniteljima, kaže RH, se s ovim zakonom odriče se svih prava koja su proizašla ili bi se mogla proizaći iz događanja u svezu obrane, suvereniteta RH, prema hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata, te se svi postupci koji su u tijeku obustavljaju, a svaka stranka snosi svoje troškove. Znači taj je zakon doslovno ovakav kakav je je nejasan i jednostavno, da se tako izrazim, svu štetu prenosi na RH, to znači da može doslovno biti riječ i o ratnom zločinu, a može biti riječ i o običnom građanskom poslu sukladno Zakonu o obveznim odnosima. Npr. investicijski ugovori, cesija, Zakon o obaveznim odnosima, poznaje znači ustup potraživanja duga na više načina. Znači vrlo je bitno ovdje obratiti pažnju da se ne optereti RH, bespotrebnim. Moram također skrenuti pozornost i na čl.6 stavka pod E. Pazite ovo, smrtno stradali hrvatski branitelji, status, smrtno stradalog hrvatskog branitelja, pod E kaže i definira ga kao onaj koji je izvršio samoubojstvo kao posljedicu psihičke bolesti uzrokovane sudjelovanje obrani i suvereniteta RH do dana stupanja na snagu ovog zakona. Znači dan poslije, tog dana, stupanja na snagu ovoga zakona, to nije smrtno stradali hrvatski branitelj. Znači doslovno Bože mi oprosti, može na neki način sugerirati da se ubije do tada, ako će riješiti probleme u obitelji.

Uvaženi ministre, dakle, ono što sam iz vašeg izlaganja posebno čuo i rekli ste da će svaki branitelj moći ostvariti svoja prava koja definiraju ovaj zakonski prijedloga. To je jako bitno. Vi ste naime onda i kasnije rekli da će se pobrinuti za dostupnost usluge hrvatskim braniteljima i da ćete imati zasebnu ustrojstvenu jedinicu za vještačenje.

Zato apeliram na vas kao ministra, da učinite sve da doista svakom branitelju, neovisno o tome je li on član braniteljske udruge ili nije bude dostupna ta pomoć. I evo i kolega Orepić mi je sad ukrao ovaj dio replike, dakle, čl.6. stavak o kojem se određuje da će se vremensko ograničenje u izvršavanju samoubojstva kao posljedica psihičke bolesti, uzrokovane u sudjelovanju obrani i suvereniteta RH, ograničavate da do dana stupanja na snagu ovog zakona. Mislim da to nikako nije dobro rješenje, jer onda, da ne spominjem ponovno ovu dvojbenu odluku, koju je kolega Orepić spomenuo. Hvala.

Uvaženi ministre, spomenuli ste tijekom svog izlaganja, raskorak između teorije i prakse u provedbi Zakona o hrvatskim braniteljima, pa bi vas htio s te strne pitati jedno konkretno pitanje, naime zašto se braniteljima daju bezvrijedne dionice? Mi imamo slučaj prije par dana, gospodina Miška Baloga, iz Siska, kojemu je dano 18400 kuna bezvrijednih dionica Dalme i Crikveničkog Jadrana kojima se uopće ne trguje na burzi. Znači ako vi imate dionice s kojima se ne trguje na burzi, vi ustvari imate obični bezvrijedni komad papira, možda vrijedi par lipa. Da li vi možete svojim autoritetom, kao ministar hrvatskih branitelja i član Vlade, utjecati kod CERP-a da prestanu varati hrvatske branitelje? Da prestanu davati dionice, koje se ne mogu unovčiti? Da li možete utjecati da se gospodinu Blaogu zamjene njegove dionice? Konkretno da mu daju 18400 kn, onda on ima 65 godina invalid je Domovinskog rata, čekao je jako dugo i evo sada je na kraju izigran na jedan najpodliji način. Koliko ja čujem, a vjerujem da vi čujete još viješ. CERP uporno dodjeljuje takve dionice. Znači podijeljeno je nekoliko stotina tisuća, odnosno milijuna kuna … [[Govornik se ne razumije.]] dionica koja se nalazi u predstečajnoj nagodbi i nikada neće vrijediti ama baš ništa, ni jednu kunu.

Poštovane kolege sabornici, hrvatski ratni vojni invalidi, oni koji nas gledaju, branitelji ja vas sve pozdravljam. 22 godine nakon završetka Domovinskog rata imamo konačno nekakav pravni okvir da idemo dalje. ima posla naravno, tu će pljuštat amandmani, imamo mi svoje. U svibnju prošlom mi smo predložili da se neovisni da se ubrza taj proces, ima dokument što je potpisao ministar obrane general Medved i njegov tim. Ja bi rekao samo ovo, mi možemo kritizirat, ali ima jedna poslovica koja kaže da „sav kredit i pohvale trebaju ići onima koji su u areni“ od krvi i znojem, oni su tamo. Suradnja je dobra ne samo između Ministarstva branitelja nego bio je tim nedavno o srednjoj Bosni da u vezi je samo to nije pitanje samo mirovina hrvatskih branitelja HV-a, HVO-a itd. nego također poslovne prilike da se poboljšaju. I tu niko neće doći u zemlju gdje je 5% zemljišta sređeno, gdje imamo birokracije socijalističke itd. Zašto smo mi ovdje danas?

Mi smo ovdje danas zato jer smo izašli iz jednog partijskog sustava, koja tri stupa su bila, JNA koja je napadala ovu, JNA, UDBA i komunistička partija. Imate onaj film „Mars napada“ Tko je napao Hrvatsku?

Tu sam mahao s dokumentom koji je pokazivao kakav je bio sustav MUP-a u Makarskoj ima 11 tisuća stanovnika, 55 u SUP-u kadrova dva Hrvata i jedan Rusin, 50% u Zagrebu milicije tko su bili? Zašto jesmo gdje jesmo i mi nemamo taj fond intelektualni on je otišao davno, imamo neke ljude ovdje koji su pisali doktorske radove na ulogu bosanskog tovarnog konja u NOB-u i to je zašto Hrvatska ima npr. recimo sedam patenata na milijun stanovnika, a EU je prosjek 120. To je taj naš intelektualni fond i to nasljeđe nečega. Ja bih samo spomenuo jednu stvar, ovaj zakon trebat će jako, jako medijsku strategiju da prođe jer tu se od početka vodi neka crna propaganda znate, statistikama. Kada nekome odgovara njihova statistika to je sve super, kada neko … [[Govornik se ne razumije.]] to je govor mržnje ili nešta drugo. To je ta frazeologija iz Boljševičke revolucije koja vlada danas u ovome Saboru, to svaki dan gledamo. I Bog nam pomogao ako mi imamo doktore znanosti neke koje se tim titulama danas tamo mašu, onda smo mi zbilja u problemima.

Imate 82 tisuće koji uopće nemaju nikakva primanja. Prvih su 47% populacije, drugi 18% evo koliko je to. Da je ovo pravna država, mi ne bi raspravljali o ovom zakonu nego bi se tu proveo plebiscit da je ovo ustavni zakon. A Švicarska npr. ima plebiscitarnu demokraciju, jedan čovjek, jedan glas. Za promjenu Ustava treba desetke tisuća glasova, referendum, a treba puno manje za zakonske izmjene. A tu je Ustav naš, zamka je Ustav dvije trećine za ključne promjene jer mi smo naslijedili tu pravnu ideologiju, doktrinu iz bivše SFRJ i to je zašto ne možemo dalje. Kada čujem ovdje o lovi koja se mora dati hrvatskim braniteljima, neki pečat da se mora davati hrvatskim braniteljima, samo ću pročitati neke statistike primjer ovako, ajmo vi ovako za novac. Svaka čast koga smeta da je od 2002. plaćeno Srpskoj pravoslavnoj crkvi više od pola milijarde kuna i danas plaćamo tu ustanovu u Italiji i u Sloveniji.

Kakva je hrvatska mirovina tamo u Vojvodini itd., to su činjenice. Ja se ne bavim praznim ideologijama ili ne bavim se praznim … frazeologijom koja je potekla iz Boljševičke revolucije nego činjenicama. Jer mi zaboravljamo sada da je u ovom Saboru pokrenuta inicijativa da se isplate mirovine ljudima koji su okupirali Hrvatsku državu od … razdoblja od '91. do '96. to su pokrenule dvije stranke koje sjede ovdje s nama i neki se vrte u grobu kao Radić i drugi i tražili … oni su pokrenuli inicijativu na Međunarodnom sudu rada u Ženevi da se isplati ljudima. to bi nas koštalo milijarde i milijarde dolara, … da niko ne govori o tome šta bi nam donijela ta inicijativa nego se brinu o hrvatskim braniteljima. Naravno ne ovisi da ću ja predložiti neke amandmane, oni će ovisit, prvenstveno jedna točka šta bi spomenuo, ima puno ljudi koji bi radili ali to je njima onesposobljeno da oni mogu raditi, ali su u mirovini. Ali mi imamo najmlađu populaciju u Europi umirovljenika, a imamo državu gdje 1,2 milijuna ljudi rade, koliko 1,2 u mirovini, to je neodrživo.

Pa znam tko nas je napadao. Oni koji su tamo '45. skinuli kokardu i stavili petokraku, a u ovom ratu su skinuli petokraku i stavili kokardu, jednostavno. To je povijesna istina. I mister Pupovac i drugi, ja ne znam, što imaju govoriti ovdje, nikada nisam čuo da se srpska pravoslovna crkva ispričala za zločine na narodom nad ovim prostorima. I to je ta kolektivna amnezija, koji ovi bivši kadrovi hoće nama izbrisati. Da mi ne možemo uvezivat posljedice i uzroke.

Domovinski rat bio je jedinstveno ratište.

Temeljni dokument koji pokriva to, ovu prava hrvatskih branitelja, HVO-a ustvari nikada nisu to HV, HVO nego hrvatske snage. Tu je riječ upotrijebio, te riječi predsjednik Tuđman i taj temeljni dokument se zove, njegovo obraćanje, naciji '96. godine, gdje spominje, jedinstvene hrvatske snage, pod jedinstvenim zapovjedništvom. Da ne zaboravljamo, trebalo je godinu dana da se dođe, tamo od Kupresa do Mrkonjić grada i dalje. To ne smijemo zaboraviti. A to se vodi crna propaganda protiv Hrvata iz BIH. Samo jedan mali podatak, za neke naše doktore znanosti.

Druga stvar je ovo, gledajte, ovako. Ja vidim te vaše ručne signale, a vi ste gospodine ne samo povijesno nepismeni, nego ste jedna druga stvar, imate metalni sklop koji se ne može izvaditi, to je teško vama, ja to razumijem. Ali ima tu 2 psihijatra, to sam prije spomenuo. Druga stvar je ovo, gledajte. Evo, 2009. godine imate 42190 pripadnika noba. Koji su koštali državu milijarde i milijarde kuna. Imate HVO, 6300 pripadnika.

I spuštati one prazne fraze bez ikakvih činjenica. Drugo, kad vi govorite o Domovinskom ratu, vi ste ko lutka, neki su ko lutke ovdje.

Imate silovane žene, ljude koji su umirali u agoniji i to za mene nije vic. I tu govorite o Domovinskom ratu, vi to ne osjećate, jer niste osjetili to. Vama nisu umirali ljudi na rukama. Vi nemate pojma, imate samo fraznu ideologiju i vaš ego koji je veći od Mount Everest. Na kraju, ja podupirem ovaj zakon, neovisni također. Doći će oni. Ali ovo je apel Hrvaskom narodu ovdje da se probudi iz tog zimskog sna, da se počinje baviti s činjenicama i da se zaustavi crna propaganda protiv hrvatskih branitelja, jer također ima love prodaje se Titina vila. Govorili smo o ratnoj ošteti, 40 koliko milijardi dolara izvanredne odštete. Šta je sa imovinom INA-e u Srbiji? Šta je sa povratom imovine konfiscirane? To su također posljedice tog bivšeg sustava, o kome mi govorimo danas ovdje i sredstva ima, treba ih rasporediti. Zahvaljujem ministru branitelju što je došao ovdje, znam pod kakvim je pritiskom i ja se nadam da će ovo proći, ali da ćemo uključiti još ovaj zakon, da ćemo izbrusiti da bude onaj kako treba. I na kraju opet apel, da se odupiremo od tih agitpropovaca, koji štite jednu stranku ovdje, zločinačku, koja je još na vlasti po nekim pitanjima. Hvala lijepo. Imamo više replika. Hvala potpredsjedniče Sabora. Poštovani generale Glasnoviću, ja bih rekao da je hrvatski branitelj pačen 25 godina poslije rata. Zato što birokracija Hrvatske države nikada nije htjela riješiti povoljno pitanje naših branitelja. A zašto je to radila? Upravo jer je radila i vraćala sve na '45. godinu, da bi se reklo, da je to napravljeno, za vrijeme komunizma, da je antifašizam '91. godine pobijedio a ne hrvatski branitelji koji su branili Hrvatsku državu. Pa vidite molim vas, iz naših vojarni su izašli antifašisti koji su pucali sa petokrakom po nama. Kako oni mogu biti u ragu naših branitelja? Zar je to moguće? U Hrvatskoj je sve moguće. Pa na koji način ste vi branitelj antifašizmu, kad ste išli pucati po našem narodu Hrvatskom? Hrvatska je dobivena '91. godine i to moramo jednom zapisati i završiti '45. godinu. I dati povjesničaru da kaže što je antifašizam, šta je komunizam i šta je danas, šta su naši branitelji, koji su stvarno 25 godina, ispod svake razine nepoštivanja. Ne ne mislim ovog naroda, već nepoštivanje naše birokracije, koji ne želi, nikada napraviti red u braniteljima. To je problem Hrvatske države. Hrvatsku i dalje ne priznaju i jednostavno ju ne vole i ne žele ni čuti za branitelje. Da ne kažemo o našim silovanim ženama po Vukovaru i okolo, gdje nikada nikada istraga nikada nije riješeno. Pa pogledajmo što smo napravili za 25 godina prema tim ljudima. Evo imamo naše invalide, nažalost, mogu doći gledati i slušati nas sve skupa, a šta mi radimo za njih? Ništa.

Uvaženi zastupnik Stevo Culej. Poštovani potpredsjedniče, kolega Glasnoviću smiju se oni vama i podsmjehuju vašim riječima, na vas jurišaju svojim lažima na vašu istinu. A ja ću da potkrijepim vašu istinu o onome što govorite. Bit ću brz, pročitat ću na brzaka. Kaže za druga doktora Karadžića Radovana, govorit ću o privilegijima na koji način su oni imali i ostvarivali privilegije. Prema merama i saopštenju i naredbe ustanove bezbednosti iz SSNO-a iz Beograda, Cara Uroša 63. moramo imati poverljiva lica u svim ustanovama, a posebno u lekarstvu bez obzira na znanje, sposobnost. Molim te po drugi put da za druga, izbacio sam ime i prezime da se ne kaže tko je, obezbediš jedno slobodno mesto na Medicinskom fakultetu u Banja Luci. Ako imaš problema sa mestom, jednog dečka prebaci u Niš kao što si prošle godine uradio sa onim dečkom što sam ti ga poslao iz Splita. Problem je u tome što drug nema završenu odgovarajuću srednju školu. On je završio šofersku saobraćajnu školu u SR Hrvatskoj, pa mora polagati kvalifikovani ispit iz biologije, kemije i fizike. On to ne može položiti jer nema nikakvih predznanja iz spomenutih predmeta. Drug NN i njegov čale su lični kućni prijatelji mog burazera generala Veljka i vrlo su mu poverljiva lica za nas. Dodijeljen mu je i stan odredbom Stambenog fonda JNA u Splitu i kaže ovako: Jebo ga da prostiš, nemoj terat mene i Veljka da dolazimo u Banja Luku zbog tih sitnih p. Nama je jasno da dečko nema smisla za nauku, ali zato ima smisla za ono što je nama najvažnije. Dečko je bio na kratkom kursu provere i obuke bezbednosti i pokazao se vrlo podoban. Ali manje će biti upadljiv da radi kao lekar. Važno ga progurati, upisati, a posle lako prebaciti negdje u Hrvatsku, Rijeku ili Zagreb. Drugarski pozdrav, vidimo se u sredu na VMA u Beogradu. Pukovnik doktor Stevan Kadijević, Vojna bolnica interni odjel“

Hvala gospodine potpredsjedniče, poštovani generale Glasnović. Govorili ste o pravima Hrvatskog vijeća obrane, tj. pripadnika Hrvatskog vijeća obrane u BiH. Međutim, ostalo je jedno pitanje u zraku da li ovaj zakon regulira i pripadnike HOS-a u BiH, tj. da li će ovim zakonom bit regulirana i njihova prava, da li će obitelj ubijenog Blaža Kraljevića također konzumirati ta prava, je li će se ikad saznati istina tko je ubio Blaža Kraljevića i pripadnike HOS-a u BiH? Ja nisam dijelio nikoga ni nikoga. Ja kad sam živio vani nisam znao da ima Hrvata iz Slavonije, iz Gospića itd.

Po tome ima drugih problema. Imate ljudi koji su, da njih nije bilo ne bi ni bilo Hrvata u Lašćanskoj dolini i drugi heroji Domovinskog rata nisu sredili ništa. To je sramota za Hrvatsku državu. A također ja bih isto rekao da smo imali uređenu državu što nismo imali, jer smo izašli iz te samoupravne anarhije, jednopartijskog sustava mi bi imali i vojne sudove, imali bi i Vojnu policiju itd. i sve radimo. Također, treba se obračunat sa ratnim profiterima i vidit tko je šta imao. Ja ne vidim puno feld maršala koji govore o problemima danas u Hrvatskoj.

Po tome što ste vi pričali očito mi nitko nismo ovdje niti Hrvati, niti nam je stalo do Hrvatske osim vas. Ovdje ste iskritizirali i HDZ i SDP, pa čak i Stjepana Radića, čovjeka koji je otišao u beogradsku Skupštinu iako je znao da će pucat tamo na njega. Dao je svoj život za Hrvatsku i za hrvatstvo, a vi ste i njega ovdje na neki način ponizili. Iako moram priznati da iako smo donijeli da je 20. lipanj dan lipanjskih žrtava, pa ni predsjednik Sabora nije održao minutu šutnje, pa onda se ni ne čudim. No, sem onome, ste bacili drvlje i kamenje i na lijevu i na desnu stranu. Zanima me zašto ste onda podržali današnju Vladu ako nitko ne valja ovdje, pa ni oni? Ne mogu razumjeti koji iz te vaše rasprave, koji su vaši interesi i o čem vi pričate? 30 godina vas nije bilo u Hrvatskoj i mislim da ne treba držat predavanje onima koji su se borili sa komunizmom u to vrijeme i živjeli ovdje, a nikad nisu bili članovi partije. Mislim da ne treba danas na taj način sve kritizirati. Naravno da mi u HSS-u podržavamo ovakav Zakon o hrvatskim braniteljima. Nadam se da će on razlučiti jednog dana prave branitelje od onih koji su se sakrili od tog imena, jer ne znam tko će na kraju krajeva uspjet smoći toliko sredstava ako se poveća broj hrvatskih branitelja, da se isplate sve te mirovine i sve povlastice koje branitelji imaju.

U isto vrijeme ovako po pitanju ja nisam vrijeđao opet taj spin. Ja nisam vrijeđao nikoga. Ja sam spomenuo gospodina našeg Stjepana Radića pokoj mu dušu. Moj djed je bio član prve one oporbe u staroj Jugi, ona Hrvatska republikanska seljačka stranka i zna i gospodina Krnića, Radića i Mačeka.

Nikada.

A vaši drugovi su jeli diplomatski slijed je bio doručka na Brijunima, 32 slijeda, dok su ljudi preživljavali na mlijeko u prahu i trovanoga jaja.

Pitali ste koliko RH isplaćuje mirovina iz inozemstva, odnosno koliko od toga ide u Srbiju. Dakle, to nije samo za Srbiju, već i za sve bivše zemlje, zapravo, za sve republike bivše zajedničke države.

Dakle, ukupan iznos je 187 milijuna kuna, a ta sredstva vam se namiruju od potraživanja RH, od ostalih republika iz zajedničke države.

Zahvaljujem na tim podacima. To sam prije rekao i u Republici Srpskoj i drugim mjestima. Ovaj zakon je važan, ne samo da se ostvaruje nekakva prava, to je ključni element u obnovi, ekonomskoj obnovi Hrvatske države. Ja mislim Hrvatska je u plusu, stotinu milijuna eura svake godine, trgovina s Hrvatima u BIH. I to trebamo imati na umu, jer Hrvatska bez tih ljudi nema strateške dubine. Tj. ovo je strateško pitanje za Hrvatsku državu. Jer imamo dole prema jugu imamo zemlja koja je 650 metara široka. To su nam ostavili ovi bivši, jer smo o njima dovoljno razgovarali. Ali bez pravnog okvira za investicije iz vana, koji su blokirani sad ovdje, moramo shvatiti, da je taj cijeli mirovinski sustav neodrživ zato, da 50% ljudi radi u administraciji, državnim službama. Ako se ne stvarju nove vrijednosti, nova radna mjesta, teško ćemo preživjeti. A ja se pitam gdje je akcijski plan za povratak Hrvata natrag u BIH, to je za mladog gospodina, od kud je otjerano 25000 Hrvata, 25000, akcijski plan i gdje je povratak Hrvata izvan domovine je akcijski plan za njihove investicije, koje će biti pravno osigurane.

Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, gospodine ministre sa suradnicima, kolegice i kolege. Svoje izlaganje u ime Kluba SDP-a podijelio sam u 3 dijela, dakle ovaj uvodni dio jednostavno moram reći jer iz njega potječe sve ovo dalje što će se govoriti o zakonu. Dakle, nakon 555 dana prosvjeda, koji je počeo kao prosvjed, a završio kao teror, maltretiranje i građana RH i cijeloga ministarstva, došao je i GODO, ovaj zakon ja ga zovem GODO, dakle obećavan je. Radio se godinu i pol dana i moram odmah na početku reći zakon nije loš. To ću kasnije i pokazati. Dakle, prosvjednicima koje, prosvjed je dakle, započeo Milan Bandić i njegova ekipa, a preuzeo HDZ i njihova ekipa, jer jednostavno bili su nestrpljivi sačekati redovite izbore i preuzeti vlast, trebalo je to učiniti na silu. Oba su pala. To vi znate, da to sigurno nije moja malenkost, znači, to se odnosilo na Milanovića i Josipovića i u dijelu toga su uspjeli. Potvrda toga svega je gospođa Kolinda Grabar Kitarović, koja je došla nekoliko puta pred ministarstvo u šator, dala potporu, prosvjednicima, pričala o zajedništvu i poštivanju institucija, a nikad nije došla u Ministarstvo branitelja. Interesantno. Međutim, sada očekujem od nje da podrži hrvatske branitelje, u nastojanju da ovaj zakon bude ustavni, jer gledajte, prosvjednicima su dana 2 obećanja. Jedno je da će se promijeniti naziv Ministarstva branitelja, a drugo je da će se donijeti ustavni zakon o pravima hrvatskim branitelja. HDZ-ova logika kaže ispunili smo vam 50% zahtjeva. Stvarno su primijenili naziv ministarstva i sad ono više nije Ministarstvo branitelja, nego Ministarstvo hrvatskih branitelja, kao da postoji neki drugi branitelji. Ali nema veze, ok, dali smo još 2, 3 milijuna kuna da promijenimo pečate koje Oreškovićeva Vlada nije uspjela ukinuti, znači morali smo ih mijenjati. I da promijenimo memorandume na dokumentima. Što se dogodilo? Zakon nije loš, iako u 3 izmjene i dopune zakona koje je radila Vlada Zorana Milanovića i moja malenkost kao ministra, doneseno je više novina, što je jako lako i potkrijepivo dokumentima. Dakle, sve je zapisano priče, manipulacije to ostavljamo onima koji se cijelo vrijeme tim služi. Dobro bi bilo da se donese zakon i što kaže gospodin Đakić da prestanu manipulacije, ali samo što je to jedinstveno pravo samo HDZ-a. Sjetite se Splitske rive, sjetite se afere Beštek, sjetite se šatora, tko je radio probleme, tko je radio manipulacije? Pogledajte ovdje, vjerojatno su sada predstavnici udruga otišli jer je njima više dosadno čekati kasno popodne, sjetite se prije dvije godine što su ti isti ljudi radili onom dobrom čovjeku Josipu Leki kada su tu vrištali, derali se i nisu htjeli o ničem drugom razgovarati nego o Ustavnom zakonu. Danas o tome ne govore. Kažu, mi smo digli prosvjed radi situacije u državi, pa danas Hrvatska puca po šavovima na sve moguće strane od INA-e, Agrokora, mita i korupcije, zapošljavanja, odašiljači, veze, imamo dodjeljivanja natječaja ljudima koji se nisu javili, to smo čak valja prešli i Zapadnu Europu, šta će natječaj bezveze. Dakle i ovdje je često korištena riječ dostojanstvo, ako malo zaguglate dostojanstvo znači čast čovjeka koju čovjek daje sam sebi. Dostojanstvo niti tko može uzeti niti ga tko može dati, a mi uporno tražimo to neko dostojanstvo, a u zakonu smo izbjegli pojam pravo. Pravo se spominje na više stotina mjesta. Prosvjed je završio, branitelji još uvijek nisu shvatili, pametni su shvatili odmah, a oni manje pametni nešto kasnije, a ovi neki neće nikada shvatiti da je od prosvjeda profitirala jedna stranka i pet pojedinaca. Jedan je postao savjetnik predsjednice, drugi je postao ministar, treći državni tajnik, četvrti se riješio zakonskih problema, problema sa zakonom i peti je sa svojom suprugom bio kralj onoga šatora kao što imamo kraljicu Balkana, tako smo imali kralja i kraljicu šatora. Ono što nije spomenuto u ovom prijedlogu zakona i to ću reći prije nego što krenem na ovaj dio, su nestali. Najteža posljedica rata su nestale osobe. Mi imamo da je ministrov pomoćnik prije nekoliko dana na pasja kola izvrijeđao predstavnika srbijanskog Komisije za nestala lica i šta je s tim napravio? Nema više razgovora. Kada ćemo pronać ijednog više nestalog? Tko se bavi politikom mora biti spreman i na mnoge stvari, dakle čak uvjetno rečeno i ono što je on njemu rekao, nije daleko od istine. Mogu čak i reći naravno da mu je rekao istinu, ali u politici taj dio ne može. Čovjek mu je došao u goste u Zagreb, on ga izvređo čovjek se digo i otišo. Koga ćemo sada nać, a tražimo tisuću i pol ljudi. Ono što je interesantno, sada se ponovo povezuje na HDZ, udruge nestalih dakle najteži stradalnici, ako iko to je je onaj koji traži svoje dijete, svoga brata, svoju sestru, majku, oca šute ko riba fiš, nema više, nema nikakvih prosvjeda, šta ima veze. I drugo, civilne žrtve najteži stradalnici Domovinskog rata su uvijek što kažu ni krivi ni dužni civili, o njima niti riječi. Možda će biti neki novi zakon, ministar to nije rekao u svom predstavljanju ovoga zakona.

Pa ko šiša i onih 9 tisuća Hrvata nek ne ostvare nikakva prava samo da ne bi tisuću Srba ostvarilo i to se govori o Srbima koji su ostali na teritoriju RH na slobodnom dijelu RH. Ono što je dobro u ovom zakonu i što ću pozdraviti, to je svakako pokušaj poticanja branitelja na rad. Najveće probleme s braniteljima imamo upravo u tome, oni umirovljeni koji imaju višak vremena pa provode po kafićima i kladionicama, dakle pohvaljujem ove odredbe u kojima se omogućuje braniteljima da rade, da na neki način ubiju vrijeme, da nešto i zarede. Dobro, da li će biti konkurencija nekim drugim ljudima, to ćemo tek vidjeti. Lakši odlazak i raniji odlazak u mirovinu, to ne znam kako će nam građani, to će vjerojatno pozdraviti.

Mi imamo problem sa narodnom zaštitom dakle određeni broj ljudi narodne zaštite svakako je sudjelovao u obrani, međutim oni ni dan danas 26 godina nakon rata ne znaju jel ih je bilo pet ili 75 tisuća. Rekao sam već više puta i ponavljam, treba očekivati u roku od godinu, dvije dana da ako bude premijer Plenković i ako bude ministar Medved milijuntom branitelju uruče cvijeće i bombonjeru onako kako se to radi u kulturnim zemljama za milijuntog putnika na aerodromima. Kaže vraćen je jedinstveni zakon, dajte ljudi pa cijelo vrijeme 25 godina mi govorimo da ne može samo Ministarstvo branitelja brinuti o braniteljima, mora to cijela država. I sada smo pompozno to nazvali jedinstveni Zakon o pravima branitelja, ali i dalje vam trebaju Ministarstvo mirovinskog i rada, Ministarstvo financija, Ministarstvo zdravstva, MORH i MUP. Sve smo kao saželi u jedan zakon, jednostavno nije istina. Nezaposlenima naknada, branitelji više nego išta vole da ih muljate i da ih lažete, to je nevjerojatno. Znače ne morate im ispunit samo ih zdravo dobro slažite. Nekad se zvala naknada za nezaposlene, pa se zvala opskrbnina, pa se zvala zajamčena minimalna naknada i kako god vi da to zovete, to je uvijek jedno te isto. I svaka vlada je davala nezaposlenima onoliko koliko je sredstava imala za te svrhe, a sada se kaže da će 82 tisuće ljudi, to je otprilike ja mislim jedno deset puta više nego što je do sada bilo svi će dobiti i za sve ima. Kada tih 82 tisuće ljudi budu zbrinuti naknadom za nezaposlene ili opskrbninom ili kako god ili kako god to nazvali, donesite mi taj zakon da ga ovdje pojedem javno pred svima. Ono što je loše, novi branitelji. Dakle imamo iz '96. godine, predsjednik Tuđman se čudi na 360 tisuća branitelja, dakle debelo poslije završetku rata, kaže odakle, kako. Znači od '96. do danas se još 150 tisuća ljudi sjetilo da su bili branitelji, ali ni to nije dovoljno otvaramo dalje. Naravno, da bi specijalitet bio potpuno, recept mora biti savršen. Registar se zatvara, dakle ja još nisam sreo osim nekoliko ovdje ljudi čovjeka koji je protiv objave Registra branitelja. Hrvatski građani nam plaćaju mirovine, daju za hrvatske branitelje i pošteno je da znaju kome i zašto, kada se to otvori gotovo je. Najveći dobitnici ovog zakona su pripadnici HVO-a i to djelomično, to ću reći na kraju i gospođa Vesna Pusić, to neću objašnjavati da ne bih naštetio interesima 6.-orice Hrvata iz BiH-a koji su u Haagu. Stambeno, bučne najave, nažalost ministre, više od 300 godišnje, nećete riješiti stambenih pitanje jer i dalje je 12 tisuća ne riješenih pitanja, to je jednostavno tako. Super koeficijent, pazite sad, tko je bio prosvjednik, pa će vam sve biti jasno, koeficijent za mirovinu gardijske brigade i specijalna policija 1,8, ostali jadnici 1,5. Šta su R brigade slabije bile, koje su to da vidim? Koja je bila, tko to može izmjeriti na taj način? Međutim, ekipa je to izmjerila. Zahvalnica ministra OK, kada mogu udruge proglašavati heroje Domovinskog rata, može i ministar, to je mogao jednostavno nekakvom uredbom ali svako priznanje vrijedi samo iz Ureda predsjednika, zna se tko daje odlikovanja i priznanja. I sada ono šećer, udruge, znate opet tko je prosvjedovao. Pa zamislite njima u statutu piše nevladine, ne stranačke, ne profitne a one su naravno od prvog dana i Vladine i stranačke i profitne. Od 0,3 do 1%, svaki, sada ima tu i gradonačelnika, načelnika, župana, od 0,3 do 1% ćete davati udrugama iz Domovinskog rata. Da vam bude lakše država daje 20 milijuna kuna godišnje za funkcioniranje udruga iz Domovinskog rata, Grad Zagreb od nagodinu 70 mora dati, Dubrovnik 10, ne znam drugi gradovi kako će. Članak 219. stupanje na snagu. Da li vam nešto znači ovo, dečki iz HVO-a 26. do 49, 50 do 56, 140 do 147, mi danas raspravljamo o zakonu a te će odredbe vrijediti od 1.1.2019. A što to znači? Ako HDZ bude na vlasti on će već lako njima objasniti kao što im već 27 godina objašnjava da nešto može, ne može, biti će to ovako, onako. A ako izgube vlast, nova vlast, izvoli primijeniti zakon. Stoga će se SDP zauzeti za ovaj zakon, podržati će ga, uz naravno u drugom čitanju dati ćemo i neke amandmane i dopune ali ćemo inzistirati da zakon počne se primjenjivati od 1.1.2018. za sve i za našu braću iz HVO-a. Zašto bi oni čekali još godinu i pol dana. I na kraju samom, još samo i o sredstvima. Dakle nevjerojatna logika, samo HDZ to može raditi. Prošle godine na poziciji Ministarstva branitelja ukinete 100 milijuna i onda im date 174 milijuna. Pa pitajte dijete iz prvog razreda osnovne škole koliko su oni dobili. Oni se naravno hvale da su dobili 174 milijuna, pa tako su im trebali uzeti cijeli proračun pa im ponovno dati, evo ti boljih heroja. 2014. je jedina Vlada koja je smanjila braniteljima mirovine 10%, propisala a to je Milanovićeva Vlada, a to je ministar Matić koji ne voli branitelje i koji je stalno s njima u sukobu, propisao da se vraća 10% kada BDP bude rastao a deficit bude padao. To je sada, ovaj mjesec. Mi smo uskratili godišnje 350 milijuna kuna što znači da se sljedeće godine samo na mirovinskom mora vratiti 350 milijuna kuna. Ovdje je tako precizno izračunato da je to 64 milijuna. Pa samo do nove godine je to 100 milijuna, 3 mjeseca će branitelji dobiti te mirovine zahvaljujući ne narodnoj vlasti SDP-a koja je to vratila. Svaka vlast je ukidala, doduše braniteljima po 10%, ni jedna nije vratila ali Fred je vratio. Dakle love ima, Plenković će nahraniti sve branitelje sa jednom ribom kao Isus i prema tome biti će za sve. SDP će, rekao sam, uz amandmane podržati ovaj zakon ali ćemo inzistirati da zakon se počne primjenjivati odmah, ali evo od 1.1.2018. Pa krenimo od početka. Prva je ona uvaženog zastupnika Steve Culeja. Poštovani potpredsjedniče.

Gdje si ranjen 100%-tni invalidu? Razumijem tvoju netrpeljivost prema određenom dijelu branitelja i tvome činu brigadira pošto si imao iskustva, bio si zapovjednik sobe, u zatvoru, u Srbiji. Ali ću pročitati ono što kažu tvoji prijatelji, suborci, kako ih ti voliš nazivati iz grada Vukovara, heroja gdje ti rijetko dolaziš. U vjeri i nadi da je barem nekome iz hrvatskih medija i državnih institucija RH stalo da konačno objektivno i istinito demistificira samozvanog heroja knjige Ništa lažno, želimo vjerovati da će ovo pismo naići na savjesnoga i poštenog urednika novinara koji će obratiti pažnju i posvetiti se novinarskom istraživanju kao i državnoj instituciji a sa ciljem stvarne zaštite digniteta branitelja i Domovinskoga rata u cijelosti. Te da se jednom za svagda imenom Predraga Matića-Freda, prestane sa ponižavanjem, vrijeđanjem, stvarnih istitnskih heroja branitelja Vukovara. S poštovanjem vukovarski branitelji, Nevenko Mauzer, Petar Janjić Tromblon, Tomislav Jakovljević, Vinko Mažar, Mario Mlinarić, Miroslav Josić, Ante Madona, Tomislav Josić, Mirko Brekalo, Trpinska cesta naravno, Branko Grdić, Ante Raspudić, Dean Marošević, Stanko Zadro, Rogoljić, Lozančić, itd., itd., još samo Marko Babić da ti je živ pa da, znaš kako je on to rješavao na Trpinskoj cesti 2, 3 i nogom u guzicu. Gospodine Culej ma vi ste fenomen, ono, rekao bih čovjek da ste krvarili gaće, ja ću vas povesti pred svim saborskim zastupnicima predlažem da odemo na ekskurziju gdje ste vi bili za vrijeme rata, gdje sam bio ja. I nakon toga da se taj drugi nikad više ne pojavi ovdje. Dakle za vrijeme prosvjeda … … [[Upadica se ne čuje.]] molim vas. Dakle već je ovo što gospodin Culej priča to je već davno sve demantirano i od tih koji su tobože potakli, to nisu potpisi, ali ne želim se raspravljati.

Pored toga što si izvjesnim saborskim zastupnicima objesio metu na leđa, meni, Hasanbegoviću, generalu kao jedinim problema u ovoj državi kao i Karamarku, ne možeš to raditi i činiti, jel ti činiš zlo na taj način. Ti navodiš nekoga neupućenog na nešto što ne valja. Ja govorim istinu i govorim ono što o tebi govore. Nikad lago nisam. Vrijeđaš me tu, govoriš o nekim ratnim putovima.

Procjenjujem da Poslovnik nije povrijeđen.

Ali ja bih ovu priliku iskoristio da također kao hrvatski branitelj zamolim sve ostale koji će replicirati kolegi Fredu Matiću da uvaže sve ono što je taj čovjek žrtvovao za Hrvatsku boreći se kao branitelj i kao logoraš srpskih logora. Ako se mi međusobno nećemo poštivati, onda ne znam kako će neki drugi cijeniti sve ono što radimo. Naravno ni to nije bila povreda poslovnika. Sljedeća replika uvaženog zastupnika Josipa Đakića. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa evo kolega Matiću puno ste toga izrekli, stvarno ste vjerujem i neke ljude uvrijedili prozivajući kraljem i kraljicom, a uvijek na kraljevskim dvorima postoje dvorske lude.

Sada mi objasnite što se to događalo u vaše vrijeme kada sam vam ja postavio pitanje striktno da mi dostavite popis tih koji su novi branitelji i na osnovu čega su stekli status.

Druga stvar, što se tiče zakona i promjene u vaše vrijeme, da jednu sam čak ja stvar pohvalio, a to je da dragovoljci Domovinskog rata koji imaju taj status ostvaruju pravo na stambeno zbrinjavanje po jednakim uvjetima kao invalidi i drugi. I to sam rekao da, poštujem to i to je dobra mjera, no međutim recite mi gdje su osigurana sredstva i pokazalo se da sam bio u pravu. Mrtvo slovo na papiru jer je tek 4 do 5 godišnje pokušano ostvariti, a tri su dobila stan po izvješću koje je došlo u ovaj Sabor. I to je istina. Stoga ja bih molio da svejedno prekinemo ove netrpeljivosti i da zajednički o ovom kao što ste rekli dobrom prijedlogu zakona odlučimo svi skupa jednoglasno. Hvala lijepa. Kolega Đakić moram i vas malo ispraviti. Na popisu nema dragovoljaca, postoje samo borbeni i neborbeni sektor, nažalost dragovoljaca nema, sada tek dolaze dragovoljci u zakon. Dakle kolega Đakić ja sam vam rekao i prihvaćamo, mi smo miroljubivi stranačke kolege, dakle nećemo manipulirati više braniteljima. Vi nama nabrojete kada smo jedanput, mi ćemo vama nabrojati ono od početka, ali nema veze. Što bi rekao Zdravko Mamić, ja vas pamtim kao vrhunskog manipulatora već sve ove godine. Dakle 4,5 tisuće, nijedan mi nije rođak, niti imam ikakve veze s njima dobili su na upravnim postupcima, to je apsolutno svima jasno. Ali kako je od '96. od predsjednika Tuđmana kada je rekao 360 odakle Bože, došlo 140 tisuća, dakle vi se ne čudite nad 140 tisuća novih branitelja, a čudite se na 4,5 tisuće koje su nas dočekale to su upravni postupci koji su se vodili godinama i dapače vodit će se još i sad. Ali upamtite svi ovdje koji ste u sabornici 505.694 vidimo se na godinu 555 s crtom ili bez. Izvolite. Ali mene čudi da on bježi iz zemlje radi mene, Culej i drugih glava ovdje, čudna mi je ta stvar. Pošto ja znam nisam ja kriminalac, nisam maznuo lovu, nisam ratni profiter, ne znam od kuda ta njegova netrpeljivost prema meni, neka mi to on objasni jer 10.4.'92. ne znam gdje je bio gospodin Matić, taj dan sam ja ranjen i taj dan je poginulo sin Robert Zadro na Kupresu i bili su drugi Vukovarci tamo iz 204., njih je više poginulo, mister Fred zna te ljude. Samo ja ne znam točno s kim razgovarat jel na nisam nikad čuo s ove strane desne strane tko je napadao Vukovar. Volio bi odgovor na to pitanje, tko je napadao Vukovar? Drugo pitanje, bila je komisija za ratne grobove, ovo nije ideologija ovo je sadašnjost. Dolaze Amerikanci ovdje, traže 2 svoja pilota od Visa, imaju, ako nađu ostaci, vraćaju ih natrag, zakopavaju sa svim onim počastima, a mi smo ukrali komisiju za ratne grobove i predali je. I imamo stotine tisuće pobijenih, ni jedna DNK analiza. Pa kakva je to država, jel to prošlost? Samo odgovor na ta moja pitanja, jeste ikad polagali, to prvo pitanje, tko je napadao Vukovar, drugo pitanje, jeste ikada polagali vijence u centru Vukovara, gdje je ubijeno u travnju '45. godine 200 najistaknutijih državljanina Vukovara. Ako jeste meni je drago. I meni je baš je dobro da se postavi hvaliti HVO. Gospodine Glasnović, meni je žao što sam vas upotrijebio kao simbol nečega, za 200000 Hrvata, mladih ljudi koji su napustili RH, u posljednje 2 godine. Ali znate šta? Vjerojatno su sljedeći na redu onda novinari i vjerujte, bojim se i ja sad tu negdje blizu, jer sam proglašen, već davno za nenarodni element. I te 2, 1992. godine, kada su poginuli Vukovarci na Kupresu, ja sam nažalost bio u logoru, jer sam ostao u Vukovaru do zadnjega dana. Oni koji su izašli tjedan dana ranije, tu ne uključujem Roberta Zadru, pokojnoga, koji je izašao 5 dana, nakon što je Vukovar pao. Ja nisam, ostao sam sa svojim građanima, do zadnjeg dana.

Tko je donio i t ko je otvorio 2 jedina spomenika u RH, 2, nema nultog i nema 3. Otvorila je lijeva Vlada SDP-a, ogromni spomenici su kod Slunja i u ovdje u Zagrebu, u Gračanima, tko je to otvorio? Fred, ja se ponosim s tim iako nemam ništa ni s ustašama ni s partizanima ni sa četnicima, a kako stoje stvari, još sve manje i sa braniteljima iz Domovinskog rata.

To je institucija koja ima svoju svrhu i ako počinemo je zlorabiti, ja vidim da postoji takva tendencija u zadnje vrijeme, napraviti ćemo stvarno, nešto što, ja misli nitko od nas ne želi. Prema tome, povreda poslovnika je jasno definirana, to nije replika, to nije odgovor. Nekome s čijem mišljenjem se ne slažemo ili drugačije mislimo, nego je ona vrlo jasno i precizno definirana. Nemojmo je zlorabiti. Izvolite. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani kolega Matiću, pozorno sam pratio vaše izlaganje i vi ste dobro krenuli i onda ste nakon nekoliko rečenica rekli, koliko sam zapamtio, zakon nije loš, jer nije donio ništa novoga, iako ste i u svom izlaganju govorili o tim nekim novinama u ovom zakonu. Možda je mogao i više. Ja sam očekivao, s obzirom da ste govorili u ime Kluba SDP-a možda i nekoliko prijedloga i sugestija, koje nisu obuhvaćene ovim zakonom, da će se oni naći do drugog čitanja, kao prijedlog SDP-a. No kad govorite, nije ništa, onda ću vas ja podsjetiti, da su tu, dakle, za nezaposlene branitelje, viši iznos najniže mirovine, snižavanje dobne granice za odlazak u starosnu mirovinu, povoljniji uvjeti za obiteljsku mirovinu. I vi ste govorili o radu uz mirovinu, potporu za obrazovanje, pravo na odvjetnika, što smo zaboravljali, što je bio preveliki problem za branitelje, pogotovo kada je bio u pitanju Haški sud. Da i ovdje sjede neki ljudi iz Vlade koji su to iskusili osobno. Zatim, evidenciju hrvatskih branitelja, područne jedinice Ministarstva hrvatskih branitelja i zaštitu stečajnih prava. I bilo bi dobro da ste ostali na sadržaju, onda ste počeli davati političke kvalifikacije, ja vas razumijem, jer vi ste bili ministar, sa malo ironije i sa malo sarkazma, možda i neke dobre stvari koje ste vi tada radili kao ministar, su se zapravo pokvarile izjavama čelnih ljudi vašega ministarstva, što je bila zapravo inicijacija procjena ispred vašega ministarstva, kad spominjete opskrbnine zajamčene minimalnom naknadom, koja je zapravo tada bila niža uz strože uvijete. Sjećate se onih koji nisu to prihvaćali, pri centru, pogotovo kod javnih radova, gubili su na to pravo, vršena im je zabilježba i o tome slično, kao i izjave da recimo, pripadnici neke druge vojske zapravo nisu toliko obolijevali od PTSP-a kao hrvatski branitelji.

Ali, gledajte, zbog prosvjeda je trebalo 250 ljudi, godinu i pol dana jesti i piti u hotelu Laguna, 11 projektnih timova, povjerenstava i trebalo je to reć da je to donijelo nešto, odnosno, donijelo ono obećanje. Nemojte govoriti da je razlog prosvjeda ovaj nekakve izjave ili bilo šta drugo, dakle potpuno jasno detektirano prije dvije godine zašto je bio razlog prosvjeda. Već su se svi s tim složili, može neko mijenjati povijest kako god hoće ali to su podaci koji o tome govore. Zajamčena minimalna naknada, zar mislite da je netko u prošloj garnituri ministarstva stavljao novce u džep? Da su mi dali pet milijuna, podijelio bi pet, da su mi dali 50 podijelio bih 50, da su mi dali 500, 500. dobilo je onoliko ljudi koliko je bilo sredstava. Što je manje sredstava, a više potraživanja iznosi se smanjuju, to je logika. Ali evo ja sam sada izrazio duboku želju i vjeru da će 82 tisuće nezaposlenih hrvatskih branitelja, pazite ovo se snima, dobiti naknadu zato što su nezaposleni. Kada zakon bude u onim tvrdim koricama, donesite mi ga da ga pojedem, 100% evo tu ću ga uz čašu vode ću ga pojest, a možda i bez toga jer nema sredstava. Osim ovo što Plenković obećava, on viče samo ima, ima, ali s jednom ribom teško će sve nahraniti. I što se tiče PTSP-a još jedanput, ja isto stojim iza toga, dakle živio sam tamo i roditelji su mi i dan danas blizu, dakle u Borovo Selu gdje su svi ili gotovo svi sudjelovali u pobuni protiv RH nema oboljelih od PTSP-a. zašto? … [[Upadica se ne razumije.]] i oni su bolesni i u kolicima i bez ruku i bez nogu i sve. Nema love, nema ništa.

Poštovani gospodine Matić, cijenim vaš doprinos u Domovinskom ratu, cijenim vašu žrtvu koju ste podnijeli u koncentracijskim logorima, ali kao bivši ministar hrvatskih branitelja mogli ste se bolje pripremiti za ovu temu. Ovo je vrlo važan zakon i iz vašeg politikantskog govora mogla se iščitati jedna ozlojeđenost, jedna ironija, o.k. to je sastavni dio vašeg političkog habitusa i tko malo prati vaš rad zna da vi koristite ironiju. Ali zapravo vi ste i sada spomenuli ponovno nekakvi novi branitelji, nekakav specijalitet HDZ-a. ja ću vas podsjetiti da ste vi izjavili, a to je vjerojatno ste naslijedili Mesićevu mantru kao jednog od rodočelnika detuđmanizacije, da je 150 tisuća lažnih branitelja i da ćete vi to riješiti kroz par tjedana i da zauzvrat očekujete od Milanovića tadašnjeg premijera useljeničku vizu za Kanadu. Nedavno ste opet spominjali da bi prodali stan, da bi iselili iz Hrvatske, ja razumijem vašu ogorčenost, ja osobno ne bih volio da iselite iz Hrvatske nego se borite onako kako najbolje mislite da živimo u boljem i pravednijem društvu, ali ja ću vam reći kao psihijatar, nemojte podcjenjivati dijagnozu PTSP-a. U Izraelu 9% od ukupnog stanovništva boluje od PTSP-a. Pitanje potencijalnih instrumentalizacija i određenih sekundarnih dobiti o tome bi se moglo raspravljati, ali to bi prepustio stručnim raspravama. Ali vi ste jednostavno sa svojim načinom govora dok ste bili branitelj provocirali i omalovažavali hrvatske branitelje, to je nepobitna činjenica. Vi govorite za Đuru Glogoškog heroja Domovinskog rata da je licemjer. Pa što vi očekujete onda od hrvatskih branitelja? Ne moramo se politički slagat, ali pokušajte kao jedna javna osoba zalagat se za kulturu dijaloga i u Hrvatskom saboru i u hrvatskom društvu općenito. Hvala vam lijepo, hvala i na dobrim željama. Nadam se da niste kao doktor Dodig da dijagnozu dajete preko TV ekrana. Znate on se isto uključio svojevremeno u onu hajku pa je rekao da on iščitava iz Đure Glogoškog sigurnost, poštenje i sve, a kod mene vidi sve ono drugo. Pa nadam se da ne to. Dragi gospodine, nadam se da niste bili ni u fiziološkom zatvoru, a di sam ja sve bio. Godinu i pol dana zbog ovih tu i zbog ovih nekih tu, godinu i pol dana mi je bila policija za vratom. Pogledajte moj dosje, ja nisam nikada u životu pogrešno parkirao. I uspoređujete vukovarskog branitelja koji je uništio 9 tenkova neprijateljskih sa nekim, ali ja sada ne mogu reć jer normalno tužit će me i sve, nemojte me uspoređivati sa nekima, on je u kolicima i prema njima treba imati dužno poštovanje i uvijek je bilo. Pogledajte snimke prije nego što ga je vaša ekipa uzela u obradu, gospodin Matić izvršava sve unatoč teškoj situaciji i gospodarskoj izvršava sve obaveza prema hrvatskim braniteljima to je primjer dobre suradnje. Onda ste ga isfrigali, onda odjednom ide druga priča. Nemojte mi to govoriti. Dakle da se proživjeli ono brdo uvreda i prijetnji, gorih od mene, a ja sam to izdržao. A znate zašto?

Uvaženi zastupniče Matić, slušao sam vaše izlaganje gdje ste iznijeli tvrdnju da su pojedine udruge branitelje bile politizirane i da su bile praktički podružnice HDZ-a. Vjerujem da u tome ima nešto istine, isto kao što vjerujem da vama kao ministru hrvatskih branitelja nije bilo nimalo ugodno obavljati vašu časnu funkciju. Međutim moram ovdje napomenuti da nažalost postoje udruge koje su bliske vašoj stranice i koje su također politizirane od vaše strane, da također organiziraju prosvjede i da se na njima pojavljuju samo isključivo članovi vaše stranke, a navodno su udruge građana. Pa onda sada već kada spominjemo te anomalije, a to je da se udruge politiziraju, štoviše njima se uvjetuje dodjela nekakvih financijskih stredstava ako podrže određenu političku opciju kako na nacionalnoj tako i na lokalnoj razini, onda ajmo raščistiti stanje u cjelini, otklonimo tu anomaliju iz hrvatskoga društva i idemo jednostavno udruge prepustiti društvu, a politika neka se bavi politikom. Kolega Bunjac, vidjeli ste i sami u svom izlaganju sam rekao da su udruge snažno instrumentalizirane već 27 godina isključivo od HDZ-a, znači to govorim o preko 95% njih, a dopuštam iako ja ne znam niti jednu, stvarno ne znam koja je vezana uz SDP. Ali hoću vam reći da u njihovim statutima sve jedne udruge piše. Nestranačka, neprofitna, nevladina. Sjetite se samo pred Ministarstvom branitelja koji su bili tamo a ovdje vam sjedi sad i gospodin Đakić koji će vam potvrditi. Za vrijeme dok sam ja bio ministar, kako mi to zovemo HVIDR-u je vodio gospodin Đakić, Merčepova velika udruga, Dečakova, po tom kriteriju, oni ne bi nikad dobili niti lipe jer sam propisao kriterije, jeste ispunili kriterije, jeste dobili sredstva. Onoliko koliko ih ima. Nikad nisam niti jednu lipu stavio u svoj džep da bi nekome uskratio. Oni znaju da se ja volim šaliti, ja sam znao i nekad reći, znate kako je to teško, tim udrugama podijeliti, ja sam rekao, zatvorite se u jednu sobu, imate 20 milijuna i podijelite. Znate kako bi podijelili? Nema šanse, pobili bi se

Hvala lijepo. Zaista meni nije razumljivo ta vaša želja i dalje da ulazite u nekakvu konfrontaciju i borbu sa populacijom u kojoj ste bili ministar, tj. za koju se na neki način, kako vi sami kažete, borili, da činite ovakvu raspravu koja je bila više-manje u redu tokom cijelog dana, pomalo nervoznom, zaista čemu to kad vidimo da možemo gotovo naći zajednički jezik, gotovo svi oko ovog prijedloga zakona ovdje u Hrvatskom saboru jer krenuli ste ovdje sa raspravom, prva rečenica „Zakon je loš“ u sredini nije bio više loš i na kraju rekli podržati ćemo uz dva, tri uvjeta. Znači, imam osjećaj da ste nezadovoljno neshvaćeni kao bivši ministar, da ta populacija jednostavno nije razumjela sve vaše dobre namjere koje ste imali prema njoj, a desilo se da je došao neki novi ministar. Ima jedan mir, ima jedan drugačiji način ponašanja, ophođenja prema toj populaciji i pokušava za njih napraviti maksimum dobroga što se može napraviti u ovoj financijskoj političkoj situaciji koju imamo u državi. Zaista uspoređujući ono što smo imali, s onim finalom kojeg smo imali 29. i 30.5.2015. godine ovdje na Markovom trgu, gdje imamo branitelje u Crkvi sv. Marka, imamo prosvjede, jedan odnos vlasti prema jednoj populaciji koja završava na gotovo tragičan način. Uz ovo što imamo danas, pa to nisu usporedive situacije. Ministar koji dozvoljava svom pomoćniku ili nekome na kolegiju da kaže da je netko pošprican ili da kaže nekome dodaj jednoga pa će biti masovna grobnica. Ta populacija nije zasluživala u tom vremenu takav odnos prvog čovjeka upravo njih o čijim pravima mi danas govorimo. To su neke greške, iz toga treba nešto naučiti i ne treba biti ozlojeđen nekakvim događajima koji su sada malo drugačiji i pozitivni.

Kako ste slatki, medeni i dobrohotni i ne želite nikakve manipulacije ali kad ste vi na vlasti. Dakle, dajte negdje, vjerojatno će ovo ostati zabilježeno i vjerojatno nećete biti vječno na vlasti, pa šta ćete smisliti slijedeće? Dakle, mijenjaju se vlasti, mijenjaju se garniture, a meni je drago danas čak evo, skoro da smo propustili da spomenemo gospodina Karamarka. Dakle, evo ja žalim zbog toga što je on otišao jer evo MOST me zeznuo, svaki dan moram blinkati karticu a on je čovjek rekao toga dana, legendarnog dana, zakoni, kakvi zakoni, pa to su branitelji, jeste to htjeli? A sada kad vi smirite ove udruge, kada ih malo pofutrate, kada ja čujem od njih, da kaže bio je sastanak, čuo sam, mislim imam i ja prijatelja, šta ćemo INA, Agrokor, ovi kradu drž'-ne daj, a kaže legendarni polako malo, sad su naši na vlasti, ne pravi probleme. Evo neka krene od vas, to je kao i ono pitanje pomoćnika ministara ravnatelja. Svaka bi vlast htjela da kad je ona na vlasti da se to onda formira i da se ne dira. Evo sad ste vi na vlasti, dajte riješite. Evo smanjite i onda svaka slijedeća vlast nek' se drži toga. I zadnja replika je uvaženog zastupnika Ivice Mišića. Izvolite. Poštovani kolega Matiću, ja vas cijenim kao branitelja ali u ovom vašem govoru sam osjetio jedan cinizam, jedno kako bi to objasnio, postavili ste pitanje da je došao ovaj čovjek iz Srbije koji je trebao dogovoriti o nestalim našim braniteljima, 1500, jel', pa ga netko povrijedio. Pa 25 godina mi tražimo naše nestale branitelje, pa mi smo kao narod povrijeđen, totalno smo povrijeđen narod, kad 25 godina iz Srbije nismo našli dobrog čovjeka koji bi nam želio pomoći da to pronađemo. Ja osjećam da to vas boli, da vas to nešto smeta. Pa naravno da trebaju svi Srbi koji su branili hrvatsku državu dobiti ista prava kao i svi hrvatski branitelji. Ja ne vjerujem da bi ijedan Hrvat protiv toga bio. A to vi isto znate, međutim to vas ne zanima. Još nikad nisam čuo, kad ste spomenuli Borovo Selo, za onaj poznati spomenik u Borovom Selu da kažete vi kao Vukovarac, branitelj, da treba to porušiti, da to nije zaslužilo biti u Hrvatskoj. Ja vama kao čovjeku, meni je jasno ustvari, da ovdje se susreću dvije ideologije. Projugoslavenska i prokomunistička i od '91. hrvatska. Ne od '45. hrvatska, od '91. hrvatska ideologija kad je imalo svoju zemlju i želimo je poštovati i urediti. Međutim, ja tako osjećam da ovih 25 godina se stalno razbija da ta ideologija prave Hrvatske ne prođe i da nekakva projugoslavenska ustvari ideologija koja će sve osporiti što je dobro hrvatsko i ne treba je voliti već je treba stalno optuživati.

Dakle poštovani kolega, svaki put kad netko to ističe da je branitelj volio bih malo pročešljati di je bio, šta je bio. Obično su to neki PD-ovci, pravnici, da ih ne podcijenim ali nema veze. To je bilo i to je prošlo, to je završena priča. Ali interesi Hrvatske će se najbolje braniti istinom. Dakle, milijun puta sam rekao za onaj spomenik, tu sam neki dan rekao da onu zastavu zabode 500 m dalje pa nek' mu bude koliko god hoće ako ste bili tu i ako ste slušali. Ali ne. Dakle, po pitanju nestalih ću vam reći. Znate s kim sam ja razgovarao? Ja volim, vi znate kako kažu kolege slikovito se izražavam ja sam razgovarao sa ljudima sa kojima se u istom tramvaju vozio. A znate zašto? Da dobim informaciju. I ne znam šta bi mu i ne znam šta bi mu napravio da dobim informaciju. Ali ako vi gosta koji je došao, koji 25 godina to radi i nije on zvečka, to je sigurno da nije, ali vi ga izvrijeđate tu na pasja kola što dopuštam i istina. Ali ne možete tako vodit politiku. Pa šta ćemo se tu nadglasavati? Dakle, neki su ljudi očito pogrešno shvatili šta je to demokracija i na koji način se to rješava. Dapače, nemojte mi to više niti spominjati. Jer tko god se na to poziva, znači nije platio porez, pa kaže ja sam branitelj pa me zato oštećujete. Ovaj kaže ja sam žrtvovan samo zato što sam branitelj, a kad mu uđeš u taj braniteljski status, dakle sad mogu reći na primjer neki su postali tako legendarni invalidi jer su se prevrnili sa autom kad su išli kupovati pivo. Samo budala pod granatama ide kupovat pivo. Ova država mu daje, a on nas pljuje. Drugi ranjen 500 km od Hrvatske, on je vođa prosvjeda. Nema veze sa Hrvatskom, samo je hrvatski državljanin, a i to je dobio nakon rata. Hvala lijepa. Nadam se da se ipak neće potući nitko ovdje, ali htio bih samo skrenuti pozornost na nešto. Čini se da se na različite načine i uz različite izričaje zapravo svi više-manje slažu i podržavaju ovaj zakon. E sad, kad je tome tako želim vam samo reći, dakle imamo još jedan klub zastupnika i 23 pojedinačna zastupnika koji su se javili za raspravu. Nakon toga imamo još 5 zakona. Moja gruba procjena je da uz naravno sve moguće replike koje naravno nitko ne može nikome osporiti će to trajati debelo do iza ponoći. Ja sam obvezan samo bio vam to reći. I sad ću zamoliti zadnji klub zastupnika, a to je Klub zastupnika Stranke rada i solidarnosti, Reformista i nezavisnih zastupnika u ime kojega će govoriti uvaženi zastupnik Kažimir Varda. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani gospodine ministre, kolegice i kolege. Dakle, neću koristiti svih 15 minuta da dam priliku drugim kolegama. Dakle, gospodine ministre ja bih se samo očitovao na članak 3. prijedloga zakona ali uz izjavu da će klub prihvatiti ovaj zakon u prvom čitanju u uvjerenju da ćemo do drugog čitanja uspjeti i neke stvari popraviti. Naime, u članku 3. govorimo o pripadnicima Narodne zaštite. Ja vjerujem da niste mislili na ukupan broj pripadnika Narodne zaštite, nego na onaj dio pripadnika Narodne zaštite koji je bio pod oružjem. U članku 3. točka 4. kažete da će se status hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata dokazivati potvrdom Ministarstva obrane. E tu je problem! Pojedine udruge, pa i pripadnici, dakle borbenog sastava Narodne zaštite vodile su niz upravnih sporova, dakle sudskih sporova protiv Ministarstva obrane, jer jednostavno Ministarstvo obrane je negativno odgovaralo na svaki zahtjev, negativno i to će se dogoditi sad ukoliko vi kao ministarstvo hrvatskih branitelja ne budete uporni u primjeni ovog članka. Naime, moram vam reći da je upravo Narodna zaštita po svojem broju od početka proglašenja hrvatske neovisnosti, po blokadama vojarni, po čuvanju objekata od značaja za RH zapravo pokazala volju većine hrvatskog naroda da obrani suverenu neovisnu državu Hrvatsku. Da je iz Narodne zaštite zapravo nikao ZNG, da su dijelovi Narodne zaštite, dakle govorim o borbenom dijelu kupovali oružje mahom vlastitim sredstvima. Za to postoje dokazi. Postoje i članske iskaznice, a postoje i iskaznice o nošenju i držanju oružja. Dakle, od početka do završetka. I ne možete, ja ne znam zbog čega, ja osobno nisam podnio nikakav zahtjev, osobno nisam jer sam smatrao da je to moja građanska dužnost. Moram vam reći i osobno bio sam zapovjednik Narodne zaštite u Travnom Maršalka i tamo je prvi poginuli građanin Hrvatske. Dakle iz Narodne zaštite, pa i kamen u obrani Domovine je oružje, a da ne govorim da smo bili, bilo nas je preko 1500 a samo desetina naoružana. Dakle, ja govorim u ime borbenog sastava Narodne zaštite, samo u to ime govorim.

Uvjeravam vas kolegice i kolege, da pripadnici narodne zaštite ne traže nikakve privilegije, nikakve privilegije, ali traže bar priznanja, a ne ovakav odnos Ministarstva obrane prema njima.

Moram reći da je Ustavni sud, ja vjerujem da znate za to rješenje, iz prosinca 2014. godine također dao mišljenje pozitivno za to razdoblje, za borbeni sastav narodne zaštite. I ne znam zbog čega, što se bojimo brojke. Provjerimo one popise koji su već odmah po prestanku narodne zaštite dostavili Ministarstvu obrane, svi smo ih dostavili. Moram reći osobno od 1500 moj popis se sastoji od tri dijela. Jedan dio je oni koji su se upisali pa nisu dolazili, drugi dio oni koji su bili od početka do kraja u borbenom dijelu i treći popis je onih koji su iz narodne zaštite otišli u ZNG i to je sve. Ali nijedno pozitivno rješenje i ljudi normalno pitanju. I ovo je moj zadatak danas da s ove govornice progovorim jer to ljudi od mene to traže, pripadnici narodne zaštite.

Prema tome vas molim da skratim vas molim da vi kao ministar Hrvatskih branitelja u primjeni ovog zakona dovedete Ministarstvo obrane u smislu intencije zakona u red. Imamo dvije replike. Prva je uvaženog zastupnika Ivana Šukera. Hvala lijepo. Kolega Varda, vaša rasprava me potaknula na repliku i ja si postavljam jedno pitanje sjedeći, slušajući ove rasprave da li naši branitelji i građani Hrvatske temeljem ove rasprave u Hrvatskom saboru znaju uopće što se s ovim zakonom predlaže. Ja mislim da praktički nema onoga tko bi to iščitao. A potaknula me vaša rasprava, vi ste se dotakli jednog dijela koji nije riješen, a mi se danas ovdje svađamo oko nečega što je bilo prije 27 godina i za što postoji toliko živih svjedoka. Kako ćemo onda riješiti nekakve svoje traume iz daleke prošlosti? Dakle neki zaboravljaju što je bilo '91. u proljeće, zaboravljaju što je bilo 1.8. kada su osnovani krizni štabovi, zaboravlja da su krizni štabovi bili nosioci svega na terenu i u sklopu kriznog štaba su bile i zapovjednici brigada i narodnih zaštita i zapovjednik MUP-a i svega, sada gledajte predsjednici kriznih štabova nemaju status branitelja, ali su nosioci Spomenice Domovinskog rata 1990.-1992. Dakle vrlo interesantno, nećemo razgovarati o tome jer nemamo hrabrosti. Ali zato se nabacivati jedni na druge i ono što mene užasno smeta i o tome govorim godinama bez obzira da li sam bio član vladajuće ili oporbene i kao ministar, hrvatski branitelji zbog dostojanstva Hrvatske države ne smiju biti moneta za potkusurivanje. Ključno pitanje na nama kao zastupnicima, da li se slažemo da hrvatski branitelji imaju ta prava ili nemaju i onda ako se slažemo s tim onda to moramo osigurati u državnom proračunu. Jer kažem nakon ove rasprave koliko danas traje pitajte bilo kojeg građanina Hrvatske i branitelja on nažalost iz ovoga što je ovdje rečeno ne može iščitati što je to što će hrvatski branitelji dobiti ili neće dobiti i to je najveća tragedija svih nas koji ovdje na ovakav način raspravljamo. Ali ponavljam, sa bilo kakvim blaćenjem hrvatskih branitelja blatimo Hrvatsku državu jer Hrvatska država je stvorena u Domovinskom ratu.

Narodna zaštita je spriječila odlazak tih tenkova u Sloveniju pa sam dužan eto prema tom prvom poginulom reći ovo što sam rekao. Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi kolega VArda. Spomenuli ste ono što je meni isto drago, iznimno bitno, dakle riječ je o pripadnicima narodne zaštite. Prije formiranja Zbora narodne garde i brigada ti su se ljudi dragovoljno javljali, oni su bili pripadnici dragovoljno i onda je prilikom formiranja brigada sjećam se i ja sam osobno potpisao iz Ureda za obranu je stigao obrazac u kojem smo mi potpisali da smo mobilizirani. Kasnije vidimo u zakonskim prijedlozima i ovaj zakonski prijedlog uvodi dragovoljca kao nekoga tko je proveo 100 dana, što zapravo po svojoj definiciji nije dragovoljac. Dragovoljac je onoj koji se sam javio bez poziva od Ureda za obranu. Dakle, njih posebno valja spomenuti, mnogi od njih su kao što ste sami rekli, ta treća grupa koju su prešli kasnije u zbor narodne garde, koji su ostali na ratištima. Bilo bi najsretnije rješenje, da Hrvatska privreda, da Hrvatska napreduje tako dobro, da mi imamo novca dovoljno, da uopće ne postavljamo pitanje, hoćemo li moči ispuniti ove obaveze koje smo prihvatili i u tom smislu razumijem i kolegu Matića koji je govorio ovdje dok je on bio ministar.

Volju hrvatskog naroda, da očuva svoju samostalnost. I stoga je onda sve išlo dalje. Bez toga, ne bi mi dobili rat. Ne dobivaju rat, samo vojne jedinice, rat dobiva narod koji iza toga svega stoji. I drugo ja nisam uopće govorio o novcima.

Malo sam požurio, prvi je Klub zastupnika GLAS-a u ime kojega će govoriti uvažena zastupnica Nada Turina Đurić. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, gospodine ministre sa suradnicima, kolegice i kolege. Dakle, u ime Kluba GLAS-a i HSU-a ustvari izražavamo, pozdravljamo, ustvari, da da si je Vlada dala truda, odnosno, nadležno ministarstvo, da pokuša napraviti jedan zakon, koji će regulirati sve ono što se tiče prava hrvatskih branitelja i njihovih obitelji. Međutim, ja sam već u uvodu u jednoj replici rekla, mi u jednom dijelu odredbi i prava koje donosi ovaj zakon i gdje se ta prava značajno ili proširuju ili se uvode ovim zakonom, imamo problem. Imamo problem, sa čisto načelnog stajališta, a to je da kada bilo kada i u bilo kojem slučaju određenoj grupi ljudi, bez obzira što se radi o, u ovom slučaju hrvatskim braniteljima, proširujete, povećavate prava, a s druge strane imate u tom istom korpusu građanstva grupu ljudi koja bi se dala usporediti prema socijalnom statusu ili prema određenom statusu u društvu sa tim istim situacijama u kojima se nalaze hrvatski branitelji, dovoditi te dvije grupe ili 3 ili više grupa građana u potpunu različitu poziciju. Da smo mi država blagostanja, da smo mi država profila, recimo jedne Norveške i da možemo sva ova prava koja smo ugradili u Zakon o braniteljima dati svim sličnim grupama u našem društvu kao prava i proširiti njihova prava, mi u GLAS-u ne bi imali nikakav problem sa ovim zakonom.

No, o tom, potom, možda će i Ustavni sud imati nešto za reći o ovom prijedlogu zakona. Znači ne možemo stavljati naše građane po određenoj situaciji u različitu poziciju. A to se, nažalost ovim zakonom čini. Znači da smo mi uređeni u svim segmentima društva, da smo pravna i socijalna država potpuno uređena, koja se adekvatno skrbi o svim pravima svojih građana, socijalnim egzistencijalnim, pravima na stan, pravima na obrazovanje, da ih sad ne nabrajam. Onda bi ustvari ovaj zakon vjerojatno bio suvišan, jer bi onda sva ta prava kroz sustav imali svi. Međutim, imamo problem i imamo zakon koji jednu grupu ljudi stavlja u posebnu poziciju. Budući da se nismo svih ovih 22 godine od završetka rat, ja bi rekla, usudila bi se reći ispravno postavili. Znači rješavali probleme na sustavan i adekvatan način, nego smo povremeno, politički trgovali sa jednom grupom ljudi u hrvatskom društvu. Doveli smo se u poziciju da taj, ti zahtjevi koji idu od određene grupe, nemaju nikakav ni završetak, niti kraj, a to se sad vidi u ovom zakonu. Jer po ovom zakonu, prijedlog ovog zakona, ta se prava proširuju na način, da će ona zahvatiti, prvo puno širi krug ljudi nego što je već sada zahvaćen postojećim zakonom, a i zahvatiti će neke buduće generacije, što znači da će prouzročiti i u nekakvim budućim situacijama i dodatne i financijske troškove, ali vjerojatno učiniti u našem društvu dovoditi u našem društvu još do daljnjih podjela jer mi moramo znati da istovremeno uz ova prava koja se nude našim braniteljima ovim zakonom, imamo cijeli niz grupa naših građana recimo nezaposlenih, to je isto jedna kategorija, zatim jedna kategorija, zatim jedna kategorija građana koji rade za minimalnu plaću u RH, zatim imate kategorije građana koji su radili 40 godina, imaju puni radni staž, otišli u mirovinu sa 65 godina, koji su daleko ispod prava koje mi dajemo hrvatskim braniteljima po prijedlogu i po ovim sadašnjim zakonima a na ovom zakonu se ta prava još dodatno proširuju. Ono što nas posebno smeta je recimo dio koji se odnosi na djecu. Djecu dijeliti prema tome da su djeca branitelja i da zbog toga imaju pravo na topli obrok, nemaju određena prava prednosti, u odnosu na neku drugu djecu čiji roditelji recimo rade za ukupna primanja od ne znam, 3, 4 tisuće kuna, koji neće imati pravo po socijalni cenzusima nekih gradova i općina na topli obrok recimo u školi, kakvu mi poruku šaljemo kad kažemo djeca ovih ljudi imaju na to pravo, a djeca ovih ljudi na to nemaju pravo. Odnosno nismo usustavili ovaj drugi dio. Naravno, za to nemamo novaca. I onda u stvari dovodimo se u situaciju odnosno dovodimo naše branitelje, kojima bi htjeli podići dignitet sa ovim zakonom, ustvari radimo potpunu suprotnu stvar jer ih obilježavamo. Jer naši branitelji, naši heroji, naši poginuli u ratu se nisu borili da budu privilegiraniji od nekih drugih nego su se borili za slobodnu državu Hrvatsku. Ja sam uvjerena da je najveća većina svi koji su išli u rat bez obzira da li su bili dobrovoljno ili su išli kroz mobilizaciju, da su zato se borili za ovu Hrvatsku a ne da se proizvode zakoni u kojima će se njima štititi prava i privilegije na način da budu potencijalno čak i ugroženi od nekih drugih grupa i grupacija u ovom društvu koji su eto, svojim statusom možda i više ugroženi nego oni sami. Znači to je nešto što je nama neprihvatljivo, da se na takav način proizvode i predlažu zakoni u ovoj državi. Da nismo ustvari jednaki. I tu je sad onaj ključni problem a to je da ovaj zakon ustvari nije razmjeran. Ne postoji princip razmjernosti. Ako dajemo određena prava, onda moramo znati da se ta prava mogu i moraju odnositi na svih u RH, na sve građane RH. Ne samo na branitelje. A braniteljima naravno, dodatno treba dati dignitet i treba im dati poštovanje međutim poštovanje i dignitet nije nešto niti što se kupuje niti što se prodaje niti što se može, po meni, mjeriti novcima. Niti nekakvim ekstra pravima u smislu toga da li će netko imati prednosti da se upiše u neku školu ili na neki fakultet, po meni, da, pod jednakim uvjetima. Znači sa jednakim rezultatima. A ne pod svaku cijenu odnosno ispred bez obzira. Ili na topli obrok. Znači mi u našem klubu imamo kažem, taj temeljni problem sa ovim zakonom a to je što on nejednako ustvari se odnosi kad gledamo generalno, prema građanima RH.

I sad tu se država i u prijedlogu ovoga zakona, i u onim prošlim zakona uvijek jako razmetala kako će ona uvijek izaći u susret i kako uopće nema nikakvih problema ako postoji uvjeti da se ti stanovi mogu graditi, branitelji onda to naravno i otplaćuju u jednom djelu, to nisu stanovi koji oni dobivaju na dar, ali im se neki određeni uvjeti mogu olakšati da dođu do rješenja svog stambenog pitanja. Ja sam bila u situaciji da smo mi državi, našem ministarstvu nadležnom slali pismo u kojem smo molili da država se odrekne odnosno da prepusti jedinici lokalne samouprave odnosno da prepusti tim braniteljima jednu parcelu, jednu lokaciju za izgradnju tih stanova. Nikad nismo dobili niti odgovor. Niti odgovor. Jer jedinica lokalne samouprave nažalost nije imala adekvatan i primjeren, jer smo htjeli primjeren prostor za izgradnju takvih stanova i eto dogodilo se baš da država i vlasnik, ne jedne nego dvije takve parcele, država nije ni odgovorila na to pitanje. Ne, to nije bilo u vrijeme Pejnovića, to je već u vrijeme sadašnje garniture ali ja mogu razumjeti da u šumi nekakvih raznoraznih zahtjeva se vrlo teško može sve zadovoljiti na vrijeme, od toga ima već hvala Bogu, skoro godinu dana. Naravno da su naši branitelji bili jako nezadovoljni takvim odnosom i da su naravno optuživali onu prvu instancu vlasti da nije ništa napravila unatoč i požurnicama koje su išle prema ministarstvu, nije se nikad riješilo. Možemo mi u zakon napisat šta god hoćemo, međutim ako mi pravovremeno ne reagiramo, ako pravovremeno nismo u stanju riješit probleme u okviru i postojećih zakona i mogućnosti koje imamo, onda mi na taj način u stvari pokazujemo kako se odnosimo prema braniteljima. I za kraj mi ćemo pokušati nekim amandmanima. Da, još sam htjela samo jedan detalj reći, vidim da imam još nešto vremena. Naime, ministar je u svom uvodnom izlaganju rekao da statistika govori da je umrlo pretpostavljam da je mislio iznad prosječno velik broj branitelja, znači u ranoj životnoj dobi. Međutim, kolege su mi rekle da su statistički podaci nastavnog Zavoda za javno zdravstvo upravo govore suprotno. Apsolutno se branitelji kao takvi ne ističu u tom broju umrlih u odnosu na drugu populaciju, znači to nije istina što znači da ipak postoji određena razina kvalitete skrbi o braniteljima pa i u tom zdravstvenom dijelu što znači da to nije nikakav argument koji bi mogao nas potaknuti na donošenje određenih prava i određenih beneficija koje bi išle u pravcu smanjenja tog istog podatka statističkog koji očito nije točan. Znači, mi ćemo pokušati sa nekoliko amandmana u drugom čitanju hajmo reći umanjiti ovu diskrepanciju koju vidimo.

Mislim u stvari prosjek nekakav braniteljskih mirovina i prosjek mirovina iz rada je skoro duplo. Znači, to su velike razlike. Nama iz države odlaze na desetine tisuća mladih ljudi i mislim da kad šaljemo ovakve poruke da ćemo jedne još daljnjih 20, 30 ili 40 godina tretirati građane na jedan način, a sve ostale na drugi način mislim da šaljemo krivu poruku i da do drugog čitanja možemo ako želimo te nepravde ispraviti, odnosno barem ih malo iznivelirati.

Kolega Hrelja, ja sam upravo u svojoj raspravi htjela naglasit taj problem koji mislimo da je možda i suštinski, a to je ta nerazmjernost u zakonu. Znači, određene grupe ljudi u odnosu na ostale građane ili druge neke ugrožene grupe ljudi u RH. I s obzirom na ukupnu i financijsku i gospodarsku situaciju u kojoj nije moguće jer objektivno nije moguće stavit sve potencijalno ugrožene grupe ljudi u istu poziciju ili barem u sličnu poziciju, onda smatramo da nije primjereno proširivat dodatno prava, znači u određenoj grupaciji a ne razmišljati o tome o čemu ste vi govorili, a to je da će netko sa 30 godina radnog staža jednostavno prema našim zakonima imati mirovinu koja će biti manja od minimalne plaće u RH jer je to naprosto tako. Da li mi sa proširenjem ovih prava vraćamo nekome dignitet, ja bih voljela čuti baš pravi odgovor od nekoga tko je išao u Domovinski rat iz pobude da brani svoju Domovinu, da brani slobodu naše Domovine, a ne da sebi danas ili sutra osigura određenu privilegiju. Na žalost moram reći da su kolege iz HDZ-a to obećali određenim ljudima koji se bave braniteljskom populacijom ili hajmo reći vode određene udruge i da oni svoje obećanje ispunjavaju ja to poštujem.

Sljedeća replika je poštovanog zastupnika Mire Kovača, izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedatelju. Ja sam pomno slušao riječi kolegice iz Kluba zastupnika GLAS-a i mogu vam reći da sam se malo pozabavio time kako druge zemlje reguliraju status branitelja, ljudi koji su bili žrtve rata i logično je da za to postoje specijalni zakoni. Specijalni zakoni postoje za ljude koji su žrtve rata, za njihove obitelji i naravno za branitelje, pa tako i u Hrvatskoj. To se podrazumijeva, to su normalne stvari. ja sam sretan da je ministar Medved sa svojim timom napravio jedan odlučan prijedlog zakona koji je došao iz hrvatske Vlade, jer će on ako hoćete normalizirati kategoriju branitelja u hrvatskome društvu, normalizirati njihovu ulogu u hrvatskome društvu neće više biti. To moramo postići. Kada branitelj ima problem, da se može obratiti i da mu se taj problem riješi. Malo sam to gledao i u Francuskoj i u Velikoj Britaniji i u Njemačkoj i u Kanadi, Americi. Tamo je to na taj način regulirano. Njihova prava to su normalne stvari i hvala Bogu da je tako. Hvala Bogu isto tako da smo konačno definirali za što su se borili, od koga su se obranili, za koga su se borili. I ako to nekome smeta to nema veze sa zdravim razumom i sa zdravom pameću. To je definirano i za to vam isto skidam kapu gospodine ministre i vašem timu. A mi se ne miješamo u tuđe stvari, mi ne komentiramo tko diže spomenik Gavrilu Principu koji je pokrenuo Prvi svjetski rat. Hvala lijepo. Kolega Kovač, ja se slažem sa vama da prijedlog zakona, ja sam rekla da smo mi od ovog prijedloga zakona očekivali da, kako bih rekla, da riješi većinu pitanja, da ih riješi na jednom mjestu. Ali smo ih očekivali da će biti riješeni na adekvatniji način, a prije svega opet ponavljam razmjerno mogućnostima naše države, razmjerno stanju u društvu, socijalnim uvjetima, ostalim ugroženim skupinama, uvjetima u kojima nama na žalost masovno ljudi odlaze iz Hrvatske. I vi kad šaljete poruku, a šaljete poruku koja po meni nije dignitet za sve građane. Ja govorim sad o svim građanima u Hrvatskoj i kažete određena grupa ima privilegije koje će imati narednih po ovome kako se sad predlaže u zakonu sigurno dvadesetak i više godina, onda šaljete po meni krivu poruku. E sad, druge države. Da, druge države se isto tako pobrinule su se za svoje invalide, međutim vi znate kako. Mi recimo u našoj državi nemamo kvalitetnu vojnu bolnicu. Na taj broj branitelja, braniteljske populacije ja mislim da bi naša država trebala imati vojnu bolnicu, bolnicu u kojoj bi ti svi naši invalidi, ljudi koji imaju razno razna oštećenja imali adekvatnu skrb, gdje bi se na jednom mjestu moglo obavit sve ovo što se mora obavljat kod vještačenja i kod ostvarivanja određenih prava, gdje bi imali adekvatne rehabilitacije itd. Na te načine se primarno te države brinu o svojim braniteljima, veteranima ili kako ih već nazivaju, a ne na način da ih dovode u ovakvu situaciju u koju ćemo ih mi dovesti, da ih u stvari pretvorimo u jednu privilegiranu grupaciju ljudi u koju će, ja se bojim da će tako biti. Jedan dio naših građana to neće pozdraviti, a rekla sam vam i koji dio koji je isto tako ili na sličan način ugrožen ili u nekom socijalnom statusu kojeg ova država ne može i nema financijskih mogućnosti [[Upadica Reiner: Hvala lijepo.]] da ga adekvatno riješi, a određene grupacije ga rješavaju. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, nadam se da ću biti jasan. Poštovana gospođo Đurić, u vašem izlaganju govorili ste o tome biti jednak ili biti jednakiji odnosno da su možda statusom hrvatskih branitelja hrvatski branitelji u povlaštenom odnosu u odnosu na druge građane RH. To jednostavno nije točno. Zakon o socijalnoj skrbi kada pogledate on se jako brine za sve skupine našega društva. Naravno da on ima svojih manjkavosti i da će se on kao takav mijenjati, sukladno okolnostima u kojima se nalazimo u ovom trenutku, RH broji oko 503000 osoba s invaliditetom. Možda ne u onoj mjeri u kojoj bismo mi htjeli da oni zapravo imaju takvu najbolju moguću pomoć u RH, odnosno, najbolju moguću njegu. Kada govorimo o okolnostima koje su se dogodile, trebate znati na čemu se temelju Hrvatska država. O tome je govorio sada gospodin Kovač. Na čemu se ona temelji? Da nije bilo takvih okolnosti, mi danas ne bismo pričali o ovim stvarima u RH. Kada govorite o tim stvarima, a to ste naglasili nekoliko puta i vaš kolega Goran danas, a i vi u ime kluba, onda ponavljate jednu mantru civilnih udruga i određenog broja medija, koja se zapravo u javnosti želi stigmatizirati branitelje upravo zbog onoga što vi nazivate privilegijom. Ne radi se o nikakvim privilegijama, već se radi o određenim pravima, koje su ti ljudi zaslužili jer im se to dogodilo. Slikovito rečeno, recimo, ja ili netko tko je bio na ratištu a nisu mu uplaćivani doprinositi, dakle, time mu je i umanjena mirovina. I još nešto kad ste govorili o benefitima za hrvatske branitelje, reći ću vam zbog javnosti. Najsvježiji podatak iz mirovinskog osiguranja, sudionici … [[Govornik se ne razumije.]] imaju 14601, prosječna mirovina 2680 kuna, godišnje 469 milijuna kuna. Članovi izvršnog vijeća otprilike 4,5 milijuna kuna, pripadnici bivših JNA 6782, prosječna mirovina 3052 kune, 248 milijuna kuna. Ja ću se osvrnuti samo na ovaj jedan dio, jer mislim da vi u HDZ-u osobito volite manipulirati sa tom činjenicom da ste jedino vi i oni koji vas prate, oni koji ste htjeli Hrvatsku državu. Znači Hrvatska država, njen temelj je volja hrvatskog naroda, je volja hrvatskog naroda, da ima vlastitu državu. U onom trenutku kada je ta država bila ugrožena, tu su državu branili gotovo svi. I znamo tko je bio agresor i sve znamo. Ali to je bila volja hrvatskih građana, u tome su svi hrvatski građani sudjelovali, bez obzira dal su bili na prvoj crti bojišnice ili su zbrinjavali izbjeglice. Ja sam osobno sudjelovala i živjela s njima 800 i nešto, za područja Vukovara i znam točno kakve traume i šta su ti ljudi doživjeli i kako su prošli i kako su se osjećali. Ali mislim da nitko u ovoj državi nema pravo, pa ni HDZ, pa ni gospodin Glogoški, pa ni gospodin Klem prisvajati sebi zaslugu da je stvarao Hrvatsku državu.

Uvažena kolegice Turina Đurić, u svojo raspravi ste rekli, da bi voljeli, a ja isto to podržavam, da je Hrvatska socijalna država i pravedna prema svim skupinama društva. Naravno da je to u ovim okolnostima, kad imamo ovakav proračun kakav imamo, kad imamo dubioze u zdravstvu, kad imamo probleme i sa mirovinskim fondovima i probleme vraćanja kredita, teško je da ona uvijek bude socijalno pravedna. Da nije, čuli smo i u uvodnom izvješću, da je preko 88000 branitelja nezaposleno, da je veliki dio njih bez ikakvih primanja i da se tu mora naći načina da oni koji su radno sposobni budu zaposleni, da kroz rad pomognu danjem razvoju ovoga društva i ove države. A isto tako da oni koji rade na određeno vrijeme i za plaću 2500-2600 kuna, da im se povećaju plaće i da dobiju ugovor o radu na neodređeno vrijeme, kako bi mogli živjeti od svog rada, a ne da odlaze izvan Hrvatske. Rekli ste da ne treba dijeliti nikoga u društvu, pa pogotovo kad su djeca u pitanju i tu se u potpunosti s vama slažem u ovom dijelu zakona se spominje i obrazovanje, što je pohvalno, da je i kroz Zakon o braniteljima se govori o obrazovanju, za besplatne udžbenike za djecu branitelja, a ja se zalažem i mi iz HSS-a da sva djeca u Hrvatskoj imaju besplatne udžbenike i druga pomagala i stipendije da mogu studirati. Rekli ste nema novca za to. Međutim, ponekad i ovo malo novca što ima, čini mi se da nenamjenski trošimo i ovdje je navedeno u zakonu da će se briga o ovim poslovima sad prebaciti iz Ministarstva obrazovanja u Ministarstvo branitelja.

Ono na što ću se osvrnuti, je ovo kad ste spomenuli besplatne udžbenike. Znači, mi isto imamo jednu situaciju u Hrvatskoj gdje se otprilike lokalne samouprave natječu koja će moći omogućiti svojim građanima, odnosno, roditeljima i djeci, besplatne udžbenike i ta priča je u Hrvatskoj vrlo šarolika. Znači, neke lokalne samouprave za to imaju, neke za to nemaju mogućnost. E sad, mene zanima, situacija u kojoj će u nekoj općini ili gradu, gdje je takva subvencija ne postoji od strane lokalne samouprave, određena djeca dobiti besplatne udžbenike, a druga djeca to neće dobiti jer ta općina nema mogućnosti za besplatne udžbenike. I u tom kontekstu je bila cijela moja rasprava. Mi ovu državu moramo sustavno dizati u svim aspektima. A na neki način radimo, proširivanje ovih prava radimo upravo to.

Cijenjena zastupnica Turina-Đurić uopće banalizacija kojim ste pokušali izjednačiti sve skupine društva. Neću vam odgovoriti banalnom istinom da branitelje ne možemo izjednačavati sa ostalim skupinama jer je ipak na njihovim leđima i životima izrasla ova država i radi koje zapravo mi sjedimo danas u ovome Saboru i možemo se zalagati za unapređenje prava svih hrvatskih građana. No, ono što nije istina iz vaše rasprave, a upravo sam je provjerila u Ministarstvu demografije, obitelji i socijalne politike to je da će se ovim zakonom djeca zbog dobivanja toploga obroka staviti u nejednako pravni položaj u određenim školama, pa vas želim upoznati sa istinom, da od ove školske godine u hrvatskim školama zahvaljujući implementaciji europskoga Fonda za pomoć najpotrebitijima ili FEAD-a kako se skraćeno zove. Na školama su zapravo odgovornosti da utvrde kriterije koja djeca mogu dobiti topli obrok što je puno bolje nego što je do sad bilo, a do sad je imovinski cenzus bio nešto manji od 2000 kuna po članu obitelji pa su sva takva djeca mogla dobiti topli obrok, a danas kažem na školama su kriteriji. Škole puno bolje znaju svoju lokalnu sredinu, svoje obitelji i svoju djecu, pa se tako i širi krug djece koji dobivaju tople obroke. A ona djeca koja ne ulaze u te mjere Europskoga fonda također su prijavljena na natječaj Zaklade „Hrvatska za djecu“ Tako da evo vidite imamo primjere kako hrvatska država radi na jednakopravnosti svih njezinih građana. Odgovor uvažene zastupnice Turine Đurić. Hvala. Poštovani potpredsjedniče, poštovana kolegice Turina Đurić. Dvije stvari sam apostrofirala u vašem izlaganju. Doveli ste u pitanje novac i jednakost, pa evo činjenice. Ovim zakonom niti jednoj socijalnoj skupini se neće ništa oduzeti. Dakle, nikome se ne uskraćuje ovim zakonom, a konačno se mnogima, mnogima može pomoći. Ono koliko će Ministarstvo financija izdvojiti nikome neće oduzeti kruh iz ruku to smo svi svjesni, a konačno će se urediti prava koja nisu uređena na žalost predugo. Ja ne bih uspoređivala prava branitelja sa pravima nezaposlenih ili invalida. Jedno ne isključuje drugo. Koliko je invalida ili nezaposlenih među braniteljskom populacijom? A što se tiče novca, pa ne možete se zalagati za jednakost u svojoj raspravi, a osporavat pravo na nečije žrtve. Ne da im ne treba dat novca, ne da im se daje previše, nego nema tog novca koji može nadomjestiti nečiji život nekog najbližeg ili zdravlje. I ono što se osjeti u ovoj raspravi ne samo vašoj nego generalno, da je percepcija takva da pojedine države se sa velikim dignitetom i sa zahvalnošću odnose prema svojim braniteljima naročito recimo SAD. A kod nas pojedinci i mediji ih proglašavaju da ne kažem teretom društva i parazitima. Pa ne može pobjednik u oslobodilačkom ratu postat gubitnik i teret društva u miru. Spomenuli ste bolnicu. Kako bolnicu, ako smatrate da je novca već sad previše i to je kontradiktorno. Zašto sam navela SAD? Pa zato što njihov zdravstveni sustav veteranski 32 milijarde dolara daje samo za sustav zdravstvene skrbi veterana.

Ne znam ili me niste razumjeli ili možda ste i htjeli da me ne razumijete pa da interpretirate to na način kako ste interpretirali. Ja ću samo kratko vam odgovoriti. Dignitet i pravednost ove države se očituje u našem i gospodarskom i socijalnom stanju, neću ga elaborirati. Ali jedan od najgorih pokazatelja je to da u zadnje vrijeme iz ove države ljudi odlaze ne samo iz gospodarskih razloga, ekonomskih razloga nego i iz političkih, odnosno iz socijalnih razloga. A vi onda razmislite temeljem svega ovoga što ste mi pobrojali, a i vaša kolegica prije toga kojoj nisam replicirala kako je u ovoj državi sve jako dobro i kako se ljudi osjećaju jednaki, kako je sve pravedno, kako se svima adekvatno pružaju jednake šanse.

Govorili ste o diskrepanciji i nejednakosti koju u stvari će proizvest ovaj zakon zato što pravima kojima je propisao u stvari dovodi u nejednak položaj branitelje i ostale skupine u društvu. Kao što su kolege već govorili mislim da ste pobrkali kruške i jabuke, jer hrvatski branitelji o kojima danas ovdje govorimo su stvarali ovu državu i ne možemo ih na taj način izjednačavati sa svim ostalima u društvu. Naravno da ima problema u društvu, bilo ih je i prije i poslije NOB-a kada su mnogi a i danas još uvijek ostvaruju prava kao borci NOB-a i članovi njihovih obitelji. Nisam nikad čula da je itko postavio pitanje koliko su ta prava koštala u našem društvu. Od kako je završio Domovinski rat često se stavljaju teze da hrvatski branitelji samo nešto traže i puno koštaju i teret su ove države. Smatram da je došlo vrijeme da se tome stane na kraj, jer hrvatski branitelji su stvorili ovu državu, imaju pravo na život dostojan čovjeka u miru, jer su dali dio sebe za ovu državu. Pitam vas da li su bili u jednakom položaju i naši branitelji koji su sa tanđarom i u trapericama krenuli branit državu sa onima koji to nisu krenuli. Da li su u istom položaju djeca koja odrastaju uz roditelje sa djecom koja su odrasla bez oca ili bez oba roditelja stradala kao hrvatski branitelji? Da li su u istom položaju supruge koje njeguju svoje muževe koji su ostali bez ekstremiteta ili mi koji imamo zdrave muževe. Ne možemo tu govoriti o jednakostima. Dakle naši branitelji imaju pravo na dostojan život i na dignitet o kojem ste govorili, a taj dignitet ne mogu imati ako nemaju za kruh i mlijeko, ako su nezaposleni i ako su prisiljeni biti u skloništima za beskućnike. o.k. možda ćemo s ovim zakonom vratiti dignitet po vama hrvatskim braniteljima, ja mislim da nećemo, ali definitivno sve što činite, činite u pravcu toga da srušite dignitet i dostojanstvo svakog običnog hrvatskog građanina, to definitivno činite i to svakim svojim prijedlogom. Ono što bi na početku trebalo reći da je ovo, teško je reći, jedini ali jedan od rijetkih zakona koji je dao analizu stanja i u ovom demografsko i socioekonomskog obilježja hrvatskih branitelja i začudo da jedan dio ovdje zastupnika nije koristio se tim podacima jer onda ne bi diskutirao tako kako diskutira. Iz ovih podataka se vidi da je socijalna pozicija hrvatskih branitelja manje-više odgovara ostaloj populaciji u hrvatskom društvu i prema tome ovdje se radi samo o određenim korekcijama. Neću sada možda biti precizan po brojkama, preko 200 tisuća hrvatskih branitelja je u radnom odnosu, 83 tisuće je nezaposleno, što je skoro 50% od trenutačno nezaposlenih, što se tiče mirovina, a vi ste danas kolegice Turina-Đurić izjavili prijepodne da su branitelji apsolutno privilegirana grupacija. Danas cijelo vrijeme govorite o privilegiranoj grupaciji, a kada se radi o mirovinama, spomenuli ste razlike u mirovinama generalizirajući cijelu populaciju govoreći o braniteljima, od branitelja od 52 tisuće u mirovinama 44 tisuće je ostavilo prema općem Zakonu o mirovinskom osiguranju, a 26 tisuća ako se ne varam, ako sam dobro izvukao po korekciji radnoga staža uz minimalnu korekciju onoga što je na godine staža koje imaju. Prema tome, ovakve generalizacije uništavaju dignitet Domovinskog rata i hrvatskih branitelja jer se želi reći da su oni apsolutni korisnici odnosno cijela populacija od 442 tisuće još sada živih branitelja da su korisnici i materijalnih naknada. Kolega Tuđman kada smo već kod podataka ja ovdje imam neke podatke, možda su evo neka me ispravi neko ako nisu dobri, pa da kažem vezano za braniteljske mirovine koje proizlaze iz statusa branitelja. Znači po ovim podacima je nešto više od 72 tisuće korisnika braniteljskih mirovina. Jedan podatak je zanimljiv, znači najmanje mirovina njih 682 prema ovome šta ja imam 682 branitelja su koristila starosnu mirovinu koja je u prosjeku 2.470 kuna u odnosu na tu vrlo veliku populaciju od 72 tisuće, to znači oni koji su radili do kraja svog radnog staža i bit će ih vjerojatno još s obzirom da jedan veliki dio branitelja još ipak rade. Najveći broj umirovljenih branitelja prima invalidsku mirovinu i to apsolutno nemam to je mirovina za koju nijedno slovo ne bih rekla, mislim da bi trebale biti više i one su negdje u prosjeku pet tisuća kuna, ali ja bi volila da takve mirovine imaju svi invalidi u Hrvatskoj, svi. A braniteljima posebno možemo formirati fond s kojima ćemo reć o.k. braniteljima posebno nešto zbog toga jer država ima mogućnosti da im nešto doda. Međutim od ovih 57 tisuća koliko ja imam podatak 313 branitelja ja ne bi uzela niti kunu niti mi je to palo ikad na pamet, ali bi voljela da ova država ima snage da svim invalidima da takvu mirovinu i o tome sam govorila.

Kolegice Turina-Đurić, ja sam vašu raspravu doživio kao pokušaj da se kaže da bi Hrvatska morala biti jedno pravedno društvo u kojem svaki građanin ima pravo na jednaku šansu da ima plaću, mirovinu od koje će moći financirati školovanje svoje djece, neće brinuti o zdravstvenoj zaštiti kada je bolestan i prijedlozima o kojima ste govorili zapravo ste htjeli unaprijediti cijelu brigu o braniteljima. Zato mi nije jasno zašto odmah sa desne strane sabornice mora krenuti jedna salva replika koja kao da želi prikazati da jedino desnica ima pravo brinuti na kvalitetan način o hrvatskim braniteljima, što nije točno. Ja znam vaš rad i kao zastupnice i kao gradonačelnice jednog grada Kraljevice, kao dožupanice Primorsko-goranske županije i znam koliko ste praktično u svakodnevnom radu doprinijeli da branitelji žive bolje. Ono za što sam se posebno htio javiti odnosi se na zdravstveno stanje braniteljske populacije i ja sam i na Odboru za zdravstvo i socijalnu politiku predložio da se što prije održi jedna tematska sjednica koju će zajedno organizirati i to evo ponavljam ovdje i pred ministrom Odbor za zdravstvo i Odbor za branitelje da demantiramo jednu priču koja nema nikakvu podlogu, a to je da je zdravstveno stanje branitelja lošije nego zdravstveno stanje populacije. Ja pozivam da do drugog čitanja održi se ta sjednica i da nam ministar drugi put kao ovu vrlo kvalitetnu publikaciju, dostavi i jedno izvješće koje već postoji, to je izvješće koje je izradio Zavod za javno zdravstvo u kojem prati desetogodišnje stanje braniteljske populacije usporedivši Registar branitelja i Registar umrlih, podatke o hospitalizacijama, broju suicida, ja nemam vremena sada objasniti što u njemu piše, ali ono demantira teze da je zdravstveno stanje braniteljske populacije puno lošije nego opće populacije. Hvala lijepa. Odgovor na repliku uvažene zastupnice Turine-Đurić. Kolega Jovanović, to pravo nekih, pogotovo kolega s desne strane u sabornici, na nekakav ekskluzivitet kad se radi o tome da treba braniti odnosno da treba se zalagati za određena prava branitelja, to je nešto što nas s ove lijeve strane, za mene osobno je uvredljivo i istina je, vi ste rekli, ja sam obnašala i neke dužnosti prije dužnosti saborske zastupnice i izuzetno sam kvalitetno surađivala sa braniteljskim udrugama pa između ostalog i onda kad smo osnivali spomen dom ili spomen sobu hrvatskih branitelja za razinu Primorsko-goranske županije, surađivali na najboljim mogući način u suradnji, financijska sredstva nisu bila naravno upitna kad smo to radili. Ja mislim da smo napravili jedan primjeren prostor za ono što je očekivala naša braniteljska populacija, ali ne samo oni nego je očekivala i cjelokupna javnost u našoj županiji da se otvori jedna takva spomen soba u kojoj naši građani i pogotovo oni mlađi građani se mogu upoznati sa činjenicama i povijesti koju su prošli naši branitelji prije svega na ličkom ratištu jer su najviše bili vezani uz njega.

Zahvaljujem. Kolegice Turina-Đurić, ja bi se samo referirala na dvije točke vaše rasprave. Prije svega na onaj dio vaše rasprave kad ste govorili o pravu djece hrvatskih branitelja na besplatni školski obrok pri čemu mi se, dobila sam osjećaj, da ste aludirali na pozitivnu diskriminaciju djece hrvatskih branitelja i njihovo stavljanje u povoljniju poziciju u odnosu na djecu primjerice iz socijalno ugroženih obitelji.

Dakle, voljela bih da tu doista baratamo činjenicama a ne da aludiramo na to da hrvatski branitelji imaju bilokakve privilegije u odnosu na ostale građane naše Domovine. I drugi dio kad ste govorili o statističkim pokazateljima vezani za preranu smrtnost hrvatskih branitelja odnosno umiranje hrvatskih branitelja u mlađoj dobi, ja bih voljela kad biste pokazali statističke pokazatelje kojima vi raspolažete, upravo kako bismo progovorili o upitnim ili neupitnim privilegijama na jednoj i na drugoj strani i voljela bi da svemu ovome o čemu danas raspravljamo pođemo s pozicije da hrvatski branitelji nisu teret nego temelj hrvatske države. Kolegice Bedeković, žao mi je, još ujutro kad smo počeli sa raspravo kad je ministar imao uvodno izlaganje, bio je, tu sjedi pored mene kolega Varga i otvorio je stranice, žao mi je da ga nema, otvorio je stranice Nastavnog zavoda za javno zdravstvo gdje su između ostalog i ti podaci, već pretpostavljam da ono što mi je pokazao nije neistina ali to možemo zajedno razriješiti da to pronađemo odnosno da zamolimo kolegu Vargu da nam pokaže te podatke odnosno gdje ih je pronašao, tako da nisam to izmislila nego sam rekla.

Najgore kad među djecom počnete praviti razlike po bilo kojoj osnovi jer oni ne znaju tko koliko ima plaća, oni sebe gledaju kao djecu, kap prijatelje, jedni su kraj drugih i ako ne želimo imati razliku među njima onda bi trebalo tako nešto, ako se već daje određeno pravo, osigurati svima. OK ja bih se složila po određenim kriterijima i ne za sve jednako. Ali da svi tu mogućnost imaju i da zajednica izađe u susret svima a ne samo nekima. Izvolite. Obzirom na osjetljivost ovog pitanja i važnost kvalitetnog i odgovarajućeg predstavljanja svih područja pa tako i ovog iznimno osjetljivog područja vezano za pobol i smrtnost hrvatskih branitelja. Poštovani gospodine Jovanoviću žao mi je, mi smo u Ministarstvu hrvatskih branitelja izradili izvješće i dostavili ga Vladi RH. Ja ću ga sada ovdje pročitati. Ovdje je jedan grafikon koji vrlo zorno pokazuje stopu smrtnosti hrvatskih branitelja. No kako se sve češće u javnosti postavlja i pojavljuju različita tumačenja stope pobola i smrtnosti hrvatskih branitelja Ministarstvo hrvatskih branitelja je 2012. godine u suradnji sa Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo i Medicinskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu pristupilo provedbi znanstveno istraživačkog projekta praćenje pobola i smrtnosti hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata. Provedba planiranog projekta odvija se u tri faze. U prvoj fazi analizirani su podaci o smrtnosti hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata a u drugoj fazi podaci o pobolu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata. Treća faza provedbe projekte još uvijek nije dala konačne rezultate te se u ovom trenutku još uvijek to izvješće nije izradilo. Ministarstvo hrvatskih branitelja je u rujnu 2016. godine od strane Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo zaprimilo radnu verziju analize mortaliteta muške braniteljske populacije koja još uvijek nije usvojena niti verificirana od strane povjerenstva za provedbu navedenog znanstveno istraživačkog projekta u koje su uključeni predstavnici svih ustanova koje sudjeluju u ovom projektu, niti Ministarstva zdravstva. I o tome je vrlo jasno u nekoliko navrata se očitovalo Ministarstvo zdravstva. Podatke o smrtnosti u populaciji hrvatskih branitelja Ministarstvo hrvatskih branitelja iznosi temeljem podataka o umrlim hrvatskim braniteljima dobivenim uparivanjem registra odnosno evidencije hrvatskih branitelja sa maticom umrlih a iz kojih je razvidno povećanje smrtnosti u svakoj kalendarskoj godini u promatranom razdoblju od 12 godina od 1998. do 2010. godine umrlo je ukupno 24 tisuće 249 hrvatskih branitelja. Dok je u razdoblju otkada se u ministarstvu vode godišnja i mjesečne evidencije umrlih hrvatskih branitelja odnosno od 2006. do 2017. godine prema prikupljenim, odnosno dostavljenim podacima umrlo 36 tisuća hrvatskih branitelja što ukazuje da je došlo do povećanja broja smrtnosti hrvatskih branitelja od 2006. broj se sustavno povećava na način da je 2006. bilo 2 tisuće i 51 smrt hrvatskih branitelja a 2016. godine 4 tisuće i 73. Napominjemo da navedene podatke za razdoblje od 2006. do 2017. godine Ministarstvo hrvatskih branitelja iznosi temeljem podataka o umrlim hrvatskim braniteljima dobivanjem uparivanje Registra hrvatskih branitelja sa Maticom umrlih. Ono što je posebno važno ovdje naglasiti, jedna od mjera kada smo naglašavali objedinjavanje svih bitnih područja i pitanja vezanih za hrvatske branitelje jest i ovo pitanje jer Ministarstvo zdravstva, niti jedna zdravstvena ustanova, nigdje tijekom hospitalizacije niti pružanja pomoći hrvatskom branitelju nije vodila evidenciju tko je a tko nije hrvatskih branitelj. Stoga nisu niti mogli niti imali ove pokazatelje.

Gospodine ministre pa ja sam upravo u tom smjeru i raspravljalo. Dakle zbog toga sam predložio da se do drugog čitanja održi zajednička tematska sjednica, dva odbora koja prate ovo područje i da razriješimo dilemu koja se neprestano ponavlja danas i u raspravama a svakih toliko se plasira u javnosti i stvara se jedno nejasno stanje koje baca sliku i na naš zdravstveni sustav. Dakle i podaci koje ste vi sada ovdje rekli ne govore ništa, dakle kada bi govorili o tome da li više branitelja umire, da li više obolijevaju od kardiovaskularnih bolesti, da li od malignoma, da li ima više suicida, morali bi to uspoređivati na neke statističke podatke koji vrijede, određeni postulati i onda bi to imalo neku težinu. Ovo što ste vi sada rekli zapravo, nažalost, naravno da veći broj branitelja umire u određenom razdoblju jer su i stariji ali ti podaci nisu podaci koji nam govore o pravom stanju u braniteljskoj populaciji. A cilj je takve studije da na temelju nje vidimo koji su prioriteti kako bi u narednom periodu kroz preventivne preglede, kroz kvalitetnu brigu o braniteljima smanjili njihovu smrtnost, produžili život i povećali kvalitetu života. To je cilj. Dakle kada govorimo o zdravstvenom stanju braniteljske populacije, nema populizma nema demagogije. Postoje kako kažemo u medicini evidence based medicine, postoje činjenice utemeljene na dokazima i na temelju toga treba raditi onda i sve što se tiče brige o zdravstvenom stanju braniteljske populacije.

U okviru današnje rasprave i pripremajući se za današnju raspravu o ovome iznimno važnome Zakonu u Hrvatskome saboru razgovarala sam i sa određenim brojem liječnika koji se bave braniteljskom populacijom i podsjetili su me na zastrašujuće podatke i porazne podatke za našu državu, da u Hrvatskoj svaki treći dan, jedan branitelj izvrši suicid. Da nam branitelji umiru u prosjeku u 51 godini života i to od malignih bolesti. Ne od kardiovaskularnih bolesti kao ostatak populacija. Nažalost, također sam doznala podatak, da i američka i izraelska istraživanja kažu da je 25 godina nakon doživljene traume, najkritičnija godina u kojoj se može oboljeti od PTSP-a. Pa evo, utoliko da shvatimo važnost ovoga zakona i da shvatimo da je ovaj zakon samo dobra i kvalitetna platforma i temelj za donošenje niza dokumenata, pa i nacionalne strategije za očuvanje zdravlja hrvatskih branitelja. Kako vidim u ovim dokumentima, da jednostavno, zakon mora postojati kao temelj da bi unaprijedio zapravo ostao prava, regulirao njihova zdravstvena prava, stambena i sva ostala. U ime Kluba zastupnika HNS-a sada će govoriti uvaženi zastupnika Stjepan Čuraj. Zahvaljujem potpredsjedniče. Prije svega na početku, zbilja i ja se moram pridružiti čestitkama što se tiče same pripreme ovoga zakona, koji je u prvom čitanju i materijalima koje smo dobili, vidi se da se na ovom studiju zlorabilo i samim prijedlogom se, ajmo reći ono što je najpozitivnije u onome što možemo iščitati, da se obuhvaća i fokus stavlja na sve hrvatske branitelje, dakle, a ne do sada kako je to bilo za one hrvatske ratne vojne invalide. Naime, i kod određivanje pojedinih prava i prije svega kroz pravedni način vrednovanja, stvarno provedenih dana u borbenom sektoru i tu još imamo smanjenje i dobne granice i povećanje privremene starosne mirovine, upravo za to sukladno samom provedenim danima. I ono što bi mi voljeli iz Kluba HNS-a samo istaknuti par pitanja i ajmo reći doprinijeti u ovome zakonu u prvom čitanju. Prije svega odnosi se na čl.26. i nadalje članke koji govore o ostvarivanju prava za prijevremenu mirovinu i za starosnu mirovinu. Naime, jednom običnim izračunom, dolazimo da jednog, ajmo reći, pa ne mogu reći apsurda, ali do jednoga podataka da branitelj, kada ide u starosnu mirovinu, koji je imao 35 ili više godina radnog staža, a nažalost, prosječna njegova plaća, to je vrlo čest slučaj u Hrvatskoj, ne samo za ljude koji su bili branitelji, nego općenito je bilo 4000-4500 ili manje kuna. Po bilo kojem izračunu, općem zakonu ide, na koji se uračunava dodatak na 27% ili na zakon o ovome o hrvatskim braniteljima, odnosno, po posebnom propisu, njegova mirovina se kreće od 1700, 2200, 2300 kuna. I onda se postavlja pitanje da ta ista mirovina vrijedi i za branitelja koji je ušao u starosnu mirovinu, dakle napunio je 65 godina, minus određeni broj, koji se umanjuje za vrijeme provedeno u borbenom sektoru, koji je recimo imamo 5 godina ili 5 dana staža. Meni osobno to ne može biti izjednačeno, po meni nije baš pravedno, da osoba koja svoj puni vijek provela i bila branitelj i ima jednaki broj dana proveden u borbenom sektoru ima istu mirovinu, kao i osoba koja nema ni približno toliko staža i imaju jednak broj dana u borbenom sektoru. I na tome bi volio da se obrati pozornost dalje i te primjedbe ću svakako i prijedloge zapravo uputiti, jer to je nešto što svakako ne govori se da tu i one treba smanjiti bilo kojem branitelju i taj već onako minimum bez obziran na radni staž, ali da se baš dogodi situacija kod onih koji imaju tu neku prosječnu i osobnu vrijednost boda i kad bi kod svih izračuna koji se rade, takvu neku plaću od 4000-4500 kuna u svim izračunima to ispada tako. Nadalje, ono što nas u ovom prijedlogu zakonu, nije jasno definirano, a to je da su se u mnogo članaka kod mnogo određenih prava i konzumiranje tih prava pojavljuje termin koji je novi, u odnosu na prošle zakone, a to je članovi šire obitelji. Naime, tu bi volio da se tu točno definira što to znači i kod zakupa poslovnih prostora i kod stamenog pitanja i kod prav i hoćete na upis, dakle, kod svih oni h prava koje se konzumiraju članove obitelji branitelja i umrlih branitelja.

Također, pojam izvanbračnog druga, koji je prenesen ovdje iz općeg zakona, koji definira obiteljski zakon, međutim kako dokazati izvanbračnu zajednicu? Da li po smrti umrlog branitelja je dovoljno dovesti 2 svjedoka i reći mi smo bili u izvanbračnoj zajednici i onda konzumirati ta sva prava. To čisto govorim ne zato da bi osporio za ne daj bože nemaju izvanbračni drugovi ta prava, nego jednostavno da ne dođe do određenih malverzacija. Dakle, da se i na taj način pristupi nekom rješenju, jer u praksi se pokazalo, da posebno bilo koje institucije to dokazuju ili upravnim postupkom ili sudskim. Porezna ide na jedan način, određena prava mirovinskoga na drugi. Naravno kad dolazi do neke rastave onda se to opet sudski utvrđuje ako nema dogovora itd. Tako da bi tu trebalo isto skrenuti pozornost da ne bi došlo do malverzacija sa samim pravima. Također ono što bi se također dotakli kod čl.46. vezano koji govori o doplatku i o pravo na usluge za pružanje njege i pomoći, imamo situaciju, gdje za razliku od prijašnjeg zakona, ovaj puta ukoliko je osoba branitelj u zdravstvenoj ustanovi i dalje obitelj ostvaruje pravo na doplatak. Da ili ne, pošto smisao doplatka je da pomaže kod kućne njege i na žalost bolesnih branitelja. Mislim da je oko 115 ili 117% u odnosu na korisnika invalidskih. Dakle, da li to onda međusobno isključuje taj doplatak ili se može doći do kumulacije. Ako je neka treća osoba onda taj doplatak bi još imao nekakvu korist. Nadalje što se tiče članka 167. i s time ću završiti ovaj dio izlaganja. Taj članak govori o, propisuje da jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su osigurati sredstva za praćenje rada i projekata udruga, govorim o braniteljskim udrugama naravno na njihovom području u godišnjem iznosu od 0,3% do 1% izvornih prihoda proračuna. Konkretno ja ću reći na primjeru moga grada, dakle Osijeka. Grad Osijek izdvaja za sve udruge iz proračuna godišnje, znači izvorna sredstva 450000 kuna među kojima je vjerujem mislim 100 tisuća kuna i za braniteljske udruge sukladno pojedinim programima i jasno definiranim kriterijima gdje se ljudi javljaju na natječaj. Pored ovoga bi očigledno trebalo izdvojiti 600 tisuća kuna kako bi se minimalni uvjeti izvornih sredstava, minimalni uvjeti zadovoljili. Smatramo da sad provedbeno to može biti da se ograničava po pojedinoj udruzi određeni iznos, pa da na kraju nema dovoljan broj udruga koji zadovoljavaju uvjete pa se možda ne potroši sav taj novac, pa ne neki način se tu nešto uštedi. Ali to bi za moj grad, konkretno za grad Osijek značilo milijun kuna godišnjeg iznosa. Naš prijedlog da se poštuje fiskalni kapacitet svake pojedine jedinice, pa da se to obveže u minimalnom iznosu od postotnog, ukupnih sredstava koji se dodjeljuje na natječajima. Ako dodijeli milijun, onda je to 200 tisuća kuna. Ili u takvom nekom iznosu razmisli u tom smjeru ići, jer bojim se da kod nekih da li općina recimo Zagreb je to 13 i pol milijuna kuna minimum, pa penje se sve do 45 milijuna. Minimum za Rijeku 400 000 samo za sredstva koja direktno se moraju utrošiti za braniteljske udruge.

Zahvaljujem poštovanom kolegi Stjepanu Ćuraju. Imamo jednu repliku. Poštovani kolega Anđelko Stričak, izvolite. Potpredsjedniče Hrvatskog sabora, kolege iz ministarstva, kolegice i kolege. Pa ovim zakonom nisu samo predviđena prava korisnicima iz tog zakona. Znači tu imamo novu definiciju sudionik Domovinskog rata. Znači sudionik Domovinskog rata za njega nisu predviđena nikakva materijalna prava već ima samo moralnu satisfakciju, priznanje da je sudjelovao u obrani naše Domovine. Na primjer, to se odnosi na sve one koji su '91. stali u obranu naše Domovine. Na primjer u teritorijalnoj obrani, odredima Narodne zaštite i na taj način im se odaje priznanje. Između ostalog '91. je bila ključna i u stvaranju, ali i u obrani. Na primjer u Varaždinu je zarobljen cijeli korpus JNA – 80 tenkova, 70 oklopnih borbenih vozila, 18 samohodnih topova, 6 VBR-a Plamen, 4 VBR-a Oganj, 36 haubica, pješačkog naoružanja za naoružavanje 10 brigada, 250 raznovrsnih vozila, više stotina minobacača raznih kalibara. I znači svi oni koji nisu bili u postrojbama MUP-a ili Zbora narodne garde nemaju za sad nikakvih prava, pa makar ni tih moralnih satisfakcijskih. Ovim zakonom im se upravo to predviđa. Zahvaljujem kolegi Stričaku. Evo dapače, apsolutno mislim da se možemo složiti tu i nisam to uvodno rekao. Mislim da je više puta bilo spomenuto svakako da je ovim zakonom se upravo donosi ta regulacija statusa pripadnika Narodne zaštite jer prijašnji zakon je propisivao razdoblje u kojem je to bilo nemoguće ostvariti taj minimalni uvjet od 5 mjeseci jer je razdoblju nedostajalo fizički zapravo 5 dana. I dapače, kad sam govorio o samim korisnicima, na kraju naravno da uvijek je fokus branitelj i braniteljske udruge kao neko mjesto koje se okuplja i brine upravo o ovome ako se možemo nadovezati na prethodnu raspravu i o zdravstvenom stanju i aktivnostima samih branitelja i međusobnoj njihovoj pomoći. To nije izmišljeno, to nije samo kod nas. To je tekovina diljem u svijetu i apsolutno to treba biti. Samo sam ono što sam referirao se vezano na fiskalne kapacitete i posljedice ovoga zakona i tog konkretnog članka koji se odnosi na osiguranje sredstava u proračunu za djelovanje tih udruga da ne bi dobili situaciju i eventualno nepotrebni revolt drugih građanskih skupina u kojem će se reći evo ne možemo ne znam toliko dati za vrtiće ili za topli obrok u vrtiću. Ali moramo baš zato što je ne znam zakon i Vlada rekla braniteljima dat toliko. Na žalost, bit će onih koji će to koristiti u te svrhe. Prelazimo na pojedinačne rasprave. Prvi se javio poštovani kolega Željko Lacković, izvolite. Zahvaljuje potpredsjedniče, cijenjena gospodo iz ministarstva. Želim svojim sudjelovanjem u ovoj raspravi dati jedan obol donošenju jednog zakona koji pozdravljam, ali isto tako želim primijetiti da svi oni koji žele kritički progovoriti o nekim odredbama zakona rade to vrlo oprezno, pa ću onda i ja na početku reći da sam dragovoljac Domovinskog rata i da u potpunosti razumije i populaciju i branitelje i sve njihove probleme. Dakle ono što želim primijetiti iz ovih brojki koje su podastrte uz ovaj zakon je činjenica da od ukupno sada otprilike 200 tisuća nezaposlenih osoba u RH njih 83 tisuće čine hrvatski branitelji, što će reći da otprilike to 2,5 omjer nezaposlenih branitelja u odnosu na ukupno nezaposlene i s druge strane imate broj zaposlenih branitelja koji vam je 200 i nekih 5 tisuća u odnosu na milijun 400 dakle imate omjer 1:7. E sada mi kao politike moramo se zapitati zbog čega je to tako, da li je problem u braniteljima da li je problem u zakonodavstvu ili je problem u našemu društvu. Dakle evidentno je da su branitelji u Domovinskom ratu izvršili svoju obvezu i dostigli onaj željeni cilj i stvorili, doprinijeli stvaranju Hrvatske države, ali politike, društvene elite i svi oni koji su donosili zakone, koji su upravljali zemljom u 25 godina su doveli da imamo praktički omjer nezaposlenih na jednog branitelja jedan koji nije branitelj i da imamo jedan zaposlenog branitelja u odnosu prema sedam onih koji nisu branitelji. To vam pokazuje zapravo nebrigu svih ovih dosadašnjih generacija prema braniteljima, a bojim se da i ovaj zakon nije dovoljno razrađen upravo u tom smjeru, a to je da se omogući i olakša pristup braniteljima, hrvatskim braniteljima prema zapošljavanju. Ovdje nisu razrađene nikakve mjere osim onih ranije postojećih koje se sada objedinjavaju u ovaj zakon što to znači prednost pri zapošljavanju u državnim tijelima i jedinicama lokalnih i ostalih samouprava. Mislim da nije samo u tome rješenje nego treba dati konkretne, direktne financijske poticaje za sve poduzetnike koji posluju u RH koji će tada imati značajnog interesa svakog onog branitelja koji se nalazi na Zavodu za zapošljavanje da ga zaposli i da mu na taj način, na najbolji način vrati dignitet. Ovdje svi se bojimo za dignitet branitelja, a zapravo možete vidjeti da iz ovog zakonskog prijedloga ako recimo proširite krug prava na obiteljsku mirovinu nećete vratiti ljudima dignitet. Vratit ćete im kada im omogućite da se lakše zaposle. Svakako je za pozdraviti činjenica da se sva prava moraju i mogu ostvarivati na jednom mjestu i niz drugih pozitivnih namjera koje proizlaze iz zakona. Ali opet moramo paziti da ne budemo u tim mjerama i zakonskim rješenjima nepravedni. Ja ću spomenuti gospodina Marija Pavlovića iz Osijeka, oca troje djece koji je proveo 1677 dana u borbenom sektoru, umirovljen je kao djelatna vojna osoba i on će imati određene probleme kao i ostalih 14.545 umirovljenih po tom posebnom zakonu jer nisu umirovljeni po Zakonu o pravima hrvatskih branitelja i neće moći koristiti sve ove prednosti koje ovaj zakonski prijedlog sada nudi. Posebno želim ukazati na jednu apsurdnost koja neće doprinijeti niti položaju branitelja niti dignitetu da se mirovina i za pokojnog hrvatskog branitelja priznaje već ukoliko osoba u času smrti dakle branitelja ima 40 godina. Vi znate da postoje mjere zapošljavanja mladih i socijalnih fondova koji se smatraju do 40 godina, isto tako imate i mjere mladih u poljoprivredi do 40 godina. Dakle nije cilj osigurati nekome mirovinu sa 40 godina, a mislim da ne bi trebao biti cilj niti ova odredba koja daleko širi obveze budućih proračuna, a očituje se u činjenici da će osobe dakle bračni drugovi imati pravo ukoliko u času smrti imaju navršenih 40 godina sa 50 godina korištenje mirovine ali u punom iznosu. Dakle ovdje sada više nije riječ o nasljeđivanju i pravo na obiteljsku mirovinu hrvatskog ratnog vojnog invalida koji je do smrti bio uzdržavan od člana obitelji nego sve pa i one privilegirane mirovine ukoliko je osiguran umro, a imao je jedan dan ratnog borbenog puta, dakle ima status hrvatskog branitelja, njegova supruga druga, treća ili četvrta nema veze koja, ukoliko je stara 40 godina naslijedit će obiteljsku mirovinu dakle tu cjelovitu koja može biti i povlaštena i ne znam kakva. Dakle ovo je problem za raspraviti koji treba vidjeti u kasnijem tijeku razmatranja zakonskih prijedloga. I još jednom želim napomenuti, nećemo postići kao društvo na ovaj način nego način da omogućimo i osiguramo posao za svakog drugog, upravo nezaposlenog branitelja jer branitelji su onaj dio populacije koji je bio posebno emotivno osjetljiv, koji nisu mogli trpjeti nepravdu, koji nisu mogli gledati agresiju i koji su se uključili u rat.

Prelazimo na sljedeću raspravu, poštovana kolegica Ines Strenja-Linić. Izvolite. Pozdravljam još jednom predstavnike predlagatelja, pozdravljam i naše branitelje koji su tamo sa strane u kutu naših 100%-ni invalidi i slušaju ovu raspravu danas. Još jednom pozdravljam sve branitelje koji nas možda slušaju zainteresirano, ne znam da li je još upaljen prijenos ali barem preko interneta. Posebno pozdravljam sve moje pripadnike mogu biti i malo osobna, pripadnike saniteta iz Gospića s kojima sam provela 1629 dana. Slušala sam ovu raspravu jer sam morala nešto dovršiti prethodno i drago mi je da je gospodin ministar istupio i jasno rekao, da sve parcijalno donesene studije o tome kako žive i koliko žive branitelji dok ne bude gotova završna ona koja će pratiti točno sve branitelje jer se točno mora znati tko je branitelj, koliko je imao kad je preminuo i od čega je obolio, možemo točno iznositi podatke. Podaci koji su trenutno na web stranci Državnog zavoda javno zdravstvo su samo jedna studija ali mislim da nije relevantno postavljeno točno prilikom izrade studije koji branitelji su ušli u tu statistiku. Ipak neki podaci postoje, trenutačni prosjek života branitelja je 50,9 godina i to je činjenica. Prosječan životni vijek danas u Hrvatskoj je 73 godine, dakle branitelji žive 2 desetljeća kraće. Od '98. do 31.102015. umrlo je 39 105 branitelja najviše od raznih oblika novotvorina, 38%. dakle, to su tumori. Ali ono što je strašno, to je da od 1991. do danas, suicid su počinila 2 734 hrvatska branitelja i teško je nabrajati ono što se moglo a nije se učinilo tijekom ovih 20 godina nakon rata. Kada govorimo o braniteljskoj populaciji, članovima obitelji, znamo da je to najranjivija skupina koja živi najkraće i prerano umire. Danas kada znamo koliko živi prosječan stanovnik naše zemlje, moramo se upitati što smo to mi propustili učiniti. Bavili smo se zakonodavstvom, imali smo neke zakone o braniteljima i ranije ali se nismo bavili dovoljno kako pomoći tim ljudima. Nismo pripremali naše ljude kada su krenuli u Domovinski rat, ljudi su krenuli sa srcem bez ikakve psihološke pripreme, bez razmišljanja o tome što će donijeti njima osobno taj rat osim što su se htjeli boriti za svoju zemlju. Ali mi se nismo pripremili niti smo znali što ćemo s tim ljudima kada rat završi. Prerana mirovina nikada nije bila rješenje, bila je socijalno rješenje za državu ali tim mladim dečkima, ja sam ih na desetke otpravljala u mirovinu i sukobljavala se s njima svakodnevno objašnjavajući da to nije rješenje, nije im donijela ništa dobro. jedan dio njih koji je ostao u vojsci na kraju je ispao i besperspektivan pa su otpuštani tako da je bilo pitanje što je rješenje za te ljude. Ali država je trebala pronaći rješenje neko drugačije osim onog odlaska u mirovinu. I mislim da je možda jedna od jako bitnih dijelova ovog zakona to što im ponovno omogućavamo što je moguće u svim vojskama svijeta a to je druga karijera, to smo morali davno napraviti. Da on zadrži dio svoje mirovine i da ga ponovno vraćamo u svijet rada jer oni žele raditi. Oni ne žele uzeti mirovinu, oni su samo u tom trenutku bili prisiljeni to uzeti s obzirom da za njih više mjesta u vojsci nije bilo jer smo ubrzano smanjivali broj pripadnika vojske. Dakle, nikada nema ničeg goreg kad završiš rat a izgubiš ponos ili ti ga netko oduzme. A to se i danas događa braniteljima i zbog toga je bitan ovaj zakon. Žalosna sam na svakog tko danas propituje i uspoređuje braniteljsku mirovinu od 2 i pol tisuće kuna sa mirovinom radnice nakon cijelog radnog vijeka. Ta radnica ima daleko premalu mirovinu. Ali to nećemo riješiti oduzimanjem branitelja. Pitanje braniteljske populacije, njihovih mirovina je jedna posebna kategorija. Nemojmo ljude u našoj zemlji, nemojmo socijalne prilike u našoj zemlji suprotstavljati braniteljima jer i ti branitelji žive u ovoj zemlji, dobro znaju koliko teško zapravo možemo išta učiniti sa mirovinama koje su jako male. Dakle, ono što trebamo pratiti je svakako socijalni aspekt i zdravlje hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji, njihovo duhovno zdravlje, zdravlje njihovih obitelji, kako organizirati palijativnu skrb, dakle njihov završetak život za one teško oboljele i članove isto njihove obitelji i zbog toga prijedlog da će biti izrađena Nacionalna strategija zdravlja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji je od krucijalne važnosti. Dakle, predviđeno donošenje je nešto što je ključan dokument i zaštita i unapređenje zdravlja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji je područje koje zahtijeva kvalitetan i hitan institucionalni pristup. Drago mi je što smo započeli sa screeningom i sistematskim pregledima, to je nešto s čime ćemo definitivno kod jednog dijela branitelja spriječiti smrtnost ishod, znači na vrijeme ćemo otkriti njihove bolesti i spriječiti smrtni ishod posebno što se tiče krvožilnih bolesti, znači bolesti srca, moždanih udara i malignih bolesti. Dakle, kad govorimo o braniteljskoj populaciji i članovima njihovih obitelji znamo da je to najranjivija skupina koja živi najkraće i prerano umire. Na to ukazuju mnogobrojni epidemiološki pokazatelji i mortalitetu i morbiditetu ali i rezultati domaćih i međunarodnih istraživanja koja se bavi ovim područjem. Ali u Hrvatskoj su primjeri dobre prakse i ciljane zdravstvene skrbi prema ovoj populaciji u nekim dijelovima Hrvatske zbilja dobro odrađeni, mada još uvijek nedostaje sveobuhvatni sustavan pristup rješavanju ovih problema. Dakle, istraživanja pokazuju za one koji se pitaju da li treba pomaknuti vrijeme za koje će se moći ponovno steći pravo na ratni vojni invaliditet, dakle pokazuju kako izloženost jakoj, ekstremnoj traumi poput izloženosti borbi ili teškog fizičkog zlostavljanja može dugoročno imati negativne posljedice kao što su zdravstvene i psihičke poteškoće i 50 godina nakon primjene traume. Kao direktni sudionici ratnih zbivanja, sudionici Domovinskog rata bili su izloženi životno ugrožavajućim situacijama. I topničko-minobacačkim napadima, puščanim-snajperskim vatrama, različitim vremenskim i higijenskim nepovoljnim uvjetima, neprimjerenim uvjetima, ekstremno visokih i niskih temperatura, višemjesečnim ratnim stresovima. Saborski Odbor je za zdravstvo i još 2004. predložio da kao posebni kategoriju treba voditi hrvatske branitelje u sustavu zdravstva, izraditi posebne epidemiološke studije koje bi pratile zdravstveno stanje branitelja kao što pratimo posebno školsku djecu, dojenčad, starije osobe. To do danas, kao što smo čuli, nije donešeno. I zbog toga pozdravljam, gospodin Jovanović je meni to već rekao, pozdravljam ovu inicijativu i vrlo skoro ćemo organizirati zajedničku tematsku sjednicu, na temu zdravstvenog stanja braniteljske populacije i preporučiti zapravo s naše strane od strane Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb i Odbora za veterane, ono što bi bilo potrebno kako bi se i nacionalna strategija donijela što prije. Nešto o podacima koji su relevantni o suicidu. Dakle, još 2015. gospodin psiholog, gospodin Komar i Elvira Koić objavili su svoje istraživanje samoubojstva hrvatskih branitelja u Zagrebu i u Hrvatskoj. U kojoj su analizirali podaci iz registra hrvatskih branitelja, Ministarstva hrvatskih branitelja RH za one koje su pitaju da li su neka istraživanja rađena. Iako je stopa praćenja pobola i smrtnosti hrvatskih branitelja, kao posebno zdravstvena ugrožena skupina trebala biti običajna zadaća javnog zdravstva i praćenja, to se do sada nije učinilo. Je li zajednica omogućila hrvatskim braniteljima uvijete u kojima bi kao pobjednici poslije povratka s bojišnice mogli ostvariti očekivani maksimum svojih radnih i intelektualnih sposobnosti? Ne. Je li im pokušala nadomjestiti barem dio onoga što im je rat nepovratno odnio? Ne. Objavljeni rezultati istraživanja gospodina Komara upućuju na to da je ratna trauma praćena stresom kao posljedicom odnosa društva prema hrvatskim braniteljima ubrzala razvoj psihosomatskih bolesti i stanja poput karcinoma koji su zapravo najčešći uzroci hrvatskih, smrtnih hrvatskih branitelja. Dakle, od 1991. do kraja 2014. samoubojstvo je počinilo 2734 hrvatska branitelja. Najviše u Zagrebu. Gdje zapravo živi 55% braniteljske populacije cijele Hrvatske.

Poštovani kolega Branimir Bunjac. Izvolite. Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče Sabora. Poštovani ministre, gosti, kolegice i kolege. Evo nakon izlaganja u ime kluba zastupnika i nakon cjelodnevne rasprave, mislim da smo se sad već približili nekakvih zaključcima nakon prvog čitanja. Naravno biti će i drugo čitanje kad ćemo moći davati amandmane. Ja vjerujem da je ministar čuo ona pitanja koja smo mi postavili. Između ostaloga zbog čega su braniteljski status dobile osobe koje su bile u vojsci '96. godine. A sad bi htio ovdje spomenuti još par stvari iz samoga zakona. U samom zakonu po prvi put se uvodi institucija dragovoljca Domovinskog rata.

Znači onim ljudima koji ostvaruju pravo na starosnu mirovinu, da s obzirom na to da nemaju puni radni staž, da nemaju takvu penalizaciju, kao recimo drugi djelatnici, to je iz važno zbog toga, što eto u vrijeme Domovinskog rata, doista mnogi mladi ljudi nisu imali prilike raditi, nisu imali prilike studirati, mnogi su izgubili godine na studiju, jednu dvije i to će im možda na kraju faliti, da neće moći ostvariti puni radni staž, pa onda da ih previše zbog toga ne kažnjavamo, ova penalizacija, dakle, nije tako stroga. Ono što se u zakonu pojavljuje, međutim što je bilo i prije, a to je politika zapošljavanja hrvatskih branitelja. I tu ponovno dolazimo u raskorak teorije i prakse, gdje u stvari i ovo dosadašnje zakonodavstvo je nudila rješenja, bar na papiru, ali … [[Govornik se ne razumije.]] hrvatski branitelji nisu mogli zaposliti. Nisu se mogli. Evo sad čujemo da je 82000 hrvatskih branitelja je nezaposleno, što znači da od ukupnog broja nezaposlenih, oni čine 40% Što praktički ispada da su hrvatski branitelji predodređeni za nezaposlenost, a imaju pravo da budu zaposleni, da imaju prednost pri zapošljavanju, kad imaju jednake uvjete kao i drugi kandidati. Ako dozvolite, tu bih nešto rekao i iz svog vlastitog iskustva. Da bi se zaposlio, nakon završetka studija, morao sam napisati jedno 16, 17 molbi, puno molbi sam napisao i u svakoj toj molbi sam napisao da sam hrvatski branitelj i da se pozivam na to da u slučaju jednakih uvjeta imam prednost pri zapošljavaju. Kad više nisu znali što bi i kud bi, onda su poslodavci jednostavno poništavali natječaj. Znači poništavali su natječaj, nikoga nisu primili, ali eto nisu ni mene, onda idi dalje, metoda iscrpljivanja, dok se negdje druge čovjek ne odluči otići ili ga negdje drugdje prime, tako da su ovi zakoni dakle, u bitnome bili, dakle, nisu se provodili. I doista je sad pitanje, s obzira da je to pravilo već i prije i sad se opet kao bolje definira, pooštravaju se kazne oko zapošljavanje branitelja i zbilja je pitanje, da li će doći do većega odljeva hrvatskih branitelja sa Burze za zapošljavanje. Isto tako, kad čitate one zakonske članke o stambenom zbrinjavanju branitelja, to izgleda odlično, to, rekli biste, pa gle, svi hrvatski branitelji će biti zbrinuti, ali to stambeno zbrinjavanje, dakle, o njemu se govori već 15, 20 godina i opet kad pogledate, kad hrvatskih branitelja je dobilo stan to je vrlo malo. Ja osobno ne znam nikoga. Vidio sam na televiziji, da su se par puta dijelili neki ključevi u nekim zgradama ali doista mislim da čak i jedan veliki broj invalida još nije stambeno zbrinut, a kamoli da bi bili zbrinjavani hrvatski branitelji, njihove obitelji. Tamo se posebno spominje u zakonu koliko ko mora imati kvadraturu ovisno o broju članova obitelji itd. međutim u praksi toga nema. I tu je vrlo bitna uloga Ministarstva branitelja kao i svih drugih institucija RH da se ne donose samo zakoni, a mi smo u Hrvatskoj u tome majstori. Ko što je rekao jedan zastupnik mora se donijeti zakon o provedbi zakona, praktički ispada tako. Znači da donesemo zakon i da nakon toga taj zakon ostaje mrtvo slovo na papiru. Kao što sam spomenuo isti slučaj imamo i s tim famoznim dionicama, ljudi dobiju dionice, one na papiru vrijede 15, 20, 5 tisuća kuna svejedno koliko, a možete ih prodati za nula kuna i država kaže evo mi smo ispoštovali zakon, mi smo dali braniteljima nekakvo obeštećenje, a on u biti nije dobio ali baš ništa od toga što je sudjelovao u ratu ili izgubio zdravlje ko gospodin Miško Balog. Isto tako imamo tu problematiku kao što je spomenula zastupnica Strenja-Linić, umirovljenika koji to nisu. Znači imamo ljude koji bi mogli raditi, koji imaju sposobnost za rad i djelomičnu i popuno, ali koji danas jednostavno se više ne žele vratiti tržište rada iz jednostavnog razloga što je njegova mirovina dvostruko pa i više puta veća nego što bi mogao dobiti plaću u svojoj struci.

I to dakle nije dobro, a djelomično nije dobro iz tog razloga što branitelji nemaju dovoljno dobro obrazovanje da bi se mogli uključiti u tržište rada. Da li i kako to, nisam stigao proučiti, Ministarstvo branitelja sudjeluje u prekvalifikaciji hrvatskih branitelja? Evo to bi volio da čujem ili da me čisto uputi neko iz ministarstva da vidim da li se po tomu pitanju štogod konkretno poduzelo. Nadam se da će i drugi zastupnici dati svoje viđenje da će u drugom čitanju dati svoje amandmane, da ćemo dobiti jedan kvalitetan zakon koji neće biti preširokih ovlasti, koji će zaista štititi one skupine građana kojima je namijenjen i s druge strane da nakon ovoga zakona neće ostati neki repovi, da nećemo opet gledati neke nemile scene da neko prosvjeduje, da neko diže revolucije, još gore da prijeti Vladi ili ne znam komu, da će se doista pronaći jedno pravedno, optimalno, održivo rješenje i da onda konačno ovo pitanje zatvorimo, da se okrenemo budućnosti jer na koncu konca svih hrvatski branitelji borili su se prije svega za to da osiguraju bolju budućnost za sve hrvatske građane jednako. Imamo dvije replike. Izvolite. Hvala poštovani potpredsjedniče. Evo reći ću samo kratko, unatoč svim manjkavostima i možda nedostacima koje kolega Bunjac vidi, treba nekako i summa summrum rezimirati s obzirom da je već ovaj kasni sat i treba objektivno reći da ovako sistematičan zakon u kojem su detektirane sve dosadašnje slabe točke, do sada nismo imali, unatoč tome što vi vidite kao manjkavosti. Ali još važnije od toga da su detektirane slabe točke, da su detektirani dugogodišnji problemi je to da se prvi puta do sad tim problemima pristupa sveobuhvatno, da surađuju nekoliko ministarstava, resorno sa ostalim ministarstvima, da postoji ono na što se uvijek žalimo i oporba da nema sinergije, da nema simbioze, da nema analitike, e to sada sve ima. I u svakom smislu je za pohvalu i inicijativa ministra Medveda i inicijativa svih onih koji su sudjelovali u ovome i oni koji su dali najveći obol pisanju ovog zaista, zaista opsežnog zakona, a vidimo koliko ima članaka. I ako ima nedorečenosti, pa onda će biti drugo čitanje i naravno da će se onda editirati. Ali ono što sam rekla, summa summarum kada čitamo ove članke s obrazloženjima onda vidimo da je ovaj zakon do sada najveći pomak u ovom području i to je nesporna činjenica i to treba reći jasno i glasno. Ovaj zakon nikoga ne diskreditira, on nikoga ne diskriminira, on je pomak naprijed u smislu da teži pomoći potrebitima, braniteljima i onima koji do sada nisu imali regulirani svoja prava i nikako ne ide unatrag, on samo ide unaprijed, a to odgovorna vlast treba i činiti. Izvolite. Hvala lijepa kolegice Petrijevčanin-Vuksanović, na vašemu komentaru. Vi vidite u ovome zakonu određeni pomak i on je neosporan. Sam prijedlog zakona je i s tim obrazloženima ima nekih 300-njak i više stranica i kako bi rekli već njegov obim pokazuje da se na njemu ozbiljno radilo. Međutim morate biti svjesni jedne činjenice, a ta je da bilo koji zakon, bilo koja prava koja dajemo u RH moraju biti održiva u odnosu na proračun. Znači ako ta prava, mi možemo sad obećat što god želite bilo kome, ali ako to nije održivo u odnosu na proračun, onda ćemo u budućnosti ponovno imati nezadovoljstvo, ponovno ćemo imati dakle društvene sukobe. I ja bih vam, vama osobno i svim zastupnicima HDZ-a poželio, da kad ovaj zakon bude donesen, da više nikada ne bude prijetnji prosvjedima, da više nikada ne bude priča o a), b), c) i d) opcijama, da više nikada ne bude sjednica Vlade koje bi morale raspravljati posebno o nekakvim zahtjevima branitelja itd. Ja vam želim da taj zakon doista zaživi na takav način da nakon toga o hrvatskim braniteljima i njihovom sudjelovanju u opće političkom i društvenom životu Hrvatske budu samo pozitivna. Međutim, poznajući situaciju bojim se da možda neće proći niti mjesec, niti dva dana, a ponovno ćemo slušati priče kako hrvatski branitelji su zanemareni i kako nisu dobili ovo ili ono. Zahvaljujem kolegi Bunjcu na odgovoru. Imamo još jednu repliku po ovoj raspravi. Izvolite. Pa poštovani gospodine Bunjac, vi ste mene potpuno krivo shvatili. Dakle, ja govorim o braniteljima koji će najzad imati mogućnost da se vrate u svijet rada i da rade, jer oni to žele i to im je potrebno i za bolju financijsku situaciju u njihovoj obitelji, ali i za njihovo psihičko stanje, da se osjećaju korisni. Tisuće njih su se osjećali loše nakon što je završio Domovinski rat i nakon određenih godina kako se smanjivao broj pripadnika Hrvatske vojske kada su rješavajući se polako, smanjivanje tog broja jedan veliki bio njih otišao je u mirovine. I te mirovine nisu takve da bi se zbog njih sada odustalo i ostalo u mirovini. I drago mi je, znači vi trebate pročitati ovaj članak 29. koji točno kaže da će, ovim člankom je predviđena mogućnost zaposlenja korisnika starosne mirovine ostvarene temeljem ovog zakona do polovice radnog vremena ili čak i jedan dio njih će moći kompletno zamrznuti svoju mirovinu, neće izgubiti. Dio njih zbilja se želi, ja poznajem jako puno njih koji i sad rade u sivoj zoni zato što ne mogu ostvarit i ovime otvaramo tu mogućnost. Dakle, branitelji žele raditi, a sad im otvaramo i tu mogućnost i to je za njih dobro. Ali isto tako ne volim kad se spominju njihove mirovine jer još jednom treba ovdje ponoviti. Ljudi završilo je 71 godina iza Drugog svjetskog rata. Mi 23000 još isplaćujemo tih mirovina. Dakle, nemojmo spominjati naše branitelje samo iz Domovinskog rata, spominjimo te. Ne vjerujem, 15000 je mirovina koje su, boračkih mirovina, znači onih koji su bili pripadnici navodno oslobodilačkog rata, 15000.

Jedan dio su njihove udovice, jedan dio njih koji su definitivno možda i u tom sustavu tražili neke propuste. Već je gospodin Orepić govorio propusti, sve ono, onaj tko bude htio zlouporabiti ovaj zakon apsolutno kazniti. Ali nemojmo negativno gledati na branitelje, jer oni to nisu zaslužili.

Pa naravno da rad je čast, rad je zadovoljstvo, rad je ponos, rad daje čovjeku smisao života i potpuno je, dakle deplasirano govorit o tome da je netko tko je otišao u mirovinu sa 30 ili 40 godina, dakle ispunio svoj nekakav životni cilj. Međutim, vi ovdje, na što se treba osvrnuti. Da sada po novom zakonu oni umirovljenici koji se žele zaposliti imaju pravo zadržati i mirovinu. I to će njima omogućiti da se vrate na tržište rada. Znači, on će raditi, primat će plaću ali će primati i mirovinu. Pa toga do sada nije bilo. I zbog toga razloga mnogi nisu htjeli raditi, nego su radije kad su morali birati zadržavali mirovinu nego su radili ili su zadržavali invalidninu pa opet ostajali kod kuće ili kako vi velite radili u sivoj zoni itd.

I zato je vrlo bitno da, ponavljam još jednom profunkcionira sustav tih javnih natječaja, sustav zapošljavanja.

Prelazimo na sljedeću raspravu. Poštovani kolega Željko Raguž, izvolite. Gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani ministre hrvatskih branitelja sa suradnicima, kolegice i kolege zastupnici. Nakon cjelodnevne rasprave o Prijedlogu Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ono što raduje je činjenica da je značajno napredovala politička misao zastupnika u Hrvatskom saboru o Bosni i Hercegovini, realnostima Bosne i Hercegovine što se moglo čuti iz rasprava kada se mogao vidjeti i odnos prema zaštiti prava pripadnika Hrvatskog vijeća obrane. Ono što nije dobro a što smo danas također mogli čuti, da se u kontekstu rasprave o Prijedlogu zakona o hrvatskim braniteljima nastoji suprotstaviti različite socijalne kategorije hrvatskog društva što je vrlo ružno i što u sebi ipak ostavlja bojazan da jedan dio kolega zastupnika ne razumije značaj ovoga pitanja na pravi način. Kada su u pitanju pripadnici HVO-a ovakav odnos kojega smo danas mogli čuti, prije svega trebamo zahvaliti djelatnicima Ministarstva hrvatskih branitelja koji su našli načina da na nizu sastanaka sa predstavnicima udruga HVO-a rasprave sva sporna pitanja i dođu do realnih zaključaka o mogućnostima spektra zaštite prava hrvatskih branitelja, pripadnika HVO-a koja uvažavaju socioekonomske realnosti RH. Ono što se od pripadnika HVO-a prigovara a što dijelom nažalost ne stoji je činjenica da se trebaju stvoriti proračunske mogućnosti da bi se mogle primijeniti pojedine odredbe ovoga zakona sa 1. siječnja 2019. godine. Ja vjerujem da se vodilo računa i da je jednostavno ovakva odredba o primjeni zakona sa 1. siječnja 2019. posljedica socioekonomske realnosti u RH i proračunskih mogućnosti RH. Ono što je važno naglasiti kada su pripadnici HVO-a u pitanju da su zaštićena dakle stečena prava pripadnika HVO-a, da su otvorene nove mogućnosti u skladu sa realnostima bez pravnih smetnji kada je u pitanju status hrvatskih branitelja. Ono što je važno također istaknuti a što je kolegica Linić dobro primijetila važno bi bilo nakon drugog čitanja usvojiti ovaj zakon sa maksimalnim konsenzusom, maksimalnim mogućim konsenzusom u Hrvatskom saboru jer je to značajna poruka zbog niza realnih trenutaka u nekim drugim ovlastima u hrvatskom društvu što vjerujem da će najveći broj kolega i razumjeti. Kada su u pitanju pripadnici HVO-a i kada su u pitanju dakle mogućnosti ovoga zakona predlagač vodi računa i o okolnostima kakve jesu u BiH-a manje nego u RH što je definirao u članku 129. i članku 142. kada je u pitanju mogućnost sekundarne pravne pomoći pripadnicima HVO-a, dakle odvjetnička usluga koja je nažalost potrebna velikom broju pripadnika HVO-a u BiH-a protiv kojih se vode sudski procesi u BiH-a uz dvostruke standarde u odnosu na pripadnike drugih vojski u BiH-a koje su sudjelovale u ratu u BiH-a. Kada je 2006. potpisan ugovor između RH i BiH-a o suradnji na području prava stradalnika rata u BiH onda se dogodio jedan detalj o kojemu će trebati voditi računa kada se bude ponovo došlo u prigodu potpisivati novi Ugovor o izmjenama i dopunama Ugovora o suradnji, dakle ovlasti stradalnika rata u BiH, između RH i BiH-a a to je činjenica da je ovaj ugovor bio predmet i rasprave i odluke Ustavnog suda BiH-a. Naime, iako su članovi predsjedništva BiH-a krajem 2005. godine dali suglasnost na predloženi ugovor između RH i BiH, Klub Bošnjaka u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH-a je pokrenuo dakle postupak pred Ustavnim sudom BiH-a ističući činjenicu kako je ovaj predloženi ugovor destruktivan po interesu Bošnjačkog naroda u BiH-a. Dakle zbog realnosti dakle odnosa prije svega bošnjačke politike prema Hrvatima u BiH-a, prema RH treba imati u vidu a jednim dijelom odredbi u ovom zakonu na određeni način su se preduprijedile te opasnosti što je vrlo važno, što je predmet kvalitetnog pristupa analizi, dakle ovih svih opasnosti u realizaciji zaštite prava pripadnika HVO-a. Ja vjerujem kada budu drugačije okolnosti, dakle i u Hrvatskom društvu, dakle kada budu drugačije socioekonomske mogućnosti hrvatskog društva, kada se promjene međunarodne okolnosti da će spektar zaštite, dakle prava pripadnika HVO-a biti u jednom dijelu uvažavajući realnosti hrvatskoga društva sigurno definiran i realiziran na primjereniji način. Ali kao Hrvat iz BiH cijenim sve ovo što je do sada urađeno, vjerujem da je ovo jedan vrlo vrijedan temelj u odnosu i na neka druga pitanja kada je hrvatski narod u BiH predmet obrade u okviru pojedinih zakona. Činjenica koja je danas također isticana da je važno voditi računa o jednakosti hrvatskih građana. Pa mislim da se upravo i na ovom primjeru pozitivnog odnosa prema pripadnicima HVO-a upravo svjedoči to zauzimanje za jednakost hrvatskih građana. Naime u Federalnom ministarstvu branitelja u Sarajevu uz 56 Bošnjaka radi samo 9 Hrvata i 1 pomoćnik Hrvat. Dakle to svjedoči koliko su Hrvati hendikepirani u smislu zaštite svojih prava. U BiH angažman RH na određeni način kompenzira sve nedostatke našeg položaja u BiH. I na kraju zahvaljujem djelatnicima Ministarstva hrvatskih branitelja što su na jedan realan i odgovoran način sagledali poziciju pripadnika HVO-a i u okviru odredbi ovog zakona dali im odgovornu pozornost. Imamo dvije replike. Prva replika poštovani kolega Miro Bulj. Pa opće poznato da su Hrvati iz BiH-a bili brojni u samim počecima uključena u hrvatske postrojbe i prije samog priznanja RH i o tome nema rasprave.

Međutim, kakva je bila hrvatska politika prema vašim krajevima? Nije bila državnička. Mi danas imamo u Haagu šestorku, tek prije godinu dana ministar pravosuđa je prvi put posjetio, bilo tko od državnika, ostavljeni su sami ti generali. Nije ih bilo briga. Loša politika, prije svega nije bila državnička iz Hrvatske prema ljudima u BiH, a također i vaši predstavnici u BiH nisu dovoljno dobro štitili interese kako pripadnika toga naroda, tako i pripadnika HVO-a. A rezultati su vidljivi da sve više i više ljudi iz tih krajeva odlaze i iseljavaju šta u Hrvatsku, a nažalost poglavito u treće zemlje. Nema razlike između hrvatskoga branitelja, ja to govorim iz osobnog iskustva jer sam bio godinu dana na području BiH u Domovinskom ratu, međutim politike su loše. Triba priznati i vi iz BiH da Hrvate ne zastupa se dovoljno dobro, a poglavito nije bila državnička politika iz Hrvatske. Bila je politika, pa ne znam kako, pokušaja sitnih kupovina malih interesa.

A ne da imamo praznu Hercegovinu i Bosnu, da imamo nezaštićenu granicu RH šta je nacionalna ugrozba i hrvatskoga teritorija i prema tome loše politike Hrvatske prema narodu BiH hrvatskom narodu je evidentna i rezultati su vidljivi. Zato moramo se boriti da taj narod ostane živjeti u BiH, a Hrvatska da pomaže u skladu sa Ustavom, da pomaže našim Hrvatima u BiH šta je obaveza Hrvatske države. Odgovor poštovani kolega Raguž. Izvolite. Kolega Bulj, ne dvojeći vaše dobre namjere ja bi samo kazao da je složeno politički djelovati u BiH i složeno i kompleksno i pomagati Hrvatima u BiH.

Sljedeći se za repliku javio poštovani kolega Ante Babić. Izvolite. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani kolega Raguž, mene je jako dojmila ova vaša pojedinačna rasprava, pogotovo kada ste u prvoj rečenici rekli da je napredovala politička misao među političkim strankama u RH glede položaja Hrvata u BiH i samo pitanje BiH. I to bi trebalo barem jednom mjesečno u ovom Saboru i razgovarati i otvarati određene teme vezano za položaj Hrvata u BiH kao konstitutivnog naroda, pogotovo u složenim političkim odnosima o kojima ste vi i sada u replici kolegi Bulju rekli. Ne bih se složio da nije bilo pomoći i prije, da se nije razmišljalo o BiH na jedan drugačiji način. Hvalili ste prijedloge Ministarstva hrvatskih branitelja da je sada pokazalo jedan veći senzibilitet vezano i za poštivanje zaštite stečenih prava, ali i za proširenje određenih prava pripadnika HVO-a. Situacija odnosno položaj Hrvata u BiH je iznimno bitan za položaj RH. Stabilnost RH zavisi od položaja Hrvata u BiH, opstanak Hrvata u BiH je jačanje stabilnosti RH.

Zahvaljujem kolegi Babiću na ovoj replici. Prelazimo na sljedeću raspravu, poštovani kolega Vlaho Orepić. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Gospodine ministre, kolegice i kolege. Ja ću izlagati u nekakve dvije cjeline, ja ću to nazvati jedan tehnički osvrt i jedan suštinski osvrt na suštinu ovoga zakona koji je iznimno značajan i bitan i kojem smo mi u klubu Most-a uistinu pristupili iznimno odgovorno i savjesno i van svake nekakvog populizma, želimo doprinijeti da ovaj zakon bude jedna cjelina koja će biti prihvatljiva svima nama ovdje u Hrvatskom saboru. Pa evo ja ću sada ovaj prvi dio tehnički preletiti, možda ću biti suhoparan i monoton ali vrlo kratko će trajati, ali čisto da uđe u zapisnik i mislim da su konkretne stvari tako da, a dostavit ćemo i u pismenom obliku. Znači točno u članku 4. predlažemo da se brišu riječi priznati statusom HRVI iz Domovinskog rata prve skupine sa 100% oštećenja organizama, te da se svim braniteljima sa problemom kojim se suočava i gore izdvojena grupa branitelja daju ista prava i mogućnosti. U članku 6. predlažemo ukidanje vremenskog ograničenja za točku e dok za točku f tražimo isto vremensko ograničenje, znači 31. prosinac 1997. godine kao i u točkama c i d. Članak 30. Predlažemo da se u članku 30. znači doda novi stavak 5. koji glasi: „Zakon o smanjenju mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju neće se primjenjivati na osobe iz stavka 1. i 2. ovog članka počevši od 1.7.2018. godine. Članak 46. predlažemo kako se iz odluke Ustavnog suda, tu je navodimo, to ćete dobiti u pismenom obliku, vidi da se smanjenje mirovine veže uz osobu i njene potrebe, a ne nosioca obiteljske mirovine. Slijedom navedenog tražim ukidanje stavka 4. članka 46. Članak 69. predlažemo. U članku 69. stavak 1. točka a) riječ „u vlasništvu“ zamjenjuju se riječima „na korištenje“ A u stavku 5. riječ „u vlasništvu bez naknade“ zamjenjuje se riječima: „na korištenje“ te na kraju članka dodaje se novi stavak koji glasi: „Prilikom preuzimanja novog automobila HRVI iz Domovinskog rata sa oštećenjem organizma od 100% dužan je predati dosadašnjem ministarstvu koji će po javnom natječaju biti dodijeljen potrebitima.“ Znači članak 101. i 102. definirati stavak na HRVI iz Domovinskog rata bez prihoda. I pod b) iza točke „K“ dodaje se nova točka „I“ koja glasi: „Djetetu HRVI iz Domovinskog rata i hrvatskih branitelja.“ Sa ovim sam iscrpio ovaj dio, ali dobit ćete i u pisanom obliku, tako da evo čisto da se. Što se tiče pristupa ovom zakonu želim naglasiti da govorim kao hrvatski branitelj od prvog do zadnjeg dana.

Republika Hrvatska uistinu treba skrbiti o braniteljima i stradalnicima Domovinskog rata to je nedvojbeno kad kažem braniteljima, govorim o braniteljima, svima bez obzira da li su iz HVA-a ili su HVO-a itd. Za mene je branitelj, branitelj. Ali ne smijemo ljudi dozvoliti, da se neosnovano, da se ostvaruju neosnovano status branitelja i da se zloupotrebljiva također status branitelja. To jednostavno zakonom moramo spriječiti neosnovano stjecanje statusa i zlouporabu tog statusa. Ne smijemo niti u jednom trenutku dozvoliti sebi da se na branitelje gleda kao na neku privilegiranu kastu, a to se neće dogoditi ukoliko budemo realni, ukoliko budemo objektivni i ukoliko iz naših redova sve one lažne kojih ima, kojih ima i koji zlorabe i ovu državu i ovaj narod, koje jasno istjeramo iz naših redova. I uistinu mislim uvažavajući okolnosti u kojima se nalazi država, narod ne smijemo niti jednom kunom, ponavljam niti jednom kunom zadužiti RH, niti našu djecu, našu budućnost. Mi moramo se kretati i u okvirima onog što imamo. Trebamo rasporediti ako treba i pravednije rasporediti ovo što se sad već raspoređuje prema potrebitijima. U tom duhu uistinu naglašavam što je vrlo bitno ugraditi u ovaj zakon ukoliko netko odšteti ili je oštetio RH, pazite od trenutka kad je na osnovu kojeg je stekao status branitelja pa do sad ili do ne znam kad na bilo koji način ošteti RH treba mu oduzeti status branitelja i sva prava koja proizlaze iz njega ne samo sa osvrtom na tri godine, ne samo na nekakva novčana primanja, nego jednostavno sve. To govorim i s ovim ću riječima zaključiti. Mislim da je status branitelja pravo na čast prije svega, a ne pravo na nekakva prava. Imamo jednu repliku. Poštovani kolega Miro Bulj, izvolite.

Sve to što ste pročitali u biti je dostavljeno službeno priko službi i ministru, pa se mi iskreno nadamo da će do drugoga čitanja ono što bi tribalo da se prihvati da će biti prihvaćeno ni u obliku amandmana, samo da napomenemo, nego u obliku znači prijedloga koje možete uzeti, koje može ministarstvo uzeti na razmatranje. Da, složio bih se da je registar branitelja častan i da triba biti časni ljudi na njemu koji su branili svoju Domovinu. Međutim, moremo mi govoriti i o drugim registrima. Recimo registrima ratnih profitera, registrima dezertera ako ih ima naravno, a vjerojatno ima, a ključno je ratni profiteri koji su stvorili svoja carstva u okolnostima kada se Hrvatska stvarala. Jutros smo napomenuli da triba registar agresora. Još uvijek šetaju i Vukovarom oni koji su silovali. To svjedoče osobe koje su, znači bile žrtve i one sada jednostavno moraju gledati svoje zlikovce, krvnike. Jer je nevjerojatno ono što je kolegica Linić rekla da će Stanimirović jednoga dana, gradonačelnik Vukovara u ratu sjediti u ovome Parlamentu. Prema tome, ima tu puno tih stvari koje treba ovo društvo uraditi zbog pravednosti prema Domovinskom ratu, prema temeljima države. Međutim, izrugivanje sa Domovinskim ratom kao što čine kolega Pupovac i na to neće da odgovori premijer Plenković dovodi cijeli Domovinski rat van istinitih granica. Zahvaljujem kolegi Bulju na replici. Izvolite. Kolega Bulj, točno je tako da bi mi mogli praviti do beskonačnosti nekakve popise itd. Mi trebamo jasno osvijestiti činjenicu da smo mi uistinu siromašno i obespravljeno društvo. To je činjenica. Trebamo znati da radnici još dan danas ne primaju plaću. Trebamo biti svjesni toga. Trebamo znati da je društvo nepravedno i da ljudi idu iz RH ne zato što je gospodarska kriza. Ja vjerujem da smo pošteno društvo, da bi onda ostali i borili se. Ljudi idu zato što ne vjeruju institucijama RH. I to moramo mijenjati. I mislim da Zakon o braniteljima, da branitelji isto ko što su '91. krenuli braniti ovu Domovinu nikome i ništa nisu ni pitali ni tražili, da je ovo trenutak da ova nekakva točka, u kojoj možemo promijeniti priču ako budemo dovoljno zreli i pametni i da jedinstveno krenemo u stvaranju nekakvih novih vrijednosti u društvu. Prelazimo na sljedeću raspravu, pojedinačnu, poštovani kolega Zdravko Ronko. Izvolite. Hvala lijepo. Pa evo ja ću na samom početku reći da podržavam pristup radu i izradi ovoga zakona i da ću ga kao takvoga podržati i naravno da ću za njega glasati, jer je s njim ispravljene su mnoge nepravedne, pa isto tako i vraćena su mnoga dostojanstva, odnosno, bolje rečeno biti će vraćena. No to ne znači, da ne želim da on bude bolji. Ja neću to uvjetovati svoje glasovanje ni datumom, ni izgledom nekakvog članka, formuliranjem nekakvog članka, kako se meni sviđa, ali ću nastojati truditi se i predložiti da on bude bolji i kvalitetniji barem iz mog kuta. A većina će odlučiti o tome da li sam bio u pravu ili ne.

Ali ja sam negdje pročitao gdje je ministar Medved rekao kako je uporište za taj članak, čl.1 našao u deklaraciji o Domovinskom ratu. Stoga evo da ja ne širim to pitanje, ne obrazlažem, već je putno vremena i prošlo, samo ću reći da evo pozivam i ministra i njegove suradnike, da čl.1. usklade sa deklaracijom o Domovinskom ratu. Tako sve jasno piše, a takva deklaracija je kakva je da je, ali je takva deklaracija na snazi. Što se tiče čl.3., 4. 5. da, nakon toliko i toliko godina, evo, napokon će dostojanstvo dobiti dragovoljci narodne zaštite, nepravda će biti ispravljena, to je ono što podržavam, osobno i sa mnogim kolegama iz udruga braniteljskih sam poderao puno cipela, da bismo se između ostaloga i mi izborili za ovaj status. Njega su blokirali, ja ću reći birokrati i opstruirali sa raznih razina. Puno tu je sudjelovao kroz to vrijeme i DORH svojim tumačenjima o toga kad se priznaje status. Pa su smislili da to bude 30.srpnja, odnosno, 1.8. zato što je tada donešena jedna zapovijed o nekakvoj višoj razini organizacijskoj razini, a zna se jako dobro da je narodna zaštita osnovana, odnosno, predsjednik Tuđman je osnovao međustranačko vijeće upravo za narodnu zaštitnost, za obranu, 15.3. i da su tijekom proljeća, dakle, prije tog datuma se javljali dragovoljci i organizirali. Treba znati da oni nisu imali status, barem oni koji su imali ratni raspored, da nisu imali status, da je zakon derogiran i da je isto tako došlo do nekakvih krivi tumačenja, samo zato što je neki birokrati nisu dovoljno znali ili htjeli znati, a onda su bili uporni u tom nastojanju, pa su utvrdili da je 24.12. rok kad se stavlja klapra i kada se više ne može priznati taj status. Međutim, jasno je da je predsjednik Tuđman o odluci o ustroju domobranstva, koju je donio 24.12. ustvari jasno piše da ona stupa na snagu 30.1. A onda je još zakonodavac lijepo dodao, kako za priznavanje statusa treba 150 dana. Svima treba 100 ali za pripadnike narodne zaštite 150. I mogli ste se nasaditi na glavu ali vam fali 144 sata ili fali vam 6 dana da biste ostvarili taj status. I nitko ga nije mogao i nitko ga nije uspio ostvariti. A zna se jako dobro da su upravo ti pripadnici narodne zaštite ustvari bili dragovoljci, bili branitelji, koji su sa vlastitim novcem kupovali oružje, streljivo, a sa odjećom i hranom od kuće javljali se dobrovoljno, bez mobilizacijskih poziva, bez materijalne koristi, bez plaća, bez radnih mjesta da brane svoju domovinu. Evo, ja kažem bili smo šutagi, od Ministarstva branitelja, do Ministarstva rada, do inspekcije, do Sabora, jedini koji je uspio, ja mu čestitam na tome, nije tu, ali ja sam mu već to rekao i na odboru je ministar koji je, ministar Medved, koji je to ipak uvažio i imao snage, hrabrosti, a reći ću i poštenja da taj dio i taj segment stavi u ovaj zakon. Rekao bih nešto o članku od 101. do 103. dakle to je prednost u zapošljavanju. Interesantno je da do 2004. godine se odnosilo na sve kada je u pitanju zapošljavanje. Dakle hrvatski branitelj imao je prednost pri zapošljavanju i točka. 2004. novim zakonom, odnosno izmjenama koje su bile uvedeno je da oni koji moraju raspisati javni natječaj ili javni oglas. Međutim šta se je tada, šta se je tada desilo? Upravo kada uzmete, rekli smo 82 tisuće nezaposlenih hrvatskih branitelja. Rekli smo prosjek je 51 godina. Rekli smo da je to uglavnom srednja ili niža stručna sprema s kojom se teško možete zaposliti. I vidite upravo tamo gdje se oni mogu zaposliti mi smo napravili blokadu, odnosno rekli smo da oni ne moraju raspisati natječaj. Ne moraju raspisati niti oglas. I tu je nastao kratki spoj. Ministarstvo je, ja sam pisao na sve adrese moguće, jedini koji je prihvatio i koji mi je odgovorio kroz zastupničko pitanje bio je ministar Medved. Ja to moram reći, to je činjenica, to je život, to je istina. I ono što je rekao, ono što je obećao ja ću reći da je pokušao napraviti. Nije dovoljno zato što je umjesto da je kroz Ministarstvo rada išla izmjena i da svi moraju raspisati taj javni oglas za zapošljavanje, ne govorim ja o privatnim nego govorim o onima tvrtkama koje su, pravnim osobama koje su u vlasništvu države, grada, županije itd. Nije se išlo kroz taj segment nego se je kroz Ministarstvo branitelja pokušalo to riješiti na jedan lakši način a to je da se doda i formulacija i interni oglas. Je li tako? Vi morate znati, ja vam mogu dati materijale od inspekcija koje su utvrđivale činjenična stanja u tim i takvim tvrtkama gdje oni ne raspisuju ni interni oglas već jednostavno imaju fond ljudi koji im pišu molbe, oni stvaraju taj fond i onda iz tog fonda si vade kada im treba. To vam drugim riječima znači dovedem za ruku koga treba i ja sam ga zaposlio. Zato predlažem da se možda doda još ili na drugi način onda ćemo to uspjeti riješiti ali mislim da bi trebalo i sa Ministarstvom rada poraditi na tome da postoji obveza propisivanja i oglasa i natječaja i za te pravne osobe. I ono još što bih rekao na kraju članak 214., ja sam to rekao i na odboru, do sada se je ono otpisivanje dospjelih i nedospjelih potraživanja prema korisnicima kredita. Dakle dodijeljeno je 3655 kredita, to je 320 milijuna, otplaćeno 67, otpisano 1829 na prijedlog Ministarstva branitelja i Ministarstva financija. Sada je dobra namjera bila, ja se slažem, dobra namjera je bila da se ovim zakonom otpiše sve što postoji. I dospjela, nedospjela to je negdje 1759 kredita, međutim to vam je 300, sa kamatama zateznim i redovnim, to vam je 313 milijuna koje mi trebamo jednim potezom pera otpisati. Nisam za to da ja u Saboru dižem ruku za otpis 300 i toliko tisuća kuna a da ne znam tko, šta, kako i zašto. A nisam ni za to da to ostane nerazjašnjeno.

Prelazimo na sljedeću raspravu. Poštovani kolega Franko Vidović. Nema ga, zahvaljujem. Sljedeći, poštovani kolega Ivan Pernar. Uvažene dame i gospodo osnovni razlog zašto su branitelji išli u rat je bio da bismo jednog dana imali slobodnu i suverenu državu. Nažalost naša država danas nije suverena, mi smo se svojeg suvereniteta odrekli. Razlog zašto su branitelji išli u rat, tj. jedan od tih je bio da zaustave komunizam i da imamo demokraciju, međutim demokracija danas funkcionira na način da dođu direktive iz Brisela a onda po brzom postupku se tu bez ikakve rasprave zapravo pretvaraju u zakone. Znači mi imamo masu zakona koji nisu donijeti zato jer mi smatramo da su oni u interesu građana nego zato jer je to bila direktiva iz Brisela. Znači mi imamo jedan nedemokratski način ili proceduru donošenja zakona. Iz Brisela nam znaju recimo stizati direktive tipa mora se uvesti porez na nekretnine, mora se ovo, mora se ono i naravno branitelji kada gledaju to što se događa se pitaju je li to ona Hrvatska za koju su se borili, da li je to zemlja u koju su oni vjerovali da će biti. Znači zemlja koja je slobodna, zemlja koja je suverena, zemlja u kojoj imamo, kako da to kažem, u kojoj smo mi Hrvati svoji na svome i živimo u blagostanju. Nažalost, naravno ima u HDZ-u ljudi koji misle da je Hrvatska odlična zemlja, da sve super funkcionira i oni to svakodnevno govore na televiziji ali ima i onaj drugi dio građana koji smatra i branitelja znači da ipak nije sve onako kako bi trebalo biti. I kada pogledate sve demokratske pokazatelje, znači recimo broj novorođene djece, broj učenika, broj zaposlenih itd., itd., svi tzv. pozitivni ekonomski pokazatelji ili demografski su u padu a svi negativni pokazatelji, znači broj blokiranih, javni dug, privatni dug itd. oni rastu. I mi danas nažalost možemo konstatirat da je stanje u našoj zemlji gore nego je bilo prije '90. odnosno da odlaskom komunizma umjesto prosperiteta, naši građani su doživjeli poniženje. Vojnici koji su otišli u rat kad su se vratili nazad kući, ostali su bez posla i žene koje su čekale svoje muževe da se vrate iz rata, također su ostale bez posla i onda je HDZ da bi prikrio taj problem nezaposlenosti, odlučio sa masovnim umirovljenjima jednostavno zbrinuti sve te nezaposlene. I na taj način je problem nezaposlenih prikriven. Međutim nitko nije postavio pitanje što će se dogoditi sa djecom tih branitelja odnosno tih ljudi koji su ostali bez posla jer u trenutku kad će oni odrast, poduzeća gdje su njihovi roditelji radili, više neće postojati i to je ono što se dogodilo, zato imamo danas egzodus mladih ljudi jer naravno, građani su razmišljali onako kako se to kaže, to se kaže ajmo ovako reći HDZ je napravio hrvatskom narodu medvjeđu uslugu. Znači, omogućio je ljudima koji nisu za mirovinu da odu u mirovinu i na taj način prikrio taj problem njihove nezaposlenosti i prebacio ga naravno na njihovu djecu. I danas neki branitelji, recimo može iz Slavonije, sa tugom u srcu gledati što je njegova Slavonija propatila, što je Osijek propatio itd., a zašto? Zato jer je više nažalost, ljudi napustilo našu zemlju zbog politike koju provode političke elite, znači i HDZ i SDP nego zbog Srba. Nažalost. Pogledajte broj ovršenih nekretnina, u zadnjih 10 godina, znači 2007.-2017., vidjet ćete da se radi o broju većem od 40 tisuća. Znači sad treba, evo stavite si jednu stranu broj nekretnina oštećenih u ratu, stavite na drugu stranu broj ovršenih nekretnina i pogledajte zapravo ratnu štetu koja nam je nanesena od strane susjedne Srbije i ratnu, odnosno ekonomsku štetu koju su nam nanijele sukcesivno HDZ-ove i SDP-ove Vlade. I na kraju, logična posljedica razočarenja, onime za što su se borili i onoga što su dobili jest ta da branitelji dižu ruku na sebe i zato je preko 3 tisuće branitelja počinilo suicid. Ovaj zakon, meni je drago da on dolazi, meni je drago da se braniteljima pomogne, međutim postavljaju se neka pitanja koja nažalost iz ne znam kojeg razloga, nitko ne želi pokrenuti, a to je pitanje lažnih branitelja. Znači svi znamo da u Hrvatskoj nije bilo pola milijuna branitelja jer da je bilo pola milijuna branitelja, tada mi ne bismo bili u ratu sa daleko nadmoćnijim neprijateljem već bi mi bili nadmoćniji, zato jer bi imali puno više vojnika nego neprijatelj i jedan je ovako bloger ili kolumnist napisao da je Napoleon do Moskve stigao sa pola milijuna vojnika. Znači da je stvarno bilo pola milijuna branitelja, mi ne da bismo obranili Hrvatsku bez grča na licu, mi bi mogli otići da ne kažem, i do Moskve jer rekao je Napoleon isto za Hrvate da su odlični vojnici što znači da ili odnosno što isključuje mogućnost da su Hrvati loši vojnici i da zato nismo brže vojne operacije radili i ukazuje na to da zapravo ima velik broj lažnih branitelja. I sad što se događa? Nalazimo se u situaciji gdje pravi branitelji imaju egzistencijalnih problema i briga a lažni branitelji imaju 8 tisuća kuna invalidske mirovine a nisu invalidi. Nažalost ovaj zakon to ne rješava, kada bi država htjela riješiti problem lažnih branitelja tada bi se sutra pronašao novac za stvarne branitelje i njihove mirovine bi mogle biti, ja bi rekao, i duplo veće. Znači ja ne tvrdim da branitelji nisu zaslužili socijalnu zaštitu, naprotiv, ja se zalažem za to da ona bude još veća, ali nije moguće napraviti inflaciju broja tih branitelja i onda svima dati neka velika prava jer bi naravno došlo do sloma proračunskog. Mislim, ionako je on u slomu ali to bi ga samo rušilo do kraja. I nažalost ministar Medved što radi? A odlučili su maknuti onaj Registar branitelja koji zapravo smanjuje transparentnost cijelog sustava, zašto? Pa da nema lažnih branitelja onda ne bi bilo potrebe za registrom. Ja bi rekao ok, ali mi imamo inflaciju tih lažnih branitelja i to je jedan od glavnih razloga objave registra. Mislim da HDZ svojom politikom ne ide za tim da pomogne braniteljima jer branitelji iskreni su koji gledaju u šta se država pretvorila, su ogorčeni, mislim da ovim zakonom, odnosno da je namjera ovog zakona kupiti biračko tijelo HDZ-a i zapravo sugerirati tim ljudima, vidite HDZ je uz vas a zapravo što? HDZ je u laž, HDZ je uz ljude koji su lagali da su branitelji a nisu. I htio bi reći svim tim braniteljima, tj. ne braniteljima, lažnim braniteljima koji imaju povlastice i prava koja im ne pripadaju, da u Bibliji piše da „Nijedan lažac i nijedan lopov neće ući u Kraljevstvo nebesko“, što znači da oni živeći u laži, obmanjujući i državu i druge ali na kraju i sami sebe, s tim da su branitelji a nisu, zapravo da tako kažem, osuđuju sami se u pogledu vječnosti tim više što je Isus u Ivanu 8,44 kaže nevjernim Židovima, „Vi imate đavla za oca jer je on lažac i otac laži i nije stajao u istini od početka.“ I svaki put kad mi kao ljudi lažemo sebe, druge i znači državu, zapravo mi ponavljamo laž i to je jedna jako ružna stvar, koja kažem, vodi nas u vječnu propast i zato apeliram na lažne branitelje da se odreknu svog statusa i da zamole državu da novac koji njima ne pripada, da ode onima koji su stvarno se borili za ovu državu i dali neki i dijelove svojih tijela a nažalost, mnogi i svoj život u obrani suvereniteta zemlje koja više nije suverena. Eto, ja ću iz razumijevanja za branitelje, podržati ovaj zakon, ali apeliram na državu da riješi problem lažnog branitelja i da naknado kad se riješi taj problem, jer što se trenutno događa? Trenutno se događa to, da se pravim braniteljima skidaju mirovine. Oni kažu smanjiti ćemo ti 10, 20% itd. Zašto? Kad bi se riješio problem lažnih branitelja, tada država ne bi trebala kolektivno rezati mirovine, odnosno, prava svim branitelja. I zapravo je ta politika lažnih branitelja, dovela do toga da se prava stvarnih branitelja, umanje, smanje, itd.

U vašim riječima iščitavam laganu nostalgiju za bivšim zločinačkim režimom i bivšom državom, ali vi znate zašto. Imamo nekoliko replika. Izvolite. Hvala lijepa.

Ja ću vam zato dopustiti još i na moje imate repliku, pa da još dodate neka svoja razmišljanja. Ali ono što bi samo htio vratiti, da ne ispadne iz ovog Domovinskog rata, da se je netko borio za neku vrstu politike, da kažem, prvo mi smo se borili koji smo sudjelovali za pravo na život. Ajmo krenuti od toga i tada je politika i aktualna i oni koji su bili na prvim linijama, ono činila po našem stajalištu greške koje smo smatrali da nije potrebno, da nekad je neka veća žrtva bolja, nego da na drugi način gubimo nešto što smatramo da nam pripada. Ali, kad ste u situaciji da netko ide istrijebiti vašu obitelj, vaše susjede, vaše prijatelje i pokoriti i podložiti, onda zapravo budete vrlo prizemni. Znači idete se boriti za opstanak. Ja nisam ogorčen. Nisam osobno ogorčen, jer za ono što smo se mi koji smo bili dragovoljci tada došli u postrojbe, mi smo se izborili. Znači to smo se izborili. Politika, ona je uvijek imala svoje reperkusije i oblikovala je isto i tumačenje i meni je mučno slušati da netko tumači da je sadašnja politika nastala iz Domovinskog rata. Ne ono što je bilo u Domovinskom ratu se ovom politikom apsolutno nema veze. Ovo je već da kažemo jedan drugi korak za koji tada nije bio bitan niti je bio razlog uopće nastanka nas koji smo krenuli u tu bitku i ja ga ne bi ni sada miješao i radi toga, svaki zakon bilo koja politička opcija koja donese da zapravo upravo ukaže na to da je to bila borba za život i očuvanje, ne samo nas, naše obitelji nego i ljudi koji su s nama živjeli će biti pozdravljena evo s moje strane.

Znači želje za slobodom, boljim životom itd. Međutim, činjenica je da se branitelji nisu borili za to da ih odvjetnik Milana Bandića i mason Marijan Hanžeković masakrira ovrhama. Nisu se borili za to da bi bila struja, voda i plin skuplji. Nisu se borili za to da bi sva državna imovina bila privatizirana i predana u ruke strancima. Nisu se borili za to da njihova djeca napuštaju zemlju koju su oni stvarali i domove koju oni nisu htjeli u ratu napustiti. Zna se tko je za to kriv. Nažalost zna se da nije jedino HDZ za to kriv, jer je SDP isto provodio politiku privatizacije zaduživanja u suštini neoliberalnu politiku, ekonomsku, kao i identičnu monetarnu politiku, koja je dovela do kreditnog sloma, ne samo male ljude, nego i velike subjekte. Ja sam siguran da kad su branitelji išli u rat da nisu išli, da tako kažem žrtvovati sebe zato da bi recimo Ivica Todorić živio u dvorcu, siguran sam u to. Ali, na kraju je ispalo tako da braniteljima treba malte ne socijalna pomoć, a da nemaju od čega za živjeti, da žive u ruševinama, a da Ivica Todorić koji nije bio u ratu živi u dvorcu i zapravo upropaštava državu za koju su se oni borili.

Poštovani gospodine Pernar, jako mi je zasmetalo što stalno govorite lažni branitelji, lažni branitelji, lažni branitelji. I ponavljajući takve riječi sve ove godine i na taj način smo doprinijeli da se jedan dio branitelja, najveći dio branitelja smatra, da su potencijalno netko tko je iskoristio svoj učešće u Domovinskom ratu ili da dio nije je lažirao tu svoju dokumentaciju o učešću o Domovinskom ratu. Mislim da je zapravo najveća greška napravljena među tih 500000 i ja mislim da je 500000 bilo u HV da se borilo, neću reći dokle bismo stigli, ali bi stigli jako daleko. Ali, mislim da je trebalo odmah u startu reći, ono što se sad definira s ovim zakonom, a to je sudionici Domovinskog rata. Jer biti liječnik u Gospiću i na Trsatu u Rijeci i u Pulu, bilo je apsolutno različito, biti u Gospiću u logističkoj bazi i ne izlaziti na teren, na prvu crto je bilo sasvim drugačije. I biti kuhar, kao što je danas gospodin Culej rekao i ići na vrh Velebita, sa dečkima da bi se spreman hrana je jedna sasvim druga priča od kuhara na muzilu ili u Splitu. Dakle već ta priča borbeni i neborbeni sektor, ali u unutar borbenog sektora su velike razlike je trebala davno prije biti razriješena. Ali zato nismo ni vi ni mi zaslužni niti su zaslužni branitelji da se stalno prozivaju lažni branitelji. Registar je bio otvoren, pa koliko tih lažnih branitelja je pronađeno na osnovu onog kako smo ih mi definirali? Problem je u tome šta smo ih trebali sasvim drugačije definirati. Ali čujte, to je bilo na onim političkim opcijama koje su bile na vlasti i jedni i drugi ali oni su svoja izvorišta izgubili. Niti je SDP više toliko socijalno orijentiran, niti je HDZ toliko poduzetnički orijentiran, sve se to na neki način izjednačilo, neke druge opcije govore o problemima koji su trenutno u našem društvu ali me smeta govoriti stalno lažni branitelji jer prema onim propisima koji jesu, branitelji su ti koji su evidentirani među tih pola milijuna. A da ih je previše upisano, kao branitelji, jeste. Zahvaljujem poštovanoj kolegici Strenja-Linić na replici. Htio bi reći da, netko će reći ne treba naglašavati problem lažnih branitelja međutim činjenica je da lažni branitelji crpe iz ove države velika financijska sredstva i da upravo zbog njih su pravi branitelji obespravljeni odnosno umanjena su njihova prava. Najviše me srce boli kada vidim nekog čovjeka u maskirnoj uniformi, vjerojatno iz Domovinskog rata kako kopa po smeću. To me boli. A opet s druge strane, postoje ljudi koji su sa lažnim invaliditetom bili u vojnim jedinicama koje nikad nisu postojale itd., koji su ostvarili sva moguća prava i trebali bi se pitati znači građani, da li je zapravo ta politika inflacije broja branitelja odnosno stvaranja broja velikog lažnog branitelja je li ona u biti parazitska, je li ona klijentelistička, pogoduje li ona jednoj političkoj stranci odnosno strukturama koje su im to omogućile i na kraju krajeva, treba li s tom politikom stati na kraj. Nažalost po rezultatima izbora, vidimo da velik broj građana i dalje podržava kriminal, podržava korupciju i to od mikro do makro razine, znači na svim razinama i konačna posljedica je slom, urušavanje države, propast države, nestanak narod koji u njoj živi.

Zahvaljujem kolegi Pernaru na odgovoru. Prelazimo na slijedeću raspravu, završnu riječ u ime Kluba zastupnika GLAS, HSU, poštovani kolega Silvano Hrelja. Hvala poštovani gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege, predstavnici ministarstva.

I moram priznati da u toj našoj strukturi nije bilo tako radikalnih zahtjeva i takvih velikih povika na ugrožena prava branitelja. Jedino što moram reći je jedno pitanje koje se pokušava riješiti ovim zakonom je pitanje da se dozvoli rad uz mirovinu u više varijanti jer neke varijante su bile dozvoljene i po postojećem zakonu, ali u više varijanti. Gledajte, sada je to nešto poboljšano. Ali pitam vas zar nismo mogli napraviti veći iskorak? Ima vas jedan dobar broj koji su sjedili u prošlom mandatu, pardon pretprošlom, kad je gospodin Mrsić predlagao kao ministar rada i mirovinskog sustava da se može raditi a da se ne stavlja mirovina u mirovanje.

Tada su nam predbacivali, odnosno s ove strane nam je predbacivano da će ta mjera poremetiti odnose na tržištu rada, da smo mi izravna konkurencija, dakle umirovljenici da su izravna konkurencija mladim ljudima i da će zbog toga mladi ljudi odlazi u mirovinu a mi u kontinuitetu imamo jedan broj otvorenih poziva na određena radna mjesta, otvorenih ponuda radnih mjesta koje nikako ne možemo popuniti. Prema tome, ja se pitam zašto mi to limitiramo na 4 sata, zašto limitiramo korisnike prijevremenih mirovina da ne mogu isto tako raditi i zašto sve umirovljenike uključujući i branitelja, ne damo im mogućnost da rade ukoliko ima mjesta na tržištu rada? Oni plaćaju doprinose, ministar Marić je rekao da moraju plaćati pola doprinosa za mirovinsko, pola doprinosa za zdravstvo. Dakle, oni će sami sebi uplatiti jedan dio mirovine, ja ne znam čega se mi bojimo. Napravimo jednu analizu pa vidimo što nam to nedostaje i da li u tom korpusu umirovljenika i branitelja postoje ti ljudi koji mogu popuniti ta radna mjesta i doprinijeti našoj ekonomiji, preostale radne sposobnosti ima, i kod branitelja i kod prijevremenih umirovljenika. Drugo što imam primjedbu, tražili smo dakle opet u onoj pretprošloj Vladi, dobili smo financijska sredstva iz EU-a odnosno Europksa komisija nam je odobrila za formiranje jedinstvenog centra za vještačenje odnosno jedinstvenog tijela vještačenja, pardon, i sada ovdje tražimo posebne ustrojstvene jedinice. Još nismo ni uspostavili centre, imamo svega 4 centra. Potreba za vještačenjem je enormna. Drugo, ja sam branitelj isto tako nisam to tražio, ja bi najviše volio da postoji kategorija u zakonu, građani koji su se odazvali na mobilizaciju i časno sudjelovali u obrani RH i ne traže nikakva braniteljska prava. Ja bi volio da se mogu odrediti ali nisam imao pravo izbora, mobiliziran sam odazvao sam se na mobilizaciju kao i većina mojih Istrijana, odradio svojih 13 dana i dobio status branitelja. Gospodo, to je potpredsjednica vlade Jadranka Kosor tako odredila i to je zakonom tako određeno u Oluji 13 dana, član Braniteljskog fonda i sve to tako ima, ja se nisam nigdje prijavljivao gospodo. I želim vam samo reći da ste mogli ostaviti pravo izbora. Ako postoji jedinstveno tijelo vještačenja, neka bude za sve i za mirovince, i za socijalce, i za zdravstvo i za branitelje. Zašto tražimo uvijek nešto posebno? Više će nas naši građani cijeniti i voljeti, ne da uvijek tražimo nešto. Ja znam da su uzroci i posljedice specifične, ali ako to ne mogu doktori shvatiti onda zašto su doktori.

Imamo nekoliko replika. Kolega Hrelja spomenuli ste i upitali ste zašto ograničavati to je člankom 29. na pola radnoga vremena branitelje odnosno sve umirovljenike kao što je to propisano i općim zakonom. Da, slažem se s vama, zapravo za sada je potreba tržišta rada tolika, međutim mi ćemo sigurno u budućnosti imati situaciju, a to nam se događa iz dana u dan da za poslove koji su kod nas niže plaćeni, ljudi odlaze u Njemačku koja bilježi novi ekonomski ekspanziju i rast kao sedamdesetih i tamo dobivaju tri puta više za taj isti posao. Nama neće ostat ko raditi i mi ćemo upravo morati posegnuti za ovim i to će tek tada doći do pune primjene, za sada pola je možda dovoljno. Ali slažem se da ako gledamo u budućnost za dvije, tri godine odnosno pet godina da sigurno će na određenim mjestima pa bile to i blagajnice ako ih ne zamijeni neka tehnologija u supermarketima i ostalim jednostavnijim zanimanja, a da ne kažem manualnim više koristiti se ova priča jer tu ljudi imaju tu neka prava i onda će ih znati iskoristiti. Tako da što se tiče ovog propisanog u članku 29. to je apsolutno pozdravljamo da je omogućen bez obustave imovine i to ide u tom smjeru, prije svega k socijalizaciji i svemu onome što braniteljska populacija i svi oni problemi sa kojima se susreće. Ali da ekonomsko pitanje da to će doći na dnevni red ne samo za branitelje nego za sve umirovljenike i to će nas vrlo brzo snaći. Izvolite. Zahvaljujem kolega Čuraju na razumijevanju ove materije. Ja doista smatram da 2014. kada smo donijeli prvi put to pravo da umirovljenici mogu raditi korisnici invalidske i starosne mirovine, da mogu raditi do najviše 4 sata uz to da ne prekidaju svoju mirovinu nego zasnuju radni odnos ugovorom o radu, mislim da je bilo dovoljno vremena da smo mogli ustanoviti da je to mjera koju je koristilo 5 do 6 tisuća ljudi godišnje, da oni nisu uzrok odlaska mladih ljudi jer su obično bili na onim radnim mjestima gdje su se tražile specifične vještine. I zašto jedan kuhar ne bi mentorirao mladog kolegu ako je otišao u starosnu mirovinu, to opet nije toliko težak posao? Zašto to mora biti 3,5 sata, zbog forme, može to biti i duže ili neka slična zanimanja. I ja mislim da se nemamo potrebe bojati jer umirovljenici pa i branitelji neće preplaviti tržište rada i neće nikome uzeti kruh. A mladi odlaze i odlazit će sutra jer ne vide perspektivu, jer ne vide budućnost, jer žele imati socijalnu sigurnost kada odu u mirovinu, a ovdje ne znaju koliko godina staža će do svoje 50., 60. ili 70. godine ostvariti jer je nestalnost zaposlenja i nesigurnost zaposlenja katastrofalna i uz to slaba plaća, pa ni drugi stup neće im omogućiti da uštede nešto za svoju mirovinu. Dakle u pitanju je perspektiva, u pitanju je određeno beznađe i imam mlade ljude u kući i družim se sa njima i znam kako razmišljaju. Traže sigurnost i traže izvjesniju budućnost nego što je imaju ovdje. Hvala lijepa. Izvolite. Gospodine Hrelja, pretpostavljam da ste vi dobro iščitavali ovaj zakon. Spominjali ste da smo pretprošlom sazivu ovog Sabora bili protiv te mjere. Činjenica je da su se okolnosti promijenile posebice okolnosti na tržištu i da je ova mjera da se ne obustavlja mirovina odnosno da je omogućeno da se radi pola radnog vremena od punog radnog vremena jedna iznimno dobra mjera. Još je bolja ona mjera kada se zapošljava dijete poginulog branitelja gdje je poslodavac koliko znam samo plaća sredstva doprinosa vezano za mirovinu i Međutim, spomenuli ste ministra u onoj pretprošloj vladi, a niste trebali, ona je inicirao tada onaj Zakon o jedinstvenom tijelu vještačenja i on je prouzročio veliki broj predmeta, tada je to bilo negdje oko 100 tisuća i govorite da se sada stvara jedna posebna ustrojstvena jedinica u okviru Zavoda za jedinstveno tijelo vještačenja. Nije ustrojstvena već je organizacijska jedinica upravo za predmete kako stoji i u ovom prijedlogu zakona vezano za hrvatske branitelje, upravo zbog onog velikog broja predmeta koji su se tada nagomilali donošenjem tog zakona. Još nešto je bitno vezano za taj Zavod za jedinstveno vještačenje, tada je ta vlada 2013. godine uzela jedan kredit od Svjetske banke gotovo 70 milijuna eura, to su ogromni novci koje će morati vraćati porezni obveznici. Ta sredstva su uzeta za 5 stavki, jedna je bila za deinstitucionalizaciju za jedinstveni centar za naknade a između ostalog i za ovo jedinstveno tijelo vještačenja. Jedinstveno tijelo vještačenja je dobilo 4 milijuna eura za ta sredstva nažalost, taj ministar u to vrijeme to uopće nije iskoristio već dapače stvorio jednu veliku pomutnju i zato se dogodio taj veliki broj predmeta.

I odgovor kolega Hrelja, izvolite. Pa kolega Babić, meni je drago da istim jezikom govorimo a ustvari moja namjera nije da vama bilo što spočitavam jer poznajem pozicijske i opozicijske igre u ovom Parlamentu i jasno mi je da opozicija uvijek ima obavezu da upozorava na moguće štetne posljedice koje u ovom slučaju zapošljavanja umirovljenika invalidskih i starosnih mirovina štetnih posljedica nije bilo i bili smo u pravu da smo donijeli takvu mjeru i treba je dalje širiti. Ja nisam ovdje advokat ministra Mrsića niti želim o tome raspravljati. Znam da je realizacija jedinstvenog tijela vještačenja i postavljanja centara došla relativno kasno i da se sa tim projektom dosta kasnilo i da je bilo opstrukcija u mandatu te naše Vlade u svim sektorima, dakle i u socijali i u mirovinskom i u zdravstvu i u Ministarstvu branitelja tako da je taj projekat vrlo teško odnosno nikako nije išao. Međutim, gledajte, ja ne znam ali morati ćete sjesti samnom na kavu, za mene su istoznačne riječi i ustrojstveno i organizaciono. I organizaciona i ustrojstvena jedinica, dakle ja tu ne vidim velike razlike između onoga što tamo piše i što sam ja rekao. Po meni se to podrazumijeva ista stvar.

U ime kolege Babića, zahvaljujem na pozivu na kavu. Sljedeći za repliku se javio uvaženi kolega Ivan Pernar, izvolite.

Izvolite. Hvala lijepo potpredsjedniče. Pa kolega govorili ste o tomu, o jedinstveno tijelu vještačenja i ovoj ustrojbenoj jedinici koja stvarno je puno puta u ovom Domu opisana kao nemoguća za prava hrvatskih branitelja s obzirom da su dogledno vrijeme Ministarstvo i Vlada RH uspostavili probno vještačenje po stručnjacima svih vrsta. Koji su jasno napisali da u jednim predmetima može se ostvariti samo 6%, u drugima 7,2% Najviše je jedan stručnjak ocijenio da 26% predmeta može on obraditi a ostalo ne može. To je ekspertiza koju su napravili u jednoj godini dana. I unatoč toga, i unatoč toga što je prezentirano i napravljeno sililo se sa time da se ide sve u jedno jedinstveno tijelo vještačenja što apsolutno ne odgovara ni stručnom mišljenju onih koji se bave baš tim poslom vještačenja. I ono što ste rekli građani koji su se odazvali na mobilizacijski poziv. Nakon poziva predsjednika Tuđmana da se svi građani koji su vojno sposobni uključe u obranu Domovine, tada su došli dragovoljci, kada nije bilo dovoljno dragovoljaca tada su se poslali mobilizacijski pozivi. I nemojte me vući za jezik da govorim o tome koliko ih je upućeno u Istri. Ali nema veze. Sve ovo što je napisano u zakonu jasno definira hrvatskog branitelja, od dragovoljca do branitelja. Branitelj je svaki onaj koji je sudjelovao u Domovinskom ratu da li mobilizacijskim pozivom ili svojom dragovoljnošću. Ali dragovoljci imaju posebni status i posebno vrednovanje. To je stvarno neprimjereno. Zahvaljujem kolegi Đakiću na replici. Odgovor, kolega Hrelja, izvolite. O problematici jedinstvenog tijela vještačenja i o problemima terminološke prirode, kriterije, svega imati ćemo prilike sutra ujutro govoriti kada se radi rasprava o novom zakonu, prijedlogu zakona o, Izmjenama i dopunama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji u čijem sastavu je jedinstveno tijelo, odnosno centri za vještačenje i profesionalnu rehabilitaciju pa ćemo si moći to posebno pojasniti. Što se tiče građana koji su se odazvali na mobilizaciju i časno odslužili svoju obavezu prema Domovini, ja sam ponosan na ovu izrijeku i ja sam govorio o sebi, ja nisam govorio o dragovoljcima, ja sam govorio o jednom običnom građaninu koji je radio, koji je kao sindikalni funkcioner posjećivao svoje kolege sindikalne članove u Brinju i Ličkom lešću, odnosno Sincu, obilazio ih, nosio im cigarete, škatulete itd., o tome ja govorim. I kada je bila akcija „Oluje“ bio sam mobiliziran, dignut itd. Ja za to ne tražim ništa, čak ni status hrvatskih branitelja. Nisam tražio, ja sam to dobio. … [[Upadica se ne čuje.]] I ja vas molim samo da, ako mislite da je to ispravno, da treba biti ta distinkcija da nam ostavite mogućnost izbora. Ja ovu zemlju volim možda više od vas. I ja mislim da je, i ja mislim da je ova zemlja divno izgledala bez obzira što je bilo ratno okruženje od '90.-te do '95. kada smo bili solidarni, kada smo bili jedno, kada smo jedno disali a poslije smo počeli vući svaki za svoj kraj tko će izvući deblje. Prelazimo na sljedeću završnu riječ. U ime Kluba zastupnika HDZ-a poštovani kolega Božo Ljubić. Izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedatelju, kolegice i kolege zastupnici, uvaženi predstavnici Ministarstva branitelja. Danas je rekao bih pred nama jedan od najvažnijih zakona koji ćemo imati prilike usvojiti u ovome mandatu. I mislim da dijelim mišljenje, bar sam tako razumio iz rasprava koje su se danas mogle čuti, većine zastupnika u ovom Saboru da je ovaj zakon zapravo urađen na jedan vrlo ozbiljan, sveobuhvatan i sustavan način i da regulira, dakle pitanje hrvatskih branitelja i mnogo šire od samih prava, pa i potreba. Jer činjenica da se u definiciji, dakle u samom članku 1. ovoga zakona jasno, dakle definira karakter Domovinskog rata u RH i jasno imenuju agresori u ovoj definiciji zapravo reafirmira one izvorišne odrednice Ustava BiH koji govore da je RH utemeljena na pobjedi u pravednom, legitimnom, obrambenom i oslobodilačkom ratu. I ja bih poručio svima onima kojima smeta ova definicija zapravo da se suoče sa povijesnom istinom, da budu spremni osuditi režime u ime kojih je vođen ovaj rat i ova agresija. Jer ono što je nama danas svima jasno tko je napadao i tko se branio, onima za 100 godina možda neće biti ako ne bude na služben način konstatirana. Nadalje, definicija samih branitelja zapravo je korak naprijed u odnosu na rješenja koja smo imali do sada, da ne ponavljam šta piše. Sama činjenica da su, odredi dakle Narodne zaštite uključeni govore o tome. Ali evo na kraju ću reći nešto drugo još o tome dalje. Samo u par rasprava sam imao prilike, dakle primijetiti ovo što je kolega Raguž rekao. Dakle, pokušaj antagoniziranja, dakle braniteljske populacije sa ostalim populacijama glede određenih prava pa se govorilo čak i o privilegijama. Prije se radi, dakle o realizaciji potreba i ispravljanju nepravdi. Činjenica da se u zakonu, dakle predviđa ranije i povoljnije umirovljenje, prednost pri zapošljavanju, naknade za nezaposlene branitelje, olakšanje zdravstvene skrbi i samo posljedica činjenice da ti branitelji koji su mladi otišli braniti Hrvatsku nisu imali prilike školovati se i završiti fakultete koje su započeli. I naravno danas ne mogu biti jednako konkurentni ostalima koji nisu bili u toj prilici. I naravno treba Hrvatska država da kroz prednost pri zapošljavanju pomogne tim ljudima. Pa zato što ti ljudi su zapravo narušenog zdravstvenog stanja mnogo više od ostale populacije. Činjenica da je opravdano, dakle razmatrati povoljnije i prijevremeno umirovljenje proizlazi iz nalaza da je životni vijek branitelja kraći od ostale populacije.

U svakom slučaju slažem se sa kolegom Ragužom koji je rekao da je u ovom zakonu napravljen korak naprijed, da su neka pitanja koja su bila samo, dakle predmet ugovora između dvije države danas riješena zakonom i da neće doći u pitanje zapravo osporavanje tih prava od strane bilo koga u BiH, Federaciji BiH.

Međutim, isto tako razumijem predlagatelja jer se u ovom zakonu rješavaju i mnoga prava koja zapravo se ne mogu rješavati na identičan način za hrvatske države nego koji su stanovnici dvije države. I sljedeća stvar, smatram također sam obvezan iznijeti ovdje ono što je već predlagano, a to je dakle da se u članku 141. razmisli da pored, dakle pripadnika borbenog Sektora Hrvatskog vijeća obrane kojima je pravomoćnim rješenjima u Bosni i Hercegovini priznat status ratnog vojnog invalida po osnovu zatočenja i ranjavanja, uključuje … [[Govornik se ne razumije.]] PTSP-a posebice što je među njima, dakle najveći rizik od, dakle oduzimanja života, odnosno samoubistva. A u ovom zakonu su zapravo i te osobe koje su na žalost izvršile samoubistvo, odnosno njihove obitelji zapravo uključene sa novim pravima [[Upadica Brkić: Zahvaljujem.]] Prema tome, na kraju klub HDZ-a će naravno podržati ovaj zakon. Zahvaljujem gospodinu Ljubiću na ovoj raspravi. Imamo dvije replike. Tomislav Panenić, izvolite. Hvala lijepo. Poštovani kolega Ljubić, evo ja bih se samo osvrnuo na jednu konstelaciju. Ne daj bože da me zakon bilo koji definira kao hrvatskog branitelja, ne daj bože da me definira kao dragovoljca Domovinskog rata. Jer bojim se da onda ono poštovanje koje smo trebali dobiti svi koji smo sudjelovali, a pogotovo oni koji su stradali će se jednom izgubiti. Ja se bojim samo da ne završimo kao partizani. Kakvo je naše stajalište, mišljenje o onim ljudima koji dan danas primaju neke mirovine kad svaki životni vijek je već završio. Ja se osjećam tako, jer onda sam bio stvarno mlad, 18 godina i što će biti za jedno dvadesetak godina? Da li će onda netko se podsmijavati, reći mi tebe samo gledamo kroz neki zakon koji te štiti. Ja ne želim da se spustim na razinu zakona, niti bilo koji stvarni branitelj smatra da će ga definirati bilo koji zakon. Ne ono može biti samo da država će razmatrati da li se želi odužiti tim ljudima i u kojoj mjeri. Ali da će netko tražiti od države da treba ga definirati, ne. Ima jasno popisi ljudi koji su sudjelovali, kada su sudjelovali zapovjednici koji stoje iza toga popisa i oni trebaju odgovarati zapravo i pred Bogom i pred ljudima da je to istinito. Jer zakon je i doveo do ovoga da imamo 500 tisuća ljudi prijavljenih, kad bi se brojalo samo što su branitelji stvarni oni onda bi sigurno bili puno realniji i ne bismo morali raspravljati toliko o zakonima nego bi taj broj koji je tada bio stvaran broj, vrlo lako, bilo koja vlast i ova naša država, dala im ona prava koja smatraju da su im stvarno po njihovom doprinosu pripala. Izvolite. Dakle, uvaženi kolega Panenić, ako sam dobro shvatio dakle ovu vašu repliku, ona se odnosi na to da bi bilo nepotrebno zapravo regulirati zakonski ova prava itd. Međutim, ja sam u svojoj raspravi zapravo i istakao da se ovdje manje radi o pravima a više se radi o ispravljanju nepravdi prema toj populaciji i ispunjavanju potreba.

Dakle, mi moramo tu činjenicu shvatiti i to regulirati zakonom. Ja se nadam kao što su neki kolege već istakli, da ćemo mi ovaj zakon u ovom Saboru usvojiti sa, ja bih rekao, najvećim mogućim konsenzusom. I to će biti zapravo i priznanje i Ministarstvu branitelja ali i priznanje svim braniteljima koji ovaj zakon regulira. Zahvaljujem gospodinu Ljubiću na odgovoru. Izvolite.

U oružane postrojbe i prije priznanja RH i to ne smijemo zaboraviti. To je činjenica. Druga činjenica koju vi spominjete, HVO, da, hrvatski su branitelji, bio sam godinu dana zajedno sa njima na području BiH-a, i smatram da je krivac loše situacije tih ljudi, baš politika koju ste vi provodili.

Pa sjetimo se Ivo Sanader se nije usudio otići u Hercegovinu. Znači vi koji ste dolje predstavnici toga naroda, trebali ste biti puno oštriji prema hrvatskim političarima jer ih Ustav obavezuje da se bore za te ljude a ne da se iseljavaju ti ljudi ili da se samo upotrebljavaju kao glasačka mašinerija na područjima RH.

Ti ljudi su zaslužni koji su branili u HVO-u, kao hrvatski branitelji, a brojni su devedesetih godina među prvima, iz tih područja, stupili u hrvatske postrojbe, još tada nije bilo ni hrvatske vojske. Prema tome, politike su bile loše, treba javno kazati prema vašim područjima a među krivcima ste i vi, jer niste bili glasni prema politikama hrvatskim, koje se nisu državnički odnosile prema tim područjima. I od sada budite glasni jer nikada nije kasno. Zahvaljujem kolega Bulj, posebice dakle na vašem doprinosu u obrani hrvatskih područja i u BiH-u Hrvatskoj, međutim, vaše teze i optuživanja hrvatsko-političkog vodstva u BiH-u za sve ono što se loše desilo Hrvatima u BiH-u, liči mi malo da su Hrvati sami sebe potjerali iz središnje Bosne i Republike Srpske, da su građani Sarajeva sami sebe granatirali, itd., itd. Samo dakle, operacije Cincar, Zima '94., Skok 1, Skok 2, Ljeto '95., su zapravo dominantno akcije u kojima je sudjelovao HVO, koje su omogućile da se uđe u Oluju na način kako se ušlo i da se oslobodi RH. Ali što se tiče političkog vodstva Hrvata u BiH-u, zapravo nepravedno je, ja bih rekao optuživati one koji se na terenu bore i bore se koliko mogu.

Zahvaljujem gospodinu Ljubiću na odgovoru. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče. Evo kolega Ljubić, ja sam dobio mail, vjerojatno zato što branitelji iz BiH-a ne prepoznaju vas koji čovjeka koji se bori za njihove interese, znači od Udruge branitelja HVO-a iz Ljubuškog, koji su mi poslali amandmane, znači na ovaj prijedlog zakona pa ću ja to u drugom čitanju uputiti, a tiče se njihovih prava, znači sada ne elaboriram sve i ono što su oni uputili, ali ja mislim da je, i nadovezat ću se na kolegu Bulja, da je žalosno da oni to šalju meni a ne šalju vama kao zastupniku s tog područja. Kaže: „Napominjemo da mi kao udruga nismo tražili niti imamo političkog pokrovitelja od hrvatskih stranaka u BiH, jer da su naše hrvatske stranke poglavito HDZ vodile brigu o populaciji branitelja koju mi predstavljamo probleme koje mi imamo danas bili bi riješeni puno prije. Evo to je ono što je žalosno i na tome trebate poraditi. Kolega Gromoja ja se ne bih, dakle upustio u politikantska, dakle razračunavanja jer ova problematika i ovo pitanje traži konsenzus u ovome Saboru i na taj način ću se i ponašati. Što se tiče kome je šta upućeno, dakle ja predsjedam Glavnim vijećem Hrvatskog narodnog sabora u kojem je okupljeno 12 političkih stranaka i u kojem je također Odjel za branitelje i gdje su uključene sve udruge, odnosno najvažnije krovne udruge iz Domovinskog rata u BiH i koje podržavaju hrvatsku politiku u BiH koju dakle promovira Hrvatski narodni sabor. Kao što ste mogli čuti ako ste slušali, ja sam i danas ovdje iznio zapravo praktički u formi rasprave dva amandmana koja bi se mogla naći u ovom zakonu. I vjerujte dakle da imam, da mi se i po poziciji, dakle predsjednika Glavnog vijeća Hrvatskog narodnog sabora šalju amandmani, dakle šalju udruge.

Završnu riječ u ime Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lita poštovani kolega Miro Bulj. Izvolite. Hvala lijepa potpredsjedniče, uvaženi tajniče, gospodine Vukiću. Evo još jednom na kraju u ime kluba MOST-a pozdravljamo i podržavamo ideju o donošenju jedinstvenoga zakona o hrvatskim braniteljima. Nadam se da smo tijekom današnje rasprave iznijeli dosta prijedloga i što se tiče samoga kluba MOST-a i ostalih ovdje koji su iznosili svoje stavove i da ćete većim dijelom uvažiti ili da ćete uvažiti ono što mislite da bi trebalo biti u skladu sa zakonom i da poboljša status branitelja. Poglavito je ovdje dobro što se definira isti odnos prema svim hrvatskim braniteljima ma odakle bili, ali su hrvatski branitelji bez obzira koje su nacionalnosti, iz kojega su područja. Hrvatski branitelj je temelj hrvatske države. Hrvatski branitelj mora izaći istina o hrvatskome branitelju, o hrvatskome vojniku koji je bio human, koji je bio principijelan, koji je branio samo svoju Domovinu. Da bilo kakav utjecaj i politike ne smidu pripisivati sebi branitelj bilo lijevi, bilo desni, bili centar. To su sve bili naši sugrađani koji su branili Domovinu i obranili Domovinu i mi im moramo biti zahvalni zbog toga što danas sidimo ovdje u ovome Parlamentu, u Hrvatskome saboru. Ali je činjenica da su hrvatske politike poslije osloboditeljskog Domovinskog rata, da su branitelji prepuštali upravljanje političarima koji na žalost nisu dobo vodili hrvatsku državu. Nisu držali do digniteta Domovinskoga rata. Na žalost progonili su najistaknutije hrvatske branitelje i generale da bi ostvarili svoje partikularne interese ili interese nekih europskih činovnika, pa čak su i dokumentaciju iz toga Domovinskoga rata slali na tone u međunarodne sudove tko zna kakvim putovima. Nije se štitio znači dignitet Domovinskog rata. Zaštititi dignitet, dokumentirati Domovinski rat. Imamo ljudi kao što sam rekao koji to mogu učiniti i da to ostane jednom za povijest i da svi jedinstveno, sve prijedloge koje znamo da donesemo zakon koji bi trebao biti kao što ste rekli ustavni. Ali sigurno samo ovakav kakav je sad bez dodatnih primjedbi koje treba uvažiti. Zasigurno nije dobro svaku godinu mijenjati nekakve zakone. Domovinski rat je temelj hrvatske države, Domovinski rat je borba protiv fašista sa predjela Srbije, Crne Gore i okupatora sa ovih područja i hrvatski branitelji su istinski antifašisti i to moramo javno i glasno kazati koji su se branili od okupatora koji su nadirali na ova područja i bila je borba za opstanak na ovome području. Također moram naglasiti da ono šta je poruka budućim generacijama, tj. ljudima koji odlaze da se i tada hrvatski branitelji su bili mladi, nisu otišli vanka nego su se borili. Međutim, činjenica da ratni profiteri stvaraju svoja carstva, stvorili su svoja carstva na teret tih koji su branili hrvatsku državu i da na tome putu u zajedničkoj borbi mi koji smo u Parlamentu, ljudi, građani moramo se zajednički boriti protiv tih korupcionaških snaga u ovome našem društvu koje je toliko ispremreženo do bola, da je hrvatski gospodarski sustav doslovno uništen i u Domovinskom ratu i poslije Domovinskog rata van teritorija koji je znači bio okupiran. Na žalost evo očekujem da ćete i vi tajniče prenijeti i ministru, a i premijeru Plenkoviću, da se zatraži ratna šteta od Srbije u iznosu od 45 milijardi eura i s tim novcem bi mi mogli pokriti ne samo hrvatske branitelje, nego da ti koji upozoravaju Hrvatsku, koji su bili na čelu četničkoga pokreta kao što je Vučić, da se ispričaju hrvatskim građanima, braniteljima i da napokon kažu gdje su naši nestali mrtvi, a ne da uvjetuje ne znam što Hrvatima. Ipak to su bili huškači koji su napravili veliko zlo ne samo u Hrvatskoj nego cilom području bivše Jugoslavije. Još jednom MOST nezavisnih lista u prvom čitanju će naravno podržati zakon. Dali smo vam u pisanom obliku, uputili smo službeno primjedbe da vidite koje mogu se poboljšati ovaj izgled zakona i očekujem da ćete i uvažiti, ako ne u drugom čitanju ćemo imati svoje amandmane. Zahvaljujem kolegi Bulju na ovoj završnoj riječi. Imamo dvije replike. Izvolite. Kolega Miro, meni je pogotovo teško kada kažem imamo i mi neke prijedloge koje smo uputili u ovu raspravu ali sigurno s obzirom da evo nismo HDZ da nismo ni dovoljno dobri branitelji, to ispadne tako. Jer kada gledamo da ćemo, da jednostavno moraš ići s time da ćeš reći uputili smo sada prijedloge, trebalo bi to usvojiti a onda ćemo amandmane. Znači nema zajedništva. Zapravo našu poruku ono mi želimo zajedništvo. Da ne moramo doći u situaciju da dajemo amandmane na ovaj prijedlog i da na kraju ovim ljudima, evo i Nikola je spominjao koji šalju nam prijedloge da je bolje onda reći ljudi nemojte slati nama mi nismo dovoljno dobri da se borimo za prava branitelja jer HDZ je taj koji najbolje zna o braniteljima brinuti. Mislim da je stvarno, nemojte me ometati ako mogu da završim, znači da je stvarno i naša riječ i borba neprepoznata. I ja evo truditi ću se i kroz ove prijedloge da dobijemo stvarno kvalitetno razmatranje i ministarstva, da ne bude to samo podilaženje što često imamo slučaj ovdje da je netko od HDZ-ovih ili njihovih iz vladajuće koalicije dao određeni prijedlog pa evo oni su baš usvojili njegov prijedlog pa da ga malo podignu. Ajmo malo spustiti ovu razinu oko ovoga zakona i biti dostojanstveni i razmatrati bilo koji prijedlog dolazi li on iz bilo kojega kluba zastupnika da na kraju se utvrdi ono da li je to poboljšanje, da li je to dobro za naše branitelje, da li to može se održati na dulji rok. I mislim da ćemo onda svi biti kvalitetniji i da ovaj cijenjeni Dom jednoglasno podrži ovaj zakon. Izvolite. Pa naravno da ovaj zakon, zaboravio sam tamo i kazati ima, kao što sam rekao i u početnom da ima dosta stvari koje su pozitivne i to je činjenica od zdravstvenih sistematskih pregleda do nezaposlenih, jedinstveno će biti, vraćeni će biti na ministarstvo branitelja, jedinstveno i HVO koji su ljudi isto nisu mogli riješiti svoje probleme, otvaranje vremenskih perioda za ljude koji nisu mogli. Ne mislim da kolega koji je tu tajnik Vukić da će on imati nešto protiv nečega što je dobro ako je mislim u interesu svih nas. I naravno očekujem da će biti primjenjivan zakon od 1.1.2018. a ne 2019. ako je moguće jer znam da je premijer ovdje baš kada sam ga pitao da se maknu spomenici četnički, kada je micano i 11 naših branitelja da je on počeo pričati o hrvatskim braniteljima. Pa evo žao mi je ovo ako sluša da već ovaj zakon ako je moguće počne se primjenjivati od 1.1.2018. a ne 1.1.2019. kao što je kazano znači u Kninu. Naravno da … [[Govornik se ne razumije.]] branitelji u ovome trenutku ni HDZ, ni SDP, ni MOST, ovo je jedinstven zakon i očekujemo da ćemo zajednički donijeti ono što je najbolje i ne vidim niti jedan razlog da svi zajedno ovaj zakon ne podržimo. Zahvaljujem na odgovoru kolegi Bulju. Kolega Đakić ja bih vas lijepo molio da ne upadate. Prelazimo na sljedeću repliku. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče. Poštovani kolega Bulj, znači rekli ste naravno da ovaj zakon ima pozitivnih stvari ali ima i puno toga što smo mi iznijeli kao primjedbe. Ja sam i u pitanjima odmah to postavio a i vi ste u svom ovom uvodnom izlaganju iznijeli puno toga što nije spomenuto ni što sam ministar u svom izlaganju nije spomenuo, što nije u skladu sa onim predizbornim obećanjima koje je davao HDZ i sama ona u biti, načina na koji je predstavljen ovaj zakon da je on sveobuhvatni i da će sva ona disperzirana prava koja postoje u drugim zakonima i koja su po drugim ministarstvima obuhvatiti unutar ovog zakona, to se neće dogoditi, znači to smo danas ovdje i prezentirali a to nije tako ali to ne znači da zakon nema nekakvih pozitivnih aspekata. A što se tiče svega ostalog vidjeli ste, kako je evo i kolega Đakić se i sada ubacuje, kako je izgledala ova rasprava danas, gdje je praktički meni rečeno, već je gospodin Đakić presudio bi li ja ili ne bi bio hrvatski branitelj. To je tako ako si u HDZ-u a bio si u JNA onda nisi oficir u JNA, a ako si Vlaho Orepić, ako si u MOST-u i bio si u Domovinskom ratu, onda si oficir JNA. A to što je npr. isto general Krstičević iz JNA, on je u HDZ-u, njemu nitko neće reći da je on došao iz JNA, to je taj problem i taj HDZ-ov monopol na branitelje i one koji su branili Domovinu. A ja mislim ako bi se pogledalo da klub MOST-a u postotku ima najviše branitelja i dragovoljaca Domovinskog rata ali mi nismo, mi nemamo člansku iskaznicu HDZ-a. Nismo dizali nekakve povlaštene kredite braniteljske, nismo se okoristili i odmah nismo dovoljno dobri branitelji za HDZ-ovce.

Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Kolega Grmoja replicirajući gospodinu Bulju proziva mene što apsolutno nema nikakve veze sa raspravom koju je vodio gospodin Bulj. To da je pobjegao kada je trebalo saslušati moju repliku je činjenica. Molim vas nemojte zloupotrijebljavati institut povrede Poslovnika jer ničime nije povrijeđen, povrede Poslovnika a ove stilske bravure svakog od vas zastupnika to neka vama ide na dušu. Posebno napominjem danas u Visokom domu kada bi trebali biti jedinstveni što se tiče materije o kojoj se raspravlja. Imamo još jednu povredu Poslovnika. … [[Upadica se ne čuje.]] Hvala lijepo, jako ste ljubazni. Izvolite.

U kojoj si stranci tada je dobro što si bio oficir u JNA ili podoficir ili obrnuto. Smatram da svi hrvatski branitelji ovdje moraju jedinstveni biti, jer u Domovinskom ratu nije se gledalo tko je lijevo, tko je desno, svi smo bili složni, ja mislim da mi koji smo ovdje u ovoj sabornici, hrvatski branitelji ćemo to razumjeti i da ćemo zajednički naći modele kako ovaj zakon … [[Govornik se ne razumije.]] što bolji. Ne sumnjajući u trud uložen za ovo sve što smo preložili.

I sad taj čovjek želi biti u inspektoratu glavni. Evo, gospodin Brkić će reći jel to korektno prema hrvatskom branitelju, da Andrija Mikulić koji je iznio ovdje dokumentaciju o hrvatskom branitelju, ne stidim je se. … [[Upadica se ne čuje.]] ne stidim je se, ali on će biti sada kao šef svega. Zašto?

Ali, dobro. Vizionari su uvijek dobro došli. Imamo jednu završnu riječ još od strane državnog tajnika, Ministarstva branitelja. Izvolite. Hvala lijepa gospodin potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovane saborske zastupnice, poštovani saborski zastupnici. Budite sigurni da ćemo ih sve pomno analizirati i do drugog čitanja usvojiti one mjere koje su prihvatljive i opravdane kako bi dodatno, kvalitetno unaprijedili već predložene mjere i rješenja. Iako je Ustavom RH određeno da je država, posebnu skrb posvećuje zaštiti hrvatskih branitelja, hrvatskih ratnih vojnih invalida, udovica, roditelja i djece poginulih hrvatskih branitelja. Dana, 2 desetljeća nakon završetka Domovinskog rata, prava branitelja nisu regulirana i riješena na odgovarajući način. Činjenice koje možete iščitati iz rezultata studije koje je pred vama, a koje je bila jedan od temelja za izradu novoga prijedloga zakona, su jasni pokazatelji i stvarnog stanja i omogućuje bolji uvjet u segmente života hrvatskih branitelja. Braniteljska populacija stari, i njihovi zdravstveni problemi sve su teži, a brojke o smrtnosti, o prosječnoj dobi u kojoj umiru su zapanjujući. Bolnice su pune ljudi bez odgovarajućeg statusa i zato je potrebno ukinuti rok za ostvarivanje statusa hrvatskog branitelja ili HRVIJA kako bi se svim braniteljima ili stradalnicima Domovinskog rata omogućilo da njihova uloga u obrani domovini bude dostojanstveno vrednovana, a ostvarenje statusa je osnovni preduvjet ostvarenja svih mjera predviđenih zakonom. Krajnje je vrijeme da se statusna i materijalna prava svih hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata koja su niz godina bila disperzirana u druge zakon objedini i da se stvori pravna egzistencijalna sigurnost. Ako ne učinimo nešto na njihova prava danas, s obzirom na nemilosrdne brojke, bojim se da će za 10-tak godina više nećemo imati za koga. Što znači da sva prava se objedinjuju u jedinstveni zakon, osim jedinstvenog tijela vještačenja koje ostaje pred ministarstvom mirovinskog i rada. Ja bi htio još jednu stvar napomenuti, a to je da znači sve mjere koje su predviđene, kroz proračun ministarstva, kroz ovaj zakon, a odnosi se na proračun Ministarstva hrvatskih branitelja, su osigurane i za ovu godinu, zavisno, kada će zakon biti prihvaćen, a on će biti na snazi 8 dana nakon prihvaćenja. Znači sve mjere koje proizlaze iz zakona, odnosi se na proračun Ministarstva hrvatskih branitelja će biti odmah u funkciji nakon 8 dana, a mjere koje proizlaze iz mirovinskog, kroz mirovinski se rješavaju, oni će biti, jedan dio mjera će biti u 2018. a jedan dio mjera početkom 2019.

Nadam se da ćete dati svoj doprinos u usvajanje ovog zakona, jer ne smijemo dozvoliti da se oni koji su stvarali RH koji su dali život za nju, koji su ranjeni postali invalidi i njihovi obitelji koji su prošle su prošle sve strepnje i patnje s njima, gledati kao teret. Hvala vam svima na sudjelovanju u raspravi. S ovime smo iscrpili sve rasprave i zaključujem raspravu. I još jednom se zahvaljujem ministru hrvatskih branitelja koji je morao otići, državnoj tajnici, gospođi Nevenki Benić, državom tajniku gospodinu Ivanu Vukiću i načelnu sektoru gospodinu Ivicu Akmadži na obrazloženjima i tumačenjima ovog zakona. Hvala vam lijepo. O ovoj točci dnevnog reda, glasovati ćemo kad se za to steknu uvjeti.

Poslovnika Hrvatskog sabora, a sve u svezi s člankom 190. Poslovnika Hrvatskog sabora. Prigodom rasprave o ovoj točki dnevnog reda primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje zakona. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave temeljem članka 197. Poslovnika Hrvatskog sabora. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe. Pozivam gospodina državnog tajnika gospodina Kristijana Turkalja da nam da dodatno obrazloženje ovog konačnog prijedloga zakona. Izvolite. Zahvaljujem predsjedavajući. Poštovane zastupnice, poštovani zastupnici. Pred vama se nalazi Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članica EU. Zakon o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima između država članica EU bio je donesen kako bi se u hrvatski pravni poredak prenijele propisi EU sa područja pravosudne suradnje.

Taj zakon određuje oblike pravosudne suradnje između država članica poput Europskog uhidbenog naloga, priznanje izvršenja presuda kojima je izrečena kazna zatvora ili probacijska mjera i slično. Pred vama su četvrte izmjene i dopune zakona kojima idu za ciljem da se daljnje provede usklađivanje sa nove dvije direktive koje su u međuvremenu usvojene na nivou EU. Radi se o direktivi EU o pravu na pristup odvjetniku u kaznenom postupku i postupku na temelju Europskog uhidbenog naloga te pravo na obavješćivanje treće strane u slučaju oduzimanja slobode i na komunikaciju s trećim osobama i konzularnim tijelima te Direktiva o Europskom istražnom nalogu u kaznenom postupku.

Što se tiče druge direktive, ona ima za cilj da znači to je Direktiva o Europskom istražnom nalogu da stvori sveobuhvatni sustav izvođenja dokaza na području EU.

RH na temelju članka 85. Ustava RH i članka 172. Poslovnika u vezi s člankom 190. Poslovnika Hrvatskog sabora. Prigodom rasprave o ovoj točki dnevnog reda primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje zakona. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave člankom 197. Poslovnika Hrvatskog sabora. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe. Pozivam državnog tajnika gospodina Kristijana Turkalja da nam da dodatno obrazloženje ovoga zakona. Zahvaljujem predsjedavajući. Zastupnice, zastupnice, poštovani. Evo pred vama je Konačni prijedlog Zakona o međunarodnom privatnom pravu. To je propis kojim ne prenosimo pravila EU.

Dakle prošlo je 35 godina od kada je, mi ga zovemo ZRS na snazi od tada su se okolnosti značajno promijenile i smatrali smo da je potrebno ovaj zakon modernizirati. Ono što ovaj zakon pokriva, to su pravila o mjerodavnom pravu koje se primjenjuje na privatnopravne odnose sa međunarodnim obilježjima, to su pravila o nadležnosti kao i pravila za priznaje i ovrhu stranih sudskih odluka čiji su predmet navedeni privatnopravni odnosi sa međunarodnim obilježjem. Ono što je bitno u svrhu preglednosti mjerodavnih propisa pojedine odredbe Zakona o međunarodnom privatnom pravu upućuju na primjenu relevantnih uredbi EU i međunarodnih ugovora. U tom pogledu, Zakon o međunarodnom privatnom pravu slijedi pristup koji je prihvaćen u drugim državama članicama u kojima se u novije vrijeme donose zakoni kojima se kodificira međunarodno privatno pravo kao što su na primjer belgijski, nizozemski, češki, bugarski, rumunjski zakon. Cilj je bio da se izbjegne dualistički sustav između trećih država i onoga sustava koji će postojati između država članica EU.

Predlagatelj je sada pripremio Konačni prijedlog zakona o međunarodnom privatnom pravu koji je u odnosu na tekst prijedloga zakona dorađen. Uvažene su primjedbe Odbora za zakonodavstvo Hrvatskog sabora koje su se odnosile na 4 članka i oni su uređeni nomotehnički. Također u odnosu na članak 80. prihvaćena je primjedba Odbora za zakonodavstvo da se izmjenama jednog zakona ne stavljaju odredbe drugih zakona van snage, pa je tako izbačena odredba kojima su se tražile promjene odredaba Zakona o parničnom postupku i Pomorskog zakonika. Uslijed toga je bilo potrebno odrediti dulji vacatio legis, odnosno dulje vremensko razdoblje za stupanje na snagu kako bi se predmetna dva propisa moglo u međuvremenu izmijeniti. Također dulji vacatio legis nam je bio potreban s obzirom da se radi o značajnoj izmjeni u pristupu ovoj materiji, da se onda praktičari kroz edukacije mogu pripremiti za primjenu tog zakona. Slijedom navedenog predviđeno je da će zakon stupiti na snagu 29. siječnja 2019. isti dan kada će stupiti i dvije važne uredbe koje uređuju to isto područje. Ono što je bitno, dakle odgoda primjene ovog zakona neće dovesti do pravnih praznina i služi isključivo za što bolje pripremanje njegove primjene u praksi. Imamo jednu repliku. Zbilja samo viši komentar pogotovo na ovaj zadnji dio što ste tiče vacatio legisa, dakle odgode primjene zakona na 29. siječanj 2019. Naravno ovo što ste spomenuli da 35 godina podučavamo studente i radimo po jednome zakonu iz onoga, znači ušli smo u EU a mi govorimo o zakonskim normama i propisima iz bivše države. Dakle, mislim da je ovo trebalo i ranije, ali sigurno da malo iščitavajući i sami ovaj materijal, a pogotovo u usporedbi na onaj prijašnji da će i ovaj period vacatio legisa koristiti za izradu već novih literatura na samom fakultetu, a prije svega radi uklanjanja svih onih pravnih nesigurnosti, nedostataka koje smo imali naravno ulaskom u EU i novim odredbama samog međunarodnog privatnog prava. Žele li možda izvjestitelji odbora uzeti riječ? Otvaram raspravu. Izvolite. Hvala lijepo. Evo bit ću vrlo kratka budući danas smo se stvarno iscrpili dugotrajnom raspravom i već smo svi pomalo umorni. Naravno da smo svi mi, a pogotovo mi pravne struke sretni što nakon 35 godina dobivamo novi zakon, moderan zakon koji će zaista nekim i novim institutima puno bolje riješiti ovo područje i sigurno da je stoga i iz razloga navedenih od strane državnog tajnika zaista opravdan ovakav vacatio legis. Mislim da je on čak i spretno utvrđen obzirom na stupanje ove dvije važne uredbe. Ono što bih jedino još istaknula, a to je da je u odnosu na sada važeći zakon u novom zakonu proširena mogućnost pribavljanja obavijesti o stranom pravu od drugih tijela, vještaka i specijaliziranih ustanova prilikom utvrđivanja sadržaja stranog prava kao i da je proširena primjena hrvatskog prava na situacije na kojima se ne može utvrditi sadržaj stvarnog prava, te isključenje primjene pravila stranog prava o određivanju mjerodavnog prava u slučajevima upućivanja na strano pravo, odnosno ukidanja uzvrata u tim slučajevima. Isto tako je bitno reći da je javni poredak, odnosno hrvatski javni interes zaštićen pravilima neposredne primjene koje se mogu primijeniti u svakoj situaciji bez obzira na to koje je pravo mjerodavno što je za nas vrlo važno. Evo ispred kluba HDZ-a mogu reći da smo vrlo zadovoljni što je ovaj zakon evo danas došao u drugo čitanje.

Imamo jednu repliku. Poštovani kolega Ante Bačić, izvolite. Poštovani potpredsjedniče, državni tajniče. Evo kolegice naglasili ste da ovaj zakon donosimo nakon 35 godina primjene Zakona o rješavanju sukoba zakonom koji su propisani drugih zemalja o određenim odnosima.

veće međunarodne pokretljivosti, veće potrebe i većih ostvarivanja upravo međunarodnih privatnih odnosa. U ovom zakonu su dobro određene i drago mi je šta su i prihvaćene nekakve sugestije Odbora za zakonodavstvo, dobro su obuhvaćene upravo u ovim općim odredbama pojmovi vezano i za državljanstvo, prebivalište i ostalo. Bitno je naglasiti upravo ovim zakonom se nastoji izbjeći sudska nadležnost hrvatskih sudova i sudova stranih država, u drugom djelu rješava se isto pitanje osobnog statusa, stalnog prava, prava intelektualnog vlasništva što je sve više regulirano i treba naglasiti definitivno da je proširena mogućnost upravo ovim zakonom, mogućnost pribavljanja obavijesti o stranom pravu drugih tijela vještaka što su sudovi do sada imali veliki problem, a mogu i misliti koliki je problem bio upravo korištenjem zastarjelog zakona staroga 35 godina. Naglasak je na većoj stranačkoj autonomiji i u dijelu trećem je još i regulirano sama nadležnost i postupak i bitno na kraju, i samo priznavanje ovrha stranih sudskih odluka što je iznimno bitno. Za kraj ću samo naglasiti da trebamo definitivno biti pošteni i zahvaliti akademskoj zajednici sa svim pravnim fakultetima na području RH koji su u misiji inicijatori da se ova materija riješi, radili su dugo, 4 godine tako da im ovim putem definitivno hvala i moramo ovo primijeniti što prije. S ovime zaključujem raspravu o ovoj točki dnevnog reda glasovat ćemo ovoj točki kad se za to steknu uvjeti.

Prelazimo na slijedeću točku dnevnog reda: - Prijedlog Zakona o prestanku važenja Zakona o umirovljeničkim fondu, prvo čitanje, P.Z. broj 191 Predlagatelj je Vlada RH na temelju članka 85. Ustava RH i članka 172. Poslovnika Hrvatskog sabora. Prigodom rasprave o ovoj točki dnevnog reda primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo. Molim državnu tajnicu u Ministarstvu rada i mirovinskog sustava poštovanu gospođu Majdu Burić da nam da dodatno obrazloženje zakona. Izvolite. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane saborske zastupnice i zastupnici, dobra večer. Dakle Zakon o umirovljeničkim fondu donesen je radi izvršenja obveza proizašlih iz Zakona o provođenju odluke Ustavnog suda RH od 12. svibnja 1998. godine kojim je uređeno obeštećivanje korisnika mirovine prema odluci Ustavnoga suda RH od 12. svibnja 1998. Na temelju navedenog zakona osnovan je i poseban umirovljenički fond iz kojega su se korisnicima mirovina ili njihovim nasljednicima iz prvog nasljednog reda, svake godine isplaćivale svote pojedinačnih obeštećenja. U razdoblju od 2006. do 2016. godine HPB Invest d.o.o. društvu za upravljanje umirovljeničkim fondom isplatilo je ukupno 10,2 milijarde kuna za 488 577 članova umirovljeničkog fonda. S obzirom da je 19. prosinca 2013. godine isplaćena posljednja rata duga umirovljenicima, RH je kao osnivač umirovljeničkog fonda izvršila svoju posljednju obvezu isplate obeštećenja svim članovima fonda te je time prestala potreba za postajanjem umirovljeničkog fonda.

Radi se konkretno o 6 sudskih postupaka ukupne vrijednosti 436 646 kuna. Na dan 30. lipnja 2017. godine iznos sredstava na računu RH kao članu umirovljeničkog fonda, iznosi 5,4 milijuna kuna.

Nadzor nad poslovanjem društva za upravljanje fondom u djelu koji se odnosi na obveze koje za društvo proizlaze iz ovog zakona, obavljat će također HANFA.

Želi li možda izvjestitelj odbora uzeti riječ? Zahvaljujem. Otvaram raspravu. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovana državna tajnice, kolegice i kolege. Kao što sam i govorio u ime kluba GLAS-a i HSU u vrijeme rasprave o izvješću o radu umirovljeničkog fonda od 2010. do 2015. da se nameće potreba da se da prestane, odnosno, da se likvidira, odnosno zatvori umirovljenički fond. S obzirom da je ispunio svoju obavezu, evo, nismo dugo čekali, taj prijedlog zakona je došao na naše stolove odnosno, na dnevni red i raspravljamo o tom prijedlogu Zakona o prestanku važenja Zakona o umirovljeničkom fondu u prvom čitanju. Šteta, mislim ne želim utjecati na poslovnik, ali ovo doista, u ovom zakonu doista neće biti promjena do drugog čitanja, tako da naravno, da je u pravu Ured za zakonodavstvo RH, da gura što je moguće više zakona u dva čitanja, ali ovdje doista nije bilo potrebno i vjerujem da se nitko od nas ne bi bio protivio hitnom postupku.

Jer doista nema nikakvog razloga da jedna takva institucija funkcionira u hladnom pogodnu, stvara troškove, nema nikakve koristi jer svoju zadaću sa izuzetkom ovih 5, 6 sporova koje se vode u ostavinskim raspravama, čija vrijednost je relativno mala, procijenjena vrijednost je relativno mala, ovaj hladan pogon je pak plaćanje određenih provizija i HPB investu i određena administracija i upravni odbor itd. doista nema smisla. I ovo je izvrstan prilog racionalizaciji poslovanja opće države. Ja istovremeno kao sudionik ovog cijelog projekta od početka iznimno sam ponosan da je ovo započeto 2006. i da je to došlo do svog kraja. Ne znam, valjda ja nisam bio dovoljno uvjerljiv, ali, tada se glasalo u televizijskoj emisiji Otvorno, 91% građana RH, tada 2005. nije vjerovalo da će umirovljenici dobiti niti jednu kunu. Dakle, jako mi je drago da smo ih razuvjerili i da je vrijedilo vjerovati u realizaciju ove ideje i nekako vam je draže kad puno ljudi ne vjeruje a onda se nešto dogodi. Istovremeno moram reći da nije bilo političke volje, ni tada, možda ni mogućnosti, ni kasnije obešteti. I još 3 kategorije koje jesu oštećene, koje su prošle ispod radara, ali tu nazad se više ne može i što je bilo bilo, ovoga se više nitko dohvati neće. Ja sam pokušao više puta inicirati da se još ljudi uključe, npr. bilo je 700 ljudi koji su bili u radnom odnosu, odnosno, bili su u radnom odnosu kod stupanja na snagu ovog zakona ali su bili u mirovini do 1998. Dakle, u onom direktnom iščitavanju članaka zakona, njih bi pripadalo pravo na obeštećenje.

Dakle, ja u svoje osobno ime ne amnestirajući nikoga, ispričavam se tim ljudi koji nisu ostvarili to pravo, ali bez obzira na sve to, ovo je jedan veliki projekt koji je prošao, evo kroz ukupno 11, odnosno, praktički u 9 godina je realiziran 2006. do 2013. i mislim da na kraju krajeva svi možemo ovo jednoglasno podržavati ovaj zakon i biti na neki način, ajde, možemo biti zadovoljni s ovom realizacijom, iako traume umirovljenika od 1994.-1998. kad ih je pripadalo 100 a dobivali su za 40% umanjenu mirovinu, ne možemo nikako kompenzirati. Isto tako treba reći, da oni koji nisu, kojima nije izračunato pravo na novčanu naknadu, odnosno, na obeštećenje, nisu ostali bez onih 100 kuna i 6% jer se ona do dana današnjega, kojeg netko živ, njima isplaćuju i ugrađeni su i u građevnom su mirovinu. Dakle, moram priznati, da sve dosadašnje vlade, počevši tada sa Vladom gospodina Sanadera su bile benevolentne prema rješavanju ovih problema. Nije to išlo glatko, nije se nitko gurao ajmo to riješiti, ali na jedan razuman način se pristupalo rješavanju ovog problema i kada je krenulo onda je to išlo kako treba. Još treba dodati ovdje da rečeno je oko 480000 je dobilo obeštećenje, međutim, nekih 40000 ljudi nikada nije podignuli jer su obeštećenja bila na razini 50 lipa, 5 kuna, 150 kuna, 500 kuna i onda još kad se to ponudilo u varijanti ili pola u 2 godine ili cijeli iznos u isplati 8 godina, odnosno 6 godina sa 2 godine počeka, ti ljudi se nikad nisu javili. I opet moram reći bilo je tu i drvlja i kamenja jer se skupilo otprilike nekih 190 milijuna kuna, ne moram baš biti precizan u decimalu, 2005. godine na računu fonda od tzv. ošasne imovine i od ovih ljudi koji nikada se nisu javili. Dakle i od onih koji su umrli bez nasljednika, to postaje ošasna imovina, odnosno imovina države Hrvatske. I onda smo 2015. predložili da se svim umirovljenicima isplati božićnica, jednokratni dodatak na mirovinu i to po onom obrnutom principu da oni koji imaju najniže, koji imaju najniže mirovine dobiju najveću božićnicu. Naravno da je to 2015. propisano, na neki način proglašeno kao predizborni trik, međutim neka neko misli što hoće, ja mislim da smo mi to ispravno dali umirovljenicima jer je to bilo i tako i tako njihovo odnosno od njihovih kolega. Evo, nema se tu što puno dodati jer doista samo netko tko je zločest bi mogao ići analizirati odnosno nalaziti primjedbe ovoj retrospektivi jer ovdje nema ni jedne krive činjenice, dakle sve su činjenice bitne za isplate, bitne za datume, bitne za iznose u obrazloženju ovoga zakona navedene. Tako da je ovo sve jasno ako netko želi a može si to i zadržati kao jedan povijesno retrospektivu svega što se događalo. Zakon ima sve ove obaveze koje je već državna tajnika, odnosno sve ove članke i ove norme koje je već državna tajnica pročitala i naglasila tako da ih nema potrebe, nema potrebe ponavljati.

Zahvaljujem gospodinu Hrelji na ovoj raspravi. U ime Kluba zastupnika HDZ-a poštovani kolega Ante Babić.

Nastavno na ovo što je rekao gospodin Hrelja, ja ću samo nadodati da je i nakon one odluke Ustavnog suda zapravo ovo pravo na obeštećenje su imali korisnici starosnih, prijevremenih starosnih, invalidskih i obiteljskih mirovina ostvarenih prema Zakonu o osnovnim pravima iz mirovinskog i invalidskog osiguranja. Kolega Hrelja je govorio da je ovo zapravo jedna kronologija događanja koja nam je predočena u ovom prijedlogu zakona od 2006. do 2013. godine.

Onaj jedan dio neriješenih predmeta zapravo će se isplatiti iz tih sredstava koliko znam njih je 6. Sam zakon ima 11 članaka i oni zapravo samo govore o onoj provedbi koja se odnosi na HZMO. Sve troškove, naravno nastale za račun bivšeg fonda te troškove koji nakon stupanja na snagu ovog zakona nastanu u svezi s izvršenjem preostalih obaveza koji su proizišli iz ovog zakona o provođenju ove odluke Ustavnog suda RH radi obeštećenja korisnika, povodom te odluke Ustavnog suda snosi i sam zavod. Mene jedino čudi što idemo u dva čitanja, mislim da to uopće nije bilo potrebno. U ime Kluba zastupnika SDP-a, poštovani kolega Gordan Maras. Kada govorimo o Prijedlogu zakona o prestanku važenja Zakona o umirovljeničkom fondu, sve je tu već i u prethodnoj raspravi u prvom čitanju rečeno. Nije bilo moguće, pardon, mislio sam na jedan drugi zakon, malo je kasno pa evo popušta i koncentracija ali mislio sam reći da možda nije potrebno raditi uopće dva čitanja s obzirom da se ovdje radi o nečemu što je logičan potez nakon određenog perioda i svog ovo novca koji je prošao preko tog računa, odnosno preko tog fonda i koji je te članove, njih 88 tisuća na neki način sa 10 milijardi kuna i obeštetio. I jedna priča koja tu traje određeno vrijeme se privodi kraju. I Klub zastupnika SDP-a će podržati ovo, ovaj zakon i u prvom i u drugom čitanju tako da jednostavno evo završimo jedan proces koji je trajao određeni period i koji je po nama bez obzira što se tu provlačilo mnogo tema i sa nekim temama se mi tu ne slažemo, jasno to smo imali isto također raspravu u ovom Visokom domu. Ali je bitno reći da jedan posao je okončan i da jednostavno je potrebno donošenje ovog zakona. Evo, Klub zastupnika SDP-a podržava. Prelazimo na sljedeću raspravu, pojedinačnu, poštovani kolega Mirando Mrsić. Zahvaljujem. Želi li možda predstavnik predlagatelja završnu riječ?

Evo malo je kasno pa sam se i ja zabunila, uglavnom samo jedna rečenica, drago mi je da ste svi pozitivno reagirali vezano uz prijedlog ovog zakona. I mislim da je kolega Hrelja u jednoj rečenici dobro rekao, samo onaj tko je jako zločest bi mogao biti protiv ovoga. Eto tako da, drago mi je da svi mislimo zaista isto i da je ovime dokazano da je država Hrvatska uvažila prama umirovljenika i vratila dug s kamatama. Zahvaljujem državnoj tajnici na ovoj završnoj riječi. S ovime zaključujem raspravu i glasovati ćemo o ovoj točci dnevnog reda kad se za to steknu uvjeti.

Nema. Zahvaljujem. Na temelju članka 85. Poslovnika Hrvatskog sabora. Prigodom rasprave o ovim točkama dnevnog reda primjenjuju se odredbe poslovnika koje se odnose na prvo čitanje Sabora. Raspravu su proveli matični odbor i Odbor za zakonodavstvo, Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo. Molio bi državnu tajnicu poštovanu Majdu Burić, da nas dodatno izvjestiti i dodatno obrazloži ove prijedloge i ova dva zakona. Izvolite.

Stoga Ministarstvo rada i mirovinskoga ustava, predlaže da se Zakonom o izmjenama Zakona o radu izmjeni članak broj 2. vezno uz implementaciju navedene direktive, te da se izmjeni članak 151. vezan uz sudsku nadležnost, u postupku nadomještanja suglasnosti, na način na koji je to bilo uređeno Zakonom o radu 2009. g. te da se na odgovarajući način izmjene i druge odredbe koje čine radno pravni institut suodlučivanja. Sve to predsjedniče spojiti ću sa Zakonom o europskim radničkim vijećima, budući da je rasprava objedinjena. Vezano uz to što je blisko samoj tematici o kojoj sam maloprije govorila, valja reći da je tijekom normativnog postupka utvrđeno da je Zakonom o izmjeni i dopunama Zakona o europskim radničkim vijećima potrebno izmijeniti članak broj 2. opet zbog implementacije i točnog navođenja samog naziva direktive, te naziva novih direktiva. Treba dopuniti i članak broj 14. koji se odnosi na uvijete za rad pregovaračkog odbora, te članak 31. vezan uz uvjete za rad Europskog radničkoga vijeća kako bi se, to je najbitnije, od svega osigurali uvjeti za lakše sudjelovanje na sastancima svim članovima pregovaračkog odbora i europskog radničkoga vijeća, pa tako i članovima pomorcima i to uporabom suvremenih komunikacijsih kanala, informacijskih i komunikacijskih tehnologija sukladno zahtjevima Direktive EU 2015/1794. Posljedice do kojih će dovesti donošenje Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o Europskim radničkim vijećima, jesu ispunjenje međunarodne obveze RH već spomenute implementacija direktive, te osiguranje odgovarajuće razine prava kod poslodavca na transnacionalnoj razini, a sve u skladu sa europskim standardima. Eto toliko. Zahvaljujem državnoj tajnici, poštovanoj Majdi Burić na ovim obrazloženjima, ova dva objedinjena zakona. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, poštivana državna tajnice naglasili ste, spomenuli ste par puta upravo status pomoraca kako smo mi pomorska zemlja, imamo dosta pomoraca, bitno je naglasiti to vezano za ove izmjene Zakona o radu, bitno je naglasiti da je upravo RH jedna od država članica koja u svom zakonodavstvu nije primjenjivala isključenje upravo pomoraca i posebice ovo posebnim odredbama zakona koji se tiču ove izmjene a to je vezano za pravo sudjelovanja radnika o odlučivanju koji iskazivanjem kolektivnog viška te prava radnika pri prijenosu ugovora o radu na novoga poslodavca, upravo ovaj zakon isključuje pomorca tj. radnik i pomorac se poistovjećuju i postaju jedno.

Želi li možda izvjestitelj odbora uzeti riječ? Izvolite, predsjednik Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo.

Znači vezano i uz jedan i uz drugi zakon, odbor je nakon proveden rasprave jednoglasno sa 9 glasova za, odlučio predložiti Hrvatskom saboru da se donesu slijedeći zaključci, da se prihvaća zaključak i o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o europskim radničkim vijećima i o Prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o radu P.Z. broj 187 i P.Z. broj 185. Zahvaljujem predsjedniku odbora poštovanom gospodinu Gordanu Marasu na ovom obrazloženju. Otvaram raspravu objedinjenu za oba zakona. U ime Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista, poštovani kolega Miro Bulj.

Izvolite.

Dakle, ok, danas je ovo u redu da smo objedinili ovu raspravu, slična je tematika ali nije potpuno ista ako se može u drugom čitanju da to bude ipak u planirano neko prikladnije vrijeme i da ti bude da se pokuša oba dva zakona pojedinačno raspravljati, nisam se htio protiviti jer nema smisla, jer ovo možemo doista u prvom čitanju odraditi a mislim da neće biti ni velikih primjedbi na ova dva prijedloga zakona i vjerujem da neće biti ni amandmana njih jer su precizni, korektni, ciljani, dakle nema nekih dilema. Na kraju krajeva dovoljan pokazatelj kad su izmjene i dopune Zakona o radu, usuglašene sa socijalnim partnerima što znači sa poslodavcima i sindikatima, to znači i većinom državnih institucija koje su zainteresirane, znači da bi mi ipak takvim zakonima trebali pristupiti sa vrlo visokom razinom povjerenja i da ne bi trebali u takve prijedloge zakona sumnjati. Ono šta želim reći da sad nam Zakon o radu je pojačan još za neke direktive, dakle nije dovoljno onim koji žele samo čitati Zakon o radu onako kako je napisan, nije dovoljno jer okvir Zakona o radu se bitno proširio jer je u pravni sustav direktno ugrađena direktiva EU-a. Prema tome, meni je drago jer su se pomorci, to vjerujem da zna i kolega Bačić, dugo godina borili za priznavanje svojih prava, za prenošenje staža, za bez obzira da li su radili i plovili na domaćim brodarima ili na stranim brodarima, ako neko sumnja da nam se nikako nije isplatilo ući u EU, ovo su sigurno dokazi da za te strukture se isplatilo i ući i primjenjivati zajedničko europsko normativno uređenje odnosno praksu. Naravno da je ovdje uz suglasnost socijalnih partnera riješeno i pitanje nadomještanja suglasnosti prilikom otkaza sindikalnom povjereniku, dakle nadomještanje suglasnosti ili sindikata ili radničkog vijeća sudskim postupkom.

Tako da nemamo nekih posebnih dilema i GLAS, HSU će Zakon o radu podržati i u prvom i u drugom čitanju. Što se tiče Europskih radničkih vijeća one nisu novotarija. Dakle, one naše tvrtke koje su kupile neke solidne kompanije ja imam neka iskustva sa Schott Boralom iz Pule, tvornicom stakla, nekadašnje Boris Kidrić. Oni jesu poštivali odluke još i dok nismo bili u EU pozivanju naših članova Radničkih vijeća na zajedničke sastanke. Barem su to učinili jednom, barem su to učinili jednom godišnje. Tako da su se oni međusobno poznali, da su komunicirali i da to nije bilo naša tvrtka u Puli, nije bila izolirani otok, odnosno da nije znala kakvu politiku matična tvrtka vodi. Danas to govorim pred petnaestak godina, danas je sve krenulo naprijed i mogućnosti komunikacije i video konferencije i sve ono i u suštini o tome govori, o takvim uvjetima za rad Radničkih vijeća govori ovaj zakon da su svi poslodavci dužni u svim svojim dijelovima gdje imaju svoje ekspoziture da tako nazovem i zaposlene djelatnike osigurati uvjete da Radničko vijeće, centralno Radničko vijeće komunicira sa svim Radničkim vijećima u tvrtkama kćerima. Kad bi znao za sudbinu Todorića, ja bih mu sada rekao da on mora to osigurati u odnosu na Mercator, odnosno njegovu kćerku u Sloveniji. To još ne mora napraviti ako neće prema Srbiji i Bosni i Hercegovini, ali tu ne znam koja će biti sudbina cijelog tog koncerna Agrokor pa neću se istrčavati sa nikakvim preporukama. Međutim, znam da od naših poslodavaca će ovo morati provesti jer ja sam do sada govorio o onome što su drugi provodili u odnosu na njihove ekspoziture u hrvatskoj.

Dakle, ima svoje zaposlene. On će sigurno morati implementirati ovaj zakon i pobrinuti se da mu Radnička vijeća, bez obzira što to baš nije takva u informatičkoj industriji vrijede neka druga pravila. Ali ako želi imati dugoročnost i stabilnost, a zapošljava ljude jedan veći dio na određeno vrijeme ovdje. Ali će, uzima i za stalno, prema tome to će morat činiti i po drugim državama ne samo Europe, nego svijeta. I mislim da će morati provoditi ovaj zakon koji je isto tako veoma precizan u definiranju obaveza prema funkcioniranju Radničkih vijeća u hajmo reći u firmama kćerima ili u ekspoziturama matične firme iz naše zemlje ili naših ekspozitura u odnosu na drugu matičnu zemlju.

Prelazimo na sljedeću raspravu u ime Kluba zastupnika IDS-a, PGS-a, LRI-a poštovani kolega Tulio Demetlika. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, cijenjena državna tajnice gospođa Burić, kolegice i kolege zastupnici. Kao što je i predlagatelj objasnio Prijedlogom zakona o izmjenama Zakona o radu izmjenjuju se opće odredbe zakona kako bi bilo vidljivo da je zakon u skladu sa EU direktivama u pogledu pomoraca, odnosno da sadržaj općih odredbi koje određuje predmet Zakona o radu upućuje na to da se ovaj opći propis primjenjuje i na radnike pomorce. Klub IDS-a, PGS-a i Liste za Rijeku sigurno je da će ovaj zakon podržati. Međutim, mi želimo nešto još predložiti ako se može nadopuniti, ali sigurno ne samo kroz vaše ministarstvo, nego i u suradnji sa Ministarstvom financija. Ne znamo koji su ti ostali, ali ja bih predložio za ove ostale da probate uključiti jednu skupinu radnika koji nisu obuhvaćeni ovim zakonom i nalaze se u podređenom položaju u odnosu na radnike pomorce. Kolega Bačić je rekao da mi smo pomorska zemlja i da sigurno pomorci po tome smo poznati. Međutim, isto tako smo poznati po nekim drugim strukama koji isto tako puno rade vani i to se radi o tzv. izaslanim radnicima. Možda je nepoznati taj izraz za izaslane radnike, ali ja ću tu definiciju izaslanog radnika pročitati. To je radnik, tj. fizička osoba koja za poslodavca sa sjedištem u RH obavlja posao u drugoj državi. Takve radnike hrvatski zakoni diskriminiraju poreznim i socijalnim tretmanom u odnosu ja govorim opet na pomorce. I to ću reći da je isto tako jedan od razloga zašto nam mladi stručnjaci odlaze iz Domovine, a ovdje u ovom Visokom domu često govorimo na koji način pomoći i spriječiti da se mladi odseljuju, a ja ću pokušati obrazložiti zašto. Znači hrvatski stručnjak je sigurno danas izvozni potencijal ove zemlje i kod upućivanja naših stručnjaka u rad u inozemstvo, da li su to informatičari kao što je spomenuo kolega Hrelja veliki centar Infobip koji ima u 40 zemalja svijeta svoje urede. Da li su to građevinari, da li su to radnici kao što je primjer Đuro Đaković? Da li su to strojari, elektroinženjeri ili bilo koji drugi sektor. Kod nas ne postoje nikakve porezne olakšice kod obračuna poreza i doprinosa na dohodak. Zato sam rekao da nam je potrebno i Ministarstvo financija. Znači osobe koje provedu na radu izvan Hrvatske više od 183 dana godišnje u najmanju ruku bi trebale biti tretirane kao pomorci. Naime, član posade broda u međunarodnoj plovidbi koji u Republici Hrvatskoj ima uobičajeno boravište ili prebivalište, ako provede na brodu u međunarodnoj plovidbi 183 dana i više nije obveznik poreza na dohodak od nesamostalnog rada. Za druge djelatnosti čiji se zaposlenici provede isti broj dana u inozemstvu ne postoje nikakve olakšice. Zato ako se želimo ugledati i uvodimo EU direktive i ugledamo se na naše susjedne zemlje onda ćemo vidjeti, neću nabrajati te sve primjere. Ali naše susjedne zemlje od Slovenaca, Talijana i spomenut ću i Srbe oni, znači za zaposlenika se definira plaća konkretno u Sloveniji koju ostvaruje kada radi u zemlji i dodatak koji ostvaruje dok je on izaslan u inozemstvo. Znači, na dodatni dio kojega ostvaruje vani ne plaća se nikakav doprinos, a na onaj osnovni u zemlji se plaća po jednoj ljestvici od 16 do 40% U Italiji je slično. Znači preko 183 dana. Na onu osnovicu se plaća 40%, na onaj dodatni dio nula. U Srbiji, oni su još to dodatno ćemo reći subvencionirali ili potaknuli, tako da čak i danas mnoge tvrtke koje su danas sa sjedištem u Hrvatskoj razmišljaju, to može se provjeriti kod Hrvatske udruge poslodavaca o preseljenju sjedišta upravo u te zemlje kako bi dobili te olakšice. Kod njih je čak dvostruka minimalna osnovica i na nju se plaća kod Srba 10 do 15% a onaj dodatak ništa. E sad u Hrvatskoj imamo naš Zakon o doprinosima i kod nas postoje tri mogućnosti. Znači, osnovica na koju poslodavac obračunava i plaća doprinose je plaća utvrđena kolektivnim ugovorom ako ga je poslodavac obavezan primjenjivati. Druga mogućnost je ako kolektivni ugovor nije donesen plaća se određuje Pravilnikom o radu, a ako poslodavac nije obvezan donijeti ni Pravilnik o radu plaća se određuje ugovorom o radu prema članku 37. istoga zakona a to je najveća plaća koju bi radnik za iste ili slične poslove ostvario u RH utvrđena prema navedenim aktima uvećana za 20% I to nije sve. Znači, kad taj izaslani radnik izađe iz Hrvatske ako radi u zemljama u EU ili europskom gospodarskom prostoru, to znači Norveška, Lihtenštajn i Švicarska, te u zemljama u kojima RH primjenjuje ugovor o socijalnom osiguranju, a to je BiH, Makedonija, Srbija, Crna Gora i Turska u tom slučaju ne plaća dodatnih 10% za zdravstveno osiguranje. Ako ide u neke zemlje druge, onda još mora plaćati 10% dodatnog tog zdravstvenog osiguranja i koji plaća normalno na ukupan iznos plaće. Znači, ako uzmemo da smo se priključili EU onda tražimo mi iz IDS-a da se i promijeni način oporezivanja te plaće. Znači kod nas plaće se podliježu oporezivanju u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak i bez obzira da li se isplaćuje plaća u RH ili se isplaćuje drugi dio van on je jednak i oporezuje se kao dohodak od nesamostalnog rada. Što bih htio reći. Rekao sam, zbog toga nam mladi stručnjaci odlaze vani, poslodavci prebacuju tvrtke u druge zemlje i mislim da bi kroz taj zakon i zajedno sa Ministarstvom financija molili da se to sagleda možda kroz ovo prvo ili drugo čitanje, da se to ugradi. I na taj način znači da se taj položaj izaslanih radnika i porez na njihove plaće izjednači sa odredbe koje su propisane kao i za pomorce. To bi bilo po nama najjednostavnije. Možda će netko reći za pomorce je drugačije jer oni su na moru, nesigurni. Međutim, vjerujte mi da ti stručnjaci koji rade u ne znam raznim pogonima da li su to termoelektrane, čeličane u zemljama kao što je ne znam Bangladeš, Indija, opasnim zemljama gdje su praktički kao u koncentracionom logoru i sa pratnjom se odvoze do njihovog hotela gdje spavaju, da su u gorim uvjetima nego sami pomorci. I ono što ste rekli da spominjemo stalno EU standarde, imam još jedan baš tehnički prijedlog da se malo moderniziramo i ubrzamo, da budemo efikasniji u birokraciji. Znači kad ti radnici konkretno idu po hitnom nekakvom pozivu van na dan, dva, tri radi se o jednoj potvrdi koja se stručno zove A1. Znači to je dokaz da se doprinosi plaćaju u toj državi članici i da ne postoji obveza plaćanja doprinosa u drugim državama članicama. Kad poslodavac zatraži taj formular A1 on kod nas ga čeka između 7 i 15 dana. U državama Europe to ide normalno e prijavama, a danas kod nas da li je i zdravstveno i mirovinsko smo razvili taj sustav e prijava, onda bi bilo dobro da se i taj model riješi tako da on u praktički jedan dan, jer mora sa sobom donijeti tu original dokumentaciju u tvrtku u koju dođe u drugu državu. I možda na kraju nije vezano za konkretno ovaj zakon, ali ono što nas svih muči, a to je spomenuo i gospodin Hrelja u svom prijašnjem nastupu vezano za zapošljavanje umirovljenika. Mi znamo da po našem zakonu može se sklopiti ugovor o radu na ona četiri sata. Mislim da nam nedostaje radnika u svim djelatnostima i da se stvarno izvidi mogućnost na koji način da se aktivno umirovljenici ako ništa drugo kod nas u Istri zbog turističke sezone, ali vjerujte i zbog drugih sektora. I kao zadnje, govorimo stalno o manjku radne snage, mislim da je sada vrijeme već da se razmišlja o novim kvotama za radnike iz drugih zemalja jer znamo da u svim djelatnostima kad slušamo poslodavce, ne znam, od našeg Uljanika u brodogradnji fali zavarivača, bravara, metalaca, građevinara, da ne govorimo o djelatnika u turizmu. Zahvaljujem poštovanom kolegi Tuliju Demetlika. Silvano Hrelja, izvolite. Poštovani kolega Tulio, vi se dirnuli u jedan vrlo aktualni problem i u cijeloj EU. Naime, problematika izaslanih radnika nije baš tako jednostavna i to je točka prijepora u zemljama EU-a jer jedan dio zemalja želi da oni budu plaćeni prema standardima ili prema razini plaća koja je u državi domaćinu, dakle tamo gdje, recimo iz Hrvatske bude izaslan, a jedan dio zemalja tvrdi da su onda njihovi radnici, zaposlenici njihovih tvrtki nekonkurentni ako plaćaju istu, njima istu plaću, kao što Austrijanac plaća svojim radnicima plaću. Tako da tu ima poprilično prijepora, stavovi sindikata su suprotstavljeni, još nemamo neki jasan stav u EU o razini prava izaslanih radnika. Mislim, na tome se intenzivno radi. Ako ima nečeg novog, vjerojatno će državna tajnica reći, ali nisam upoznat da se nešto novo epohalno dogodilo. A što se tiče ovog drugog, meni je drago da ste spomenuli rad umirovljenika, ja sam to problematizirao u sklopu rasprave o Zakonu o pravima hrvatskih branitelja i ja doista se pitam jer smo 2014. godine imali poprilično straha da će umirovljenici zauzimati radna mjesta mladih ljudi, to se nije dogodilo, to je veoma ograničen broj i ja ne vidim razloga zašto ni koji su morali otići u prijevremenu mirovinu i zbog toga su penalizirani, ne bi mogli nešto dodatno zaraditi jer ako umirovljenici rade, prema Poreznom zakonu gospodina Marića, oni moraju plaćati poreze i doprinose i ako rade ugovorom o djelu, isto moraju platiti polovicu zdravstvenu i polovicu mirovinskih doprinosa. Zahvaljujem gospodinu Hrelji na replici. Izvolite. Evo kolega Hrelja, zahvaljujem na vašoj replici. Budući da u našoj državi porezna davanja su puno veća nego u ostalim državama za ovakve izaslane radnike, onda naši poslodavci jednostavno ne mogu biti konkurentni jer kad daju ponudu na tom zajedničkom nekom svjetskom tržištu, jednostavno naši radnici koji rade isti posao kao ovi koje ste vi spomenuli, rade za 30% manju plaću. Da taj radnik danas koji radi za hrvatsku firmu, a na gradilištu se sretne sa firmom ne znam ja, iz Siemensa iz Njemačke, isti posao radi, ovaj ima u nekoj zemlji, ja ću reći Indiji, 30% veću plaću.

Prelazimo na slijedeću raspravu u ime Kluba zastupnika HDZ-a, poštovani kolega Ante Babić. Izvolite. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovana državna tajnice, kolegice i kolege. I sama državna tajnica u svom uvodnom izlaganju je rekla da je ovaj zakon nastao kao poseban zakon izdvajanja dijela materijala vezane za Zakon o radu i činjenica je da se mijenjaju dvije direktive iz 2008. i 2009. godine i zapravo implementira se direktiva od 6. listopada 2015. godine a vezana je za pomorce. Strateški ciljevi Europskog parlamenta i Vijeća jesu zapravo i ciljevi zapošljavanja jedne integrirane pomorske politike na jedan transparentan i koherentan način i to je Europski parlament i Vijeće primijetili i zapravo zato su donijeli ovu direktivu koja se mora donijeti odnosno izmijeniti kroz članak 2. Zakona o radu. Naravno i ovo mora biti posebno značajno RH zato što mi imamo više od 15 tisuća pomoraca, ne računajući na one pomorce koji su na off shore kompanijama i njihov udio u prihodima u RH sigurno je velik, neki govore i do milijardu i pol kuna. Dobro je, to državna tajnica nije naglasila, da je i ovaj zakon, Zakon o radu i Zakon o europskim radničkim vijećima donesen zajedno sa socijalnim partnerima, što je jako bitno i o čemu je zapravo govorio gospodin Hrelja. No da ne bi dužio vezano po ovome zakonu, s obzirom da su i oni izlagači prije mene zapravo govorili o ovome, mislim da u prijedlogu gospodina Demetlike se može razgovarati i da je to jako bitno zajedno sa Ministarstvom financija i da se do drugog čitanja zapravo može govoriti o tome može li se to implementirati kroz ovu direktivu odnosno izmjenama Zakona o radu. Isto tako, omogućena je provedba Zakona o radu i pravilna primjena radno-pravnog instituta suodlučivanja radničkog vijeća, odnosno tog nadomještaja suglasnosti radničkih vijeća i sindikata koja je propisana.

Hvala vam lijepo. U ime Kluba zastupnika SDP-a poštovani kolega Gordan Maras, izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Klub zastupnika SDP-a podržava i Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o radu P.Z.E. br. 185. i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o europskim radničkim vijećima, P.Z.E. 187. gdje se jedan dio europskog zakonodavstva, odnosno direktiva EU integrira u naše zakonodavstvo, odnosno regulira jednu jedinstvenu politiku kada se radi o pomorcima na nivou cijele EU šta je Hrvatskoj kao što smo čuli u dosadašnjim raspravama vrlo bitno. I sa te strane dobro je da i EU s obzirom da i druge zemlje EU imaju također mnoge od njih, odnosno neke od njih posebno izražene i flote pomoraca i ljude koji su zaposleni u tome da Hrvatska ima jedan isti standard kao i te zemlje, odnosno da se zajednički na razini EU nastupa na tržištima svijeta u transportu robe. A pogotovo bitno je za naših 15000 i više obitelji koji od toga žive, koji rade i na neki način im je to svakodnevni kruh. Ono što želimo posebno napomenuti naravno da tematika pomoraca nije ista kao i drugih zaposlenih i gospodin Demetlika je tu spomenuo jedan primjer. Vjerojatno bi država trebala razmišljati o radnicima koji rade u određenim industrijama na područjima van EU jer vjerujem da nije moguće drugačija to definirati. Ali opet to treba vidjeti kako je regulirano na području EU s obzirom da mnoge od zemalja EU također konkuriraju na tim tržištima i vjerojatno su, odnosno ne vjerojatno nego sigurno te tematike riješili na određeni način da naši ljudi također imaju slične ako je moguće i nije riješeno na nivou EU možda čak i bolju poziciju nego eventualno radnici iz nekih drugih zemalja i to bi trebalo po meni također raspraviti do drugog čitanja. I u ovom prvom čitanju apsolutno evo slažemo se sa ovim izmjenama i nadamo se da ćemo na kraju te stvari koje su evo znači od 2015. godine, znači prošle su već dvije godine možda u budućnosti interpelirati i prije u naše zakonodavstvo. Zahvaljujem poštovanom kolegi Gordanu Marasu na ovoj raspravi. Imamo završnu riječ u ime predlagatelja državna tajnica Majda Burić, izvolite. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Evo samo kratko, prije svega zahvaljujem na konstruktivnoj raspravi svima i dapače drago mi je da smo i po pitanju ovih dvaju zakona jednoglasni. Ono što valja reći jest zahvaliti posebice gospodinu zastupniku Tuliu Demetliki. Ono što moram reći vezano uz ova dva, izmjene i dopune ovih dvaju zakona jest da su izmjene ciljane i usmjerene isključivo na EU direktive i problematiku pomoraca, te članova posade broda. To su članovi posade broda. Dapače gospodine Demetlika ono što smatram, evo ga vi ste spominjali porezne olakšice, Zakon o doprinosima itd. Tu je ipak nadležno Ministarstvo financija i vjerujem da ćemo u dobroj komunikaciji bio to neki neformalan ili služben formalan sastanak sa gospodinom ministrom Zdravkom Marićem i sa našim resornim ministrom Markom Pavićem da možemo zasigurno dobro komunicirati o ovome što ste vi spomenuli. Evo još jedanput zahvaljujem na konstruktivnoj raspravi i vidimo se sutra ujutro. Zahvaljujem državnoj tajnici gospođi Majdi Burić na ovoj završnoj riječi. Glasovat ćemo o ovim točkama kad se steknu uvjeti. Sa ovime smo iscrpili sve točke dnevnog reda za današnji dan. Sutra nastavljamo u 9,30 ujutro s točkom dnevnog reda Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom prvo čitanje, P.Z.E. br. 170.